Zahvaljujem. Samo u par rečenica da pojasnim moje izlaganje. Apsolutno je tačno, što je rekao moj uvaženi kolega, da mi je amandman odbijen i to nije sporno. To uopšte nije sporno. Razlog, sve to ja prihvatam, samo želim da kažem i da apelujem naročito na kolege lekare u skupštinskoj većini, normalno i na sve ostale uvažene kolege poslanike, da još jednom razmisle o vraćanju pozicije u budžetu za Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na toj poziciji je rebalansom skinuto 16 milijardi. Da su skinute sa jedne pozicije, ili tamo gde je prošli ministar finansija rekao da je urađena ušteda dobrim vođenjem tendera, ja bih to razumeo. Ali, skinute su sve pozicije koje ima Republički fond za zdravstveno osiguranje, tako da je novac uskraćen, manji je na poziciji osnovnog zdravstva tri milijarde, na poziciji kliničkih centara tri milijarde, na poziciji rehabilitacije 300 miliona, na poziciji stomatologije 400 miliona. Za toliko para će biti pruženo manje usluga. Ja vam kažem, ne možemo administrativno da smanjimo obolevanje i bolest u Srbiji. Možemo budžet, ali bolest ne možemo. Dajmo šansu ljudima da se leče. Samo toliko. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da se što pre donesu zakoni i drugi akti iz dnevnog reda ove sednice. Na član 6. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Laslo Varga, Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, prvo da se zahvalim Vladi što je prihvatila naš amandman. Šta je suština našeg amandmana? Reč je o novčanim sredstvima koja su namenjena za pokrivanje troškova međuakademske komisije. Ova međuakademska komisija je formirana 2009. godine od Srpske akademije nauka i umetnosti i od Mađarske akademije nauka. Zašto je formirana? Ova komisija je formirana s tim ciljem da akademije nauka ove dve zemlje rade na utvrđivanju civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata. Period je od 1941. do 1948. godine. Svake godine smo predvideli dosta novčanih sredstava za rad ove komisije, ali nažalost u Zakonu o budžetu za 2014. godinu ova sredstva nisu predviđena. Znači, napravili smo jednu grešku i ovim našim amandmanom ćemo ispraviti tu grešku, a reč je o dva miliona dinara. To je za pokrivanje troškova rada ove komisije.

Ovde još nisu uzeti u obzir, ili nisu registrovane žrtve iz okoline grada Sombora i Novog Sada. Još jednom, hvala što ste nam prihvatili ovaj amandman. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Uvažena predsednice, drage kolege narodni poslanici, iskreno, kada sam se spremao za načelnu raspravu i kada sam gledao budžet, ono što me je naravno kao nekoga ko vodi jednu lokalnu samoupravu, kao predsednik Skupštine opštine Topola posebno interesuje između ostalog je i transfer na druge nivoe vlasti. To je klasifikacija 463, to su transferi drugim nivoima vlasti i zbog pre svega gledalaca koji gledaju ovaj prenos, da kažemo da su to pre svega pokrajina i tu su lokalne samouprave, gradovi i opštine. Tu je Vlada Republike Srbije predvidela 33 milijarde 318 miliona 66 hiljada dinara i još je predvidela par, da kažem manjih stavki kao što su 20 miliona dinara za različite komisije. To su komisije za povraćaj zemlje, o njima ću govoriti nešto kasnije, ali ono što je neverovatno možda i za sve ovde kolege poslanike, jeste kada sam sve te stavke sabrao, dobije se brojka od 33 milijarde 288 miliona 66 hiljada dinara, a u konačnoj poziciji na toj klasifikaciji 463 stoji 33 milijarde 298 miliona i prostim računanjem, bez ikakvih, da kažemo, dodavanja i oduzimanja, matematika za osnovnu školu, vidi se da je 10 miliona tu dodato viška. Iskreno, mislio sam da se radi o jednoj tehničkoj omašci. Pokušao sam kod drugih pozicija i drugih konta da sabiram i oduzimam, da vidim da li je tamo došlo do neke greške i utvrdio sam da je samo u ovoj poziciji kod transfera lokalnim samoupravama došlo do tog povećanja od 10 miliona koje se ne znaju odakle su i gde su namenjena. Kada sam podneo amandman za koji sam najiskrenije verovao da je u pitanju samo tehnička stvar, kod obrazloženja zašto se odbija moj amandman, ja ću to obrazloženje zbog pre svega ovde kolega poslanika i građana da pročitam, amandman se ne prihvata, kaže u obrazloženju Vlade, iz razloga što su sredstva ove aproprijacije u iznosu od 33 milijarde 288 miliona dinara namenje za nenamenski transfer opštinama i gradovima, utvrđen na osnovu odredbi Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Deo sredstava u iznosu od 20 miliona namenjen je za naknadu članovima opštinskih komisijaza vraćanje zemljišta, dok se preostalih 10 miliona, to je tih deset miliona preostalih, kaže se, ono što je vrlo interesantno i molim da to poslušate, odnosi se na sredstva odobrena rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za transfer jedinicama lokalne samouprave kojima je smanjen obim prihoda u skladu sa članom 69. stava 4. Zakona o budžetskom sistemu. Ovo je isto interesantno, kako se radi o već realizovanim sredstvima, ona su postala sastavni deo predloga ovog zakona. To je, gospodine Vujoviću, uvaženi ministre, najinteresantnije u svemu ovome. Kaže se da su sredstva od 10 miliona već utrošena, što je interesantno. Zbog gledalaca da pojasnim da su utrošena sa pozicije tekuće budžetske rezerve. Zbog kolega da kažem da je tekuća budžetska rezerva na nivou 2% od ukupne prihodne strane budžeta za tekuću godinu, znači ne od ukupnog budžeta koji je hiljadu i 122 milijarde, već od ovih 800 i nešto milijardi, koliko iznosi prihodna strana. Ono što je meni prosto bilo fascinantno i neverovatno i na Odboru, vaše stručne službe, kada sam ja tražio i kada sam video da tu postoji deset miliona, napišu jednom narodnom poslaniku da je to već utrošeno, a da nijednom rečju u Predlogu budžeta, odnosno rebalansu ovog budžeta, koji treba da bude početak stvarnih reformi u Srbiji, ne napišu gde je tih 10 miliona utrošeno, kojim opštinama je dato. Zamolio bih vas, i to bi trebalo da vaše stručne službe znaju, da tekuća rezerva kada se odobrava za bilo koji grad, mi je dobijamo u završnom računu koji Vlada podnosi Narodnoj skupštini i mi završni račun usvajamo sa taksativno navedenim rešenjima kako iz tekuće budžetske, tako i iz stalne budžetske rezerve koja iznosi 0,5% ukupnih prihoda budžeta na nivou tekuće godine. Neverovatna je stvar, gospodine Vujoviću, i tu bih vas zamolio, ima jedna stvar koja vas malo amnestira u celoj ovoj situaciji, a to je da sam otkrio kada sam gledao budžete za 2013. i 2012. godinu, da su se slične stvari ponavljale i u tim budžetima. Tada nisam bio poslanik, pa nije bilo ovde kolega koji su tako precizno to sve gledali, pa bih vas zamolio oko jedne stvari, gospodine ministre, da prosto malo vaše stručne službe povedu računa oko ovoga i da neko zbog ovoga bude sankcionisan. Najiskrenije verujem da ste čovek koji ima dobru nameru, ali da kod ovakvih stvari to što vi nazivate stručnim službama, to sve može da bude, ali samo ne može da bude stručna služba. Da nebismo dolazili u ovakvu neprijatnost pred plenumom, pred poslanicima, ja bih vas zamolio da u budžetu za 2015. godinu ne bude više ovakvih stvari ni kada se budu donosili naredni rebalansi. Možemo sve to da razumemo, da je došlo sada do ovakve omaške, ali vas, kažem, amnestira u tom delu što je i u prethodnim budžetima nešto ovako slično bilo. Kontaktirao sam i DRI, koja se potpuno slaže sa mojom konstatacijom, da je ovakva stvar neodrživa, da vi imate napisano u odgovoru narodnom poslaniku da je 10 miliona utrošeno, a da u samom tekstualnom delu Predloga rebalansa nijednom rečju niste napisali gde je to utrošeno. To su stvari zbog kojih neko, a to je gospođa koja je bila sinoć na Odboru za finansije, treba da snosi odgovornost. Trebalo bi da joj bude bar smanjena plata, ako ne i da izgubi posao, jer nas očekuje kao parlament i vas kao Vladu ogroman posao. Ako vi u Ministarstvu imate ovakve ljude koji stave ovakve cifre, a to ne obrazlaže, to je najgore. Ti ljudi su bili kod prethodnih ministara i donosili su slične stvari koje su moji prethodnici ovde prihvatali, a da se prosto nije znalo kakva se greška pravi. Razumem da je možda trebalo ispraviti ovaj amandman. Meni je važno da se ovakve stvari više ne ponavljaju pre svega u budžetima za narednu godinu. Deset miliona u odnosu na hiljadu milijardi to i nije neka suma, ali je za nauk svima da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Hvala vam, gospodine ministre. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, evo i ja se pridružujem apelu svog kolege Dragana Jovanovića, ali pod jednim uslovom – ako je prekršen Zakon o budžetskom sistemu. Ne mislim da razapinjem ljude na krst, ni vašeg saradnika koji je napravio ovakav predlog zakona o budžetu. Ne želim da ističem da je to opis aproprijacije, a ne poslednja kolona koja označava iznos. Ne mogu da objašnjavam više šta je završni račun budžeta Republike Srbije, šta je Zakon o budžetu, šta je Zakon o rebalansu, pa vas molim da ako ima odgovornosti, ali samo pod jednim uslovom, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, a ako nema, onda bih zamolio kolege da ovakve amandmane više ne podnose. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Đorđe Stojšić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Poštovana predsedavajuća, poštovana gospodo iz Ministarstva, poštovane kolege i koleginice poslanici, ovim amandmanom mi smo u Razdelu 20 Ministarstvo privrede, Funkcija 410, onda u Razdelu 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i u Razdelu 27 Ministarstvo kulture i informisanja predložili da se povećaju 35 miliona dinara izdvajanja po prvom razdelu, po 35 miliona za transfere opštinama i gradovima, kao i transfere zaposlenima u oblasti kulture i informisanja na teritoriji AP Vojvodine. Ovo što se odnosi na životnu sredinu, tu smo predložili da se poveća iznos dotacija nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u iznosu od 10 miliona dinara. Naš amandman je odbijen i dato je obrazloženje da se on odbija zbog toga što se daju subvencije privatnim preduzećima neophodna radi izmirenja preuzetih obaveza shodno Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, Ugovoru o investicionom ulaganju između Republike Srbije i „Fijat grupe“, Ugovoru o osnivanju „Er Srbija“ i Ugovor o dodeli sredstava „PKC Vajring sistem“ Drugim rečima, ova sredstva koja nisu ni malo velika ni nešto značajna trebalo bi da spasu ova preduzeća o kojima se govori. Nažalost, ovo se ponovo potvrđuje da u vreme krize obavezno strada kultura i životna sredina, a bojim se da će i posledice koje ćemo trpeti zbog toga biti dugoročne, jer su štete veće od onih ušteda koje ćemo zbog ovoga izgubiti. Ono što želim da napomenem, a što je jako važno i za one koji su možda zaboravili, postojao je Fond za zaštitu životne sredine koji je 2012. godine, kada je na predlog tadašnje ministarke Zorane Mihajlović, koja je vodila tada Ministarstvo za energetiku i zaštitu životne sredine, taj fond ukinut zbog, kako je tada rečeno, mahinacija, zloupotreba, netransparentnosti itd. Nažalost, napravljen je jedan ishitreni potez koji je ukinuo jednu zapravo evropsku tekovinu, evropsku instituciju kao što je Fond za zaštitu životne sredine jer su se u taj fond ubirala sredstva od naknada za zagađenje, zatim od naknada za korišćenje flore i faune, ribljeg fonda itd. i ta su se sredstva putem konkursa namenski dodeljivala. Situacija koja je nastala posle ukidanja ovog fonda dovela je do toga da recimo imamo probleme sa reciklerima. Neki dan je na televiziji upravo bilo govora da se reciklerima duguje preko jedne milijarde dinara, da je naplata taksi za zagađenje zbog te novonastale situacije opala na oko 40%, što su direktne štete za budžet, zatim da su mnogi recikleri kao mlada preduzeća koja su videla svoju perspektivu u tim takozvanim zelenim tehnologijama otpustili deo radne snage i opet se dešava suprotno od onoga što svi zagovaramo, da mnogim investicijama želimo da zaposlimo nove radnike. Kaže se da je negde te 2012. godine kada je odlukom odnosno zakonom, 25. 09. 2012. godine ukinut Fond za životnu sredinu, odnosno donet zakon o njegovom ukidanju, odnosno prebacivanju tih sredstava u državni budžet, da je tada Fond bio težak negde blizu pet milijardi dinara, da su tada konkursom dobijali sredstva i recikleri i lokalne samouprave i nevladine organizacije za određene projekte i da su zbog ukidanja Fonda tu ostali neki dugovi odnosno neke neizmirene obaveze. Godine 2013. i 2014. sredstva su i dalje ubirana po ovim različitim osnovama koja su definisali zakoni iz oblasti zaštite životne sredine, išla su u jedinstveni odnosno republički budžet, ali mi zapravo uopšte nemamo informacije i saznanja na šta su odnosno za šta su ta sredstva korišćena. To je ono što je poenta cele ove priče, da smo mi, želeći da se bar 10 miliona dinara odvoji kao pomoć odnosno sredstva koja bi mogla da pridonesu boljem radu nevladinih organizacija u oblasti životne sredine, jer se radi o velikom broju organizacija, recimo, sa 112 tih organizacija je negde 2011. godine napravljen i memorandum o saradnji tadašnjeg ministarstva, međutim, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Nažalost, ponavlja se ona čuvena priča da se, kako god koja vlast dođe, životna sredina negde spoji sa nekim drugim, promeni se ministar, nove ideje dođu i tako se eto desilo i sa ovim reciklerima i sa onima koji su želeli da omoguće sredstva, odnosno da zarade u ovoj oblasti. Zato smo smatrali da bi bilo neophodno da se ovih 10 miliona dinara dodeli ovim nevladinim organizacijama. Želim da napomenem još nešto. Sada smo svedoci, evo, vidimo još jedan amandman je podneo kolega Karić iz Zelenih Srbije, vezano za ovaj rudnik o kome smo govorili ovih dana i za Jalovinu i za sve te probleme koji se sreću u životnoj sredini. Međutim, i taj amandman je, koliko vidim, odbijen. Jednostavno, ne nalazimo načina da se iz ovih problema izađe, ako ovakav tretman životne sredine budemo imali i dalje. Želim samo da naglasim da po nekim podacima naša zemlja izdvaja manje od 1% BDP za finansiranje životne sredine.

Imamo jednu strategiju, odnosno jedan izveštaj koji je pokazao da je oblasti životne sredine u Srbiji potrebno negde preko 10 milijardi evra ulaganja da bi se dovela u red. Ako na ovakav način pokazujemo svoju želju da u ovoj oblasti nešto učinimo, da poboljšamo, neće valjati, zbog toga što ispada da zapravo ni na koji način ne osećamo ovo kao prioritet, bar oni koji donose odluke i oni koji se ovom oblašću bave, na bilo koji način, bilo da su nevladine organizacije ili profesionalne organizacije, ne vide podršku koju bi država trebalo da pruži, odnosno kao država ne pružamo sliku prema EU, gde želimo da odemo i gde nas čeka Poglavlje 27, ne pokazujemo ni na koji način da smo spremni i sami da izdvojimo određena sredstva i da se na pravi način ponašamo prema ovoj oblasti. Samo da napomenem, koliko imam informaciju, državna sekretarka je nedavno obećala da će se ovaj fond ponovo formirati, ali nažalost, niko neće razmišljati i razmatrati štete od toga što je taj fond ukinut, što je onemogućeno da se u ovu oblast na pravi način i kontinuirano ulaže. Želeo bih samo da dodam komentar ili objašnjenje na prethodni amandman. U tehničkom smislu, amandman koji je podneo poslanik Dragan Jovanović ne može da bude prihvaćen iz tehničkih razloga, pošto sredstava u iznosu koji je naveden u amandmanu nema. Želim da skrenem pažnju poslanicima na prirodu obrazloženja. Obrazloženje objašnjava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu član 69. stav 4. način na koji su ova sredstva raspoređivana i objašnjava istovremeno način na koji se objašnjava u koloni 7 stanje na izvršenju budžeta, odnosno ovde rebalansom budžeta u koloni 8. Terminologija možda nije intuitivna i možda nije svima jasna, ali kad se govori o delu sredstava, onda to znači po terminologiji i Zakonu o budžetskom sistemu, od toga deo taj i taj se odnosi na nešto. Znači, može u desnoj koloni da stoji 100 miliona, ali u objašnjenju da piše – od toga 20 miliona je preostalo, a ostalo ne mora da se objašnjava, pošto se ostalo dogodilo na neki drugi način, isto tako uređen budžetom za prethodnu godinu, odnosno uređen Zakonom o budžetskom sistemu. Ovoj konkretnoj situaciji, kao što je poslanik već pročitao, 10 miliona dinara je alocirano odgovarajućim rešenjem Vlade o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za transfer jedinicama lokalne uprave, kojima je smanjen obim prihoda. Ovde se konkretno radilo o rešenju Vlade koje je dobilo mišljenje svih ministarstava, doneto je na Vladi, postoji u Vladi. Pošto Vlada odlučuje na osnovu tekuće budžetske rezerve, a posle toga se ta sredstva po rešenju Vlade knjiže na odgovarajućem mestu u ekonomskoj klasifikaciji, ovo je isključivo poštovanje striktne metodologije računovodstvene izvršavanje budžeta. Isto tako, Vlada je bila potpuno u domenu svoje nadležnosti kada je reagovala na vanrednu situaciju u opštini Kosjerić i alocirala svojim posebnim rešenjem 10 miliona. Ti dokumenti su dostupni i u Vladi i biće dostupni u svakoj analizi, odnosno kontroli i reviziji budžeta. Prema tome, po meni ovde nema nikakvog kršenja bilo kakvih pravila. Naše stručne službe su ispoštovale i metodologiju i zakon 100% To što je možda interpretacija ovde izazvala neke nedoumice, mislim da nema nikakve osnove da se bilo ko ovde poziva na odgovornost. Ako poslanik želi, mi ćemo poslati šire objašnjenje sa punim knjigovodstvenim podacima za ove transakcije, kopijom svih dokumenata koji ovo prate. Mislim da ne bi bilo u redu da građani misle da rešenjem Vlade kojim se reaguje na vanrednu situaciju u opštini Kosjerić opredeljuju se sredstva i ona se posle toga knjiže u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i kako se sve transakcije u budžetu sprovode. Mislim da nema osnove da se otvara bilo kakva osnova za bilo kakvu sumnju. Podržavam potpuno sve što su stručne službe uradile i ako poslanik želi, možemo da pošaljemo pismeno objašnjenje. Što se samog amandmana tiče, ponavljam, u amandmanu nema osnove da se ovako predloženi amandman prihvati, pošto predložena sredstva izlaze iz okvira budžetske alokacije. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, poštovana predsedavajuća, cenim predlog koji su kolege poslanici podneli, ali ne mogu da glasam iz nekoliko razloga za ovaj amandman. Prvo, što mislim da Republika Srbija mora da ispunjava svoje međunarodne obaveze, a sredstva koja su amandmanom uskraćena, uskraćena su na poziciji - ispunjenje međunarodnih ugovora, čini mi se, što se tiče „Fijata“, „Er Srbije“ itd. Te ugovore su potpisale dve vlade. Što se tiče „Fijata“, potpisala je jedna Vlada, a što se tiče ugovora sa „Er Srbijom“, to je potpisala druga Vlada. To su međudržavne obaveze koje Vlada Republike Srbije mora da ispuni i ovaj iznos koji je naveden u rebalansu budžeta je iznos koji Vlada Republike Srbije po međunarodnim ugovorima koje su potpisale dve prethodne vlade mora da ispuni do kraja godine. To je jedan razlog. Drugi razlog je što ta sredstva predlagač amandmana, 35 miliona, za koliko bi uskratila ugovorne obaveze po ovoj poziciji o kojoj sam pričao, je namenila na pozicijama – dotacije nevladinim organizacijama u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Dakle, izuzetno ceneći životnu sredinu, ceneći organizacije koje se bave životnom sredinom, za njihov rad je za celu godinu izdvojeno 26 miliona dinara, a predlagač amandmana traži da se izdvoji još 40%, još dodatnih 10 miliona dinara za nevladine tzv. NGO organizacije na poziciji zaštite životne sredine, što znači da ta sredstva ne idu direktno za zaštitu životne sredine, već indirektno preko nevladinih organizacija treba da budu iskorišćena u tu svrhu. S tim u vezi, moram da kažem da ta povećanja na prvi pogled izgledaju da su 40% Međutim, kad malo bolje razmislite, s obzirom da je do kraja kalendarske godine ostalo svega dva meseca, predlagač je predvideo da se sredstva u naredna dva meseca, da bi se, ukoliko bi se usvojio ovaj amandman, ispunio ovakav predlog, nevladine organizacije bi morale da troše 400% više sredstava mesečno nego što su do sada trošile, jer su imali negde dva zapeta nešto miliona dinara mesečno, a sada bi u naredna dva meseca dobili još dodatnih pet miliona, što je jako preveliko uvećanje, odnosno 10 miliona dinara bi trebalo da utroše samo u naredna dva meseca, s obzirom da se ne radi o budžetu, već o rebalansu budžeta. Što je puno - puno je. Između privrede i nevladinih organizacija u narednih dva meseca, ja biram ipak privredu, mada poštujem i nevladine organizacije, posebno zaštitu životne sredine. Predlagač amandmana je predvideo da se umesto 124 miliona dinara za arheološka nasleđa na poziciji Ministarstva kulture, na uštrb one stavke koja je predviđena za privredu i ispunjenje međunarodnih ugovora za „Fiat“ i „Er Srbiju“, da se na uštrb te pozicije dodeli novih 35 miliona i da se za arheološko nasleđe izdvoji 159 miliona 670 hiljada dinara. To je povećanje od nekih 30% i pitam se kako će ta ustanova kulture za arheološko nasleđe uspeti da potroši u naredna dva meseca 35 miliona više nego što je predviđeno, s obzirom da je svakog meseca za njih predviđeno 10 miliona dinara. To znači da bi u naredna dva meseca umesto 10 miliona trebalo da troše 27,5, što je preveliko povećanje, imajući u vidu ovaj predlog amandmana ukoliko bi ga usvojili. Iz tih razloga ne mogu da podržim i da glasam za amandman kome se, sa jedne strane osporavaju ugovorne obaveze koje su potpisivanjem ugovora preuzele dve vlade i stavile na teret države da bi se za 300 do 400% u naredna dva meseca povećale dotacije nevladinim organizacijama i organizaciji koja se bavi arheološkim nasleđem. Mislim da je to puno i da predlagač amandmana nije vodio računa da se ne radi o celoj godini, već da se radi samo o naredna dva meseca. Između privrede i ovog javnog sektora ja uvek biram privredu. Zato prednost dajem poziciji koju je Vlada predvidela, a to su ispunjenja međunarodnih obaveza za privredna preduzeća koja sam naveo. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, poštovane kolege, SNS ne može da prihvati ovaj amandman, pogotovo u onom delu koji se odnosi na ekološki deo. Ono kako je vođena politika u vezi ekologije, imali smo prilike da vidimo u prethodnih 12 godina. Očistili su sve, a naročito budžet. Tako da sada imamo podosta problema, a po izveštajima EU i mnogih drugih organizacija naša ekologija je na dnu dna. Osim ovih drugih stvari koje moramo da uredimo moramo i ovaj posao da završimo. Što se tiče bolne tačke, a to je Fond za zaštitu životne sredine, odgovorno tvrdim nijedan jedini dinar iz Fonda za zaštitu životne sredine nije otišao državnim relevantnim institucijama kao što su zavodi za javno zdravlje koji uglavnom brinu o zaštiti životne sredine. Otišao je na razne kulturne umetničke manifestacije, na razne performanse i uglavnom je služio, da me ne shvatite pogrešno, na prebacivanje sredstava iz ovog fonda nevladinim organizacijama čiji su vlasnici uglavnom bile osobe koje su bile direktno povezane sa predstavnicima tadašnjeg ministarstva. Prema tome, ne samo da su očistili budžet, očistili su i Fond i sa pravom je ovaj fond ukinut na ovakav način kada je ukinut 2012. godine, jer država i građani Srbije nisu imali nikakve koristi od tih sredstava. Lokalne samouprave imaju tzv. ekološke takse koje se preusmeravaju za namenske projekte i čija se sredstva kontrolišu. Tako da naša životna sredina ništa nije pretrpela zbog ukidanja ovog Fonda za zaštitu životne sredine i nikada namenski nisu bila potrošena. Prema tome, mislim da je 10 miliona previše za nevladin sektor za dva meseca. Hvala. Uvažena predsednice, moram da kažem da se slažem sa kolegama da se ovaj amandman odbije, ali povod mog javljanja je pre svega odgovor gospodina ministra, gde me je ministar i pomenuo, u prethodnom članu imao amandman. Da ne bismo polemisali više oko svega toga, molim uvaženog ministra da dobijem odgovor u pisanoj formi. Gospodine ministre, stojim vam na raspolaganju da kod vas u ministarstvu sa vašim službama, ne bih ih nazvao stručnim, da lepo sednemo i oko ovoga da vidimo ko je u pravu a ko nije. Ako sam u pravu, očekujem da kao jedan revnosan narodni poslanik koji je na adekvatan način gledao sve stavke i pozicije budžeta budem pohvaljen. A ako nisam u pravu spreman sam da se izvinim. Rekao sam da sam konsultovao pre svega ljude iz DRI i to su ljudi koje je Narodna skupština birala, a sa druge strane, ono što je interesantno, mi smo na kraju desetog meseca i tekuća budžetska rezerva je korišćena za još mnoge druge stvari, a ne samo kao pomoć lokalnim samoupravama koje su pre svega bile pogođene poplavama. Kada sam gledao druge stavke kao što su subvencije za privredu gde verujem da je bilo iz tekuće budžetske intervencija oko „Železare“, FAP-a i oko bilo koje druge fabrike ili firme koja je trebalo da se pomogne, apsolutno nijedan jedini dinar nisam video odstupanja da je na bilo koji način došlo bilo šta iz tekuće budžetske rezerve na tu klasifikaciju ili taj konto. Zamolio bih vas i stojim vam na raspolaganju da sa vašim saradnicima sednemo i oko ovoga da razmotrimo, jer mi je pre svega cilj da se u budžetu za 2015. godinu ovakve stvari ne ponavljaju, da dođe cifra koja nije na jasan način objašnjena narodnim poslanicima. Mi predstavljamo građane, a to građani od svojih sredstava poreza to pune. Prema tome hajde da sednemo, spreman sam da se javno izvinim ako nisam u pravu, ali ako sam u pravu da od vas to javno čujem. Hvala. Hvala. Na član 6. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Branka Karavidić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zahvaljujem gospođo predsednice. Poštovani ministri, ovim amandmanom predlažem da se u razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izvrši preraspodela sredstava na ekonomskoj klasifikaciji, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama. Suma od preko 15 milijardi dinara raspoređena na subvencije, što „Železnicama Srbije“, što JP „Putevi Srbije“, recimo za učešće u ruskom kreditu „Železnicama Srbije“ je opredeljeno 630 miliona dinara, a „Putevima Srbije“ takođe za učešće u projektu rehabilitacije putne mreže 300 miliona dinara. Deo sredstava ide na izgradnju Žeželjevog mosta u Novom Sadu, koridorima Srbije, preko osam milijardi dinara ponovo „Železnicama Srbije“, s time što će se preraspodelom ovih sredstava, kako ovde stoji u predlogu ovog rebalansa vršiti po posebnom aktu Vlade. Zatim, deo sredstava u visini od preko 1,3 milijarde dinara ide „Putevima Srbije“ za održavanje putne mreže i tako redom. Sve ovo ne bi bilo čudno, svaki budžet i rebalans do sada su uglavnom na ovom razdelu sadržavali isto. Ovog puta se pojavljuje stavka kojom se subvencionišu „Železnice Srbije“ u iznosu od 378 miliona dinara za izmeštanje šina i uklanjanje nelegalnih objekata, a u vezi sa projektom „Beograd na vodi“ Toga nije bilo u budžetu za 2014. godinu. Ovim amandmanom se predviđa smanjenje ovih sredstava za 200 miliona dinara. Ta sredstva bi bila opredeljena za izradu planske dokumentacije za državni put prvog reda Požarevo-Kučevo-Majdanpek-bugarska granica. Prostornim planom Republike Srbije predviđena je izrada planskog rešenja za ovaj put. U samom prostornom planu regionalna pristupačnost u RS, a tiče se istočne Srbije, naročito se odnosi na Borski i Zaječarski okrug, je klasifikovana kao oblast koja je daleko ispod proseka u odnosu na druge regione. Istočna Srbija, a naročito njeno rubno područje ne razlikuje se mnogo od ostalih opština sličnog geografskog položaja. Ostala je odsečena od ostatka Srbije, nerazvijena, devastirana, bez stranih ulaganja sa velikim brojem nezaposlenih i sve izraženijim siromaštvom. Povezivanje Koridora 10 sa bugarskom granicom preko Požarevca, Kučeva i Majdanpeka podstaklo bi prvenstveno ekonomski razvoj Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Zaustavilo bi odliv stanovništva, omogućilo efikasniji transport ljudi, robe i kapitala. Povezala bi se i dva strateški bitna koridora, Koridor 10 i Koridor 7 – reka Dunav. O koristima od međunarodnog tranzita kroz našu zemlju i benefita koji pruža jedna takva mogućnost neću ni da govorim. Mislim da gospodin ministar to veoma dobro zna. Zaista je dobro što je u razdelu ovog ministarstva moguće videti sredstva za brzu saobraćajnicu Novi Sad – Ruma, zatim pripadajućoj saobraćajnici za most Zemun-Borča, zatim za Koridor 11, Koridor 10 i to su projekti čija je izgradnja planirana prostornim planom i sredstva za njihovu izgradnju predviđena su i ranijim budžetima, naravno i rebalansima. Zašto se za projekat „Beograd na vodi“, gospodine ministre, izdvaja 378 miliona, preko 370 miliona dinara za izmeštanje šina i objekata koji su nelegalno sagrađeni, 16 miliona 300.000 dinara za uspostavljanje rada i funkcionisanja DOO „Beograd na vodi“ i na kraju, 88 miliona 200.000 dinara za usluge projektovanja u vezi sa projektom „Beograd na vodi“ Dakle, blizu pola milijarde dinara po raznim osnovama namenjeno je za projekat „Beograd na vodi“, koga naravno nema u budžetu za 2014. godinu. Interesuje me – kako se ovaj projekat našao u rebalansu?

Nemam ništa protiv ubrzanih aktivnosti u vezi izgradnje „Beograda na vodi“ Mogu samo da zaključim da se sve može u vrlo kratkom roku i izrada projekta i izmeštanje šina i nelegalnih objekata. Samo tražim istu takvu posvećenost i razumevanje za projekte koji se odnose na izuzetno važne teme, kao što je podsticaj razvoja nerazvijenih i rubnih područja RS. Biću uporna, gospodine ministre. Ovakav amandman podneću i na budžet i za 2015. godinu. Možda će Vlada obratiti pažnju na prostorni plan RS, dokument kojim smo odredili i infrastrukturne prioritete za naredni period. Možda će usvojiti ovakav amandman i tako pružiti nadu građanima istočne Srbije da su za korak bliže cilju, a to je kvalitetniji život. Čini mi se, gospodine ministre, da Vlada ne čini ništa da uspostavi uravnotežen regionalni razvoj. Ne prihvatanjem ovog amandmana čini se nema jednak odnos prema potrebama svih građana jednako. Takođe, ne prihvatanjem ovog amandmana pokazuje se da je njeno zalaganje za ravnomeran regionalni razvoj čisto deklarativno. Još bih se osvrnula na obrazloženje. U jednom delu obrazloženja se kaže – imajući u vidu značaj ovog putnog pravca za razvoj opština u istočnoj Srbiji, kao i razvoj RS u okviru programa rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti na putevima u periodu od 2014. do 2018. godine, za deonicu državnog puta prvog reda Požarevac-Kučevo-Majdanpek, planirana je i izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Program će realizovati Javno preduzeće „Putevi Srbije“, a radovi će se finansirati iz kredita Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Bila sam na sednici kada smo mi i kolege poslanici raspravljali upravo o tim zajmovima. Ni u jednom od ovih projekata u tabelama koje su u opisnom delu nisam našla izradu planske dokumentacije za ovaj put, a još manje odluku o tome da će izvođenje radova po ovom putu biti. Ovaj amandman sam podnela da ćete vi da zaista 2015. godine uradite projekat ovog puta prvog reda koji je izuzetno značajan za istočnu Srbiju. Međutim, valja obratiti pažnju još na jedan deo vašeg obrazloženja. Vi kažete da bi se prihvatanjem amandmana ugrozila realizacija projekta „Beograd na vodi“, kojije Vlada RS opredelila kao prioritetan i značajan građevinski, značajan za RS i koji će omogućiti privlačenje investicija i angažovanje građevinske operative, ubrzati dalji razvoj Beograda kao glavnog grada i indirektno cele zemlje. Što se tiče toga zaista nemam nikakav komentar. Mislim da treba ostaviti građanima da vide i sami procene šta je prednost u ovom slučaju. Zahvaljujem. Redom, javio se Dragan Nikolić. Gospođo predsednice, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani RS, nećemo prihvatiti ovakav amandman. Prvo, SNS će se truditi sa svojim koalicionim partnerima u ovoj Vladi da ravnomerno regionalno razvijemo RS, da napravimo putne pravce kao što se već radi i svi u Srbiji to znaju i Koridor 10 i Koridor 11, i biće železnica dovedena u red onako kako nikada nije, pogotovo ne u prethodnih 12 godina. Sve kolege koje su danas dale amandmane, koji su logični, rekao bih, za ono vreme kada su oni bili na vlasti, sada nisu logični. Sada su u potpunoj suprotnosti sa politikom ove Vlade, sa sastavom i sa predsednikom Vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem. Mi smo imali svoje ideje i tih ideja se držimo. Ta obećanja ispunjavamo. Ono što je važno reći zašto nećemo prihvatiti ovaj amandman – mogu da razumem da se traži da se uradi projektna dokumentacija za taj putni pravac, vrlo je bitan i taj deo Srbije, kao što i Beograd, ali je potrebno napraviti prvo mašinu, lokomotivu, a lokomotiva će biti naravno projekat „Beograd na vodi“ koji je prihvaćen od svih u svetu, pohvaljen i koji će dati ogromne rezultate razvoju privrede Srbije na novim investicijama, na mogućnosti da dođu sve svetske firme, na upošljavanju naše građevinske operative koja je jedna od velikih stavki u našem privrednom razvoju. Uposliće se mnogi ljudi koji danas nemaju posao. Prema tome, „Beograd na vodi“ će biti lokomotiva razvoja RS i to svi znaju, pa i podnosilac ovog amandmana. Nije slučajno dat ovaj amandman, nije slučajno taj pokušaj da se gurne ruka i da se ovaj novac koji je predviđen za „Beograd na vodi“, odnosno za uklanjanje šina, a čuli smo neki dan predsednika Vlade koji je rekao da se na tome veoma radi, da je 15 ili 16 km pruge uklonjeno i da je od 250 i 260 ljudi, fizičkih lica koja imaju svoje objekte tamo, sa 70 napravljen dogovor, a sa ostalima se ugovara kako i šta isplatiti, jer mi hoćemo da svim tim ljudima omogućimo i smeštaj, omogućimo i adekvatnu i pravičnu naknadu. Prema tome, mislim da poslanička grupa SNS neće nikada prihvatiti ovakve amandmane, jer su očigledno sa idejom da se minira sve što je pozitivno i sve što je dobra ideja za Srbiju, i sve što vuče Očigledno da neko želi - što gore to bolje, ali to sa nama, žao mi je, nećete uspeti.

Zahvaljujem. Još jednom pitam ministra - da li je obrazloženje koje je dato na ovaj amandman i razlozi zbog kojih se ne prihvata amandman istinito ili je ono što ja posedujem kao neko ko je bio na sednici na kojoj se raspravljalo o kreditima Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, a namenjeno je za rehabilitaciju puteva u Srbiji? Znači, ni u jednom od ovih sporazuma se ne pominje put prvog reda, državni put prvog reda Požarevac-Kučevo-Majdanpek, njegova ni planska izgradnja, ni projektovanje, ni sama izgradnja. Pa me interesuje, da li je tačno ono što smo mi izglasali ovde pre par meseci u Skupštini ili je tačno ovo obrazloženje? Mene samo to interesuje.

Prvo obrazloženje je što se tiče sume koja stoji unutra sa namenom da se rade pripremne, da se finansiraju pripremne radnje za Projekat Beograd na vodi, logično je da se one dešavaju mesecima pre početka glavnih radova, prema tome, stavljanje toga u rebalans je potpuno logično i svaka zemlja u svetu, ili ako bi se pojavio neki krupniji projekt gde pripremni radovi počinju u jednoj godini, a projekat se očekuje u narednoj godini, to svuda postoji. Mislimo da ta svota je potpuno obrazložena. Urađena je na osnovu zaključka Vlade i postoji puna dokumentacija za to. Što se tiče puta Požarevac, odakle sam ja inače rodom, do granice, mi nemamo trenutno dokumentaciju koja nam je ovde pri ruci, podatke o tome. Mislim da, i posle svojih devet hiljada dana u Svetskoj banci, da Svetska banka ili uključuje finansiranje projekata na osnovu kojih se daju projektni zajmovi kao deo tzv.“Project Preparation Facilities“ ili na neki drugi način se to radi. Znači, tih 200 miliona, koliko ste vi ovde predlogom predvideli, sam siguran da će, drugim rečima, da će dokumentacija sigurno biti obezbeđena. Da li će se tražiti dodatno finansiranje ili će se vršiti realokacija sredstava iz postojećih kredita, to ćemo videti. Ako možemo da vam ponudimo odgovor, pismeni odgovor u nekom zakonskom roku, molim vas, dozvolite nam tu mogućnost, jer sam siguran da će to pitanje biti rešeno. Mislim da nije rešenje da se realokacijom iz ovih sredstava koja su računata po nekoj minimalnoj potrebnoj svoti koja je neophodna da se uradi izmeštanje ovih pruga i raseljavanje nelegalnih objekata da bi se obezbedila sledeća faza pripreme Projekta Beograd na vodi. Mislim da ne bi bilo uredu da to zaustavljamo zbog ovog drugog pitanja koje je potpuno legitimno i dobićete pismeni odgovor u najkraćem roku.

Poštovana gospođo predsednice, uvaženi ministri, poštovani članovi Vlade, uvaženi građani Srbije, govoriću o amandmanu broj šest koji je podnela gospođa Branka Karavidić na Predlog zakona o rebalansu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu. Analizirajući podrobno ovaj amandman gospođe Karavidić smatram da ovaj amandman ne možemo prihvatiti iz dva razloga. Prvi razlog je jer su za taj pravac sredstva već obezbeđena Projektnim zakonom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. U okviru rehabilitacije puteva u periodu 2014-2018. godina takođe su planirana sredstva koja će biti obezbeđena iz kreditnih sredstava Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i učešća RS. Što se tiče drugog razloga, drugi razlog je taj što bi se preraspodelom sredstava koja su već opredeljena za a.d. „Železnice Srbije“ u visini od 378.873.810 dinara i njihovim preusmeravanjem na deonicu puta Požarevac-Majdanpek-Kučevo-Bugarska granica bi se bitno ugrozio vitalni Projekat Beograda na vodi, za koji moram reći da je od kapitalnog značaja. Izmeštanje pruga, šina i dislokacijom objekata na poziciji na kojoj će biti izgrađen Beograd na vodi, ova sredstva su neophodna. Umanjivanje tih sredstava usporilo bi i bitno uticalo na kašnjenje radova oko izgradnje Beograda na vodi. Beograd na vodi kao jedan kapitalan objekat koji će uposliti veliku građevinsku operativu, takođe i više hiljada radnika, jednostavno, u ovom trenutku je prioritet. Taj prioritet je ponos Beograda, ponos Srbije, koji će sutra u mnogome pospešiti i poboljšati imidž Srbije u svetu. Hvala gospođo predsedavajuća. Mi nećemo glasati za ovaj amandman, ali nam je drago da je gospođa poslanica postala zagovornik decentralizacije Srbije i ravnomernog regionalnog razvoja, jer smo mi kao politička stranka probili uši svima na političkoj sceni Srbije tražeći da se Srbija i svi njeni delovi ravnomerno razvijaju. Zbog čega nećemo glasati, i pored ove načelno dobre volje? Prvo, traži se da se nešto što je obezbeđeno iz drugih sredstava finansiranja, a radi se ovom državnom putu Požarevac-Kučevo-Majdanpek-Bugarska granica, finansira iz budžeta. Sredstva će se obezbediti iz kredita Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Nema potrebe da se nešto za šta će se obezbediti druga sredstva, što je već predviđeno prostornim planom RS, stavlja na teret budžeta, a sa druge strane, opet, imamo jedan kapitalni projekat od vitalnog značaja, ne samo za Beograd, već i za sve građane Srbije i za mnoge investicije, Projekat Beograd na vodi. Zaista, pre dve nedelje sam poslednji put prolazio ovim putem od Kučeva do Majdanpeka, nisam išao do Bugarske granice, ali sam išao ranije, i to je zaista u katastrofalnom stanju. Naravno, SPO koji je i ovoj Vladi nebrojeno puta postavio pitanje – šta će u strateškom smislu preduzeti u pogledu dramatičnog stepena nerazvijenosti opština i gradova u Srbiji, jer nemamo pražnjenje samo istočne i južne Srbije, mi čak sada zbog neravnomernog razvoja opština i gradova u Srbiji imamo pražnjenja čak i Vojvodine, kao našeg najrazvijenijeg dela, moje Šumadije, cele Srbije? Prazne se čak i gradovi, zbog odsustva investicija, zbog odsustva velikih infrastrukturnih projekata, infrastrukturnih ulaganja. Nažalost, mi smo posle 5. oktobra stepen neravnomernog razvoja Srbije, koji je bio na nivou 5. oktobra 1:10, popeli na 1:15 ili 1:20. To je najporaznija statistika u Evropi. Međutim, pored načelno dobre namere, koju mi podržavamo, bez obzira ko se bude zalagao za decentralizaciju Srbije, mi nećemo gledati političku pripadnost, uvek ćemo načelno podržavati takvu nameru.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja dolazim iz Požarevca. Ja sam stvarno prijatno iznenađen odakle sad tolika briga za moj rodni Požarevac i za to Kučevo. To je isto Kučevo koje je od 2004. do 2012. godine bilo izopšteno iz pravnog sistema Republike Srbije, zato što tadašnji predsednik Opštine Kučevo nije podržavao predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, pa im ni metar puta niste dali. To je isto ono Kučevo gde ste ukinuli Zavod za zdravstvenu zaštitu, pa su bolesnici morali da idu u Petrovac da overavaju upute da idu u zdravstvene ustanove. Sada odjednom 200 miliona dinara za puteve. Da vas obavestim, projekat se već radi. Mi ne delimo Srbiju na one koji podržavaju premijera i predsednika Republike i one koji ne podržavaju. To je jedna Srbija, jedni su građani i svi trebaju da imaju koristi iz Republike. Ali, ako već hoćete da opredelite sredstva iz budžeta za neki vaš cilj, pa neka bude i politički, bar nemojte da napadate druge ciljeve. To što ste napali drugi projekat, po vama možda potpuno bezvredan i nepotreban, stavlja vas u tu ravan kao podnosioce amandmana da vaša želja nije iskrena, već da je isključivo inspirisana politikom. Druga stvar, taj projekat se već pravi, već je u izradi, CIP već radi taj projekat. Trebali ste da se informišete i ne bi bilo potrebe za ovakvim stvarima.

Hoću repliku zbog toga što sam pomenuta imenom i prezimenom. Meni je jako žao što mnoge kolege, ubeđene u istinitost onoga što piše u obrazloženju, čvrsto stoje iza toga. Ja ih pozivam da na sajtu javnog preduzeća „Putevi Srbije“ pronađu dokument u kome piše da su sredstva opredeljena za izradu planske dokumentacije Požarevac-Kučevo-Majdanpek. Pozivam sve kolege da se vratimo u jun mesec kada smo usvajali Zakon o zajmu, Svetska banak i ostalo sve, gde postoje tabele u kojima su dati putni pravci koji će se rehabilitovati. Ja vas molim, nemojte da govorite neistinu. Što se tiče opaske da se naprasno setim da sam iz tog kraja, za vašu informaciju, ja ovakav amandman podnosim od 2009. godine i na budžet i na rebalans. Zahvaljujem. Hvala. Izvolite. Kao što sam obećao, mi ćemo vam poslati punu pismenu informaciju. Po mojoj prethodnoj informaciji, detalje nemam kod sebe, reč je o projektu koji je potpisan, odnosno spreman za potpisivanje od prošlog petka, pre dva dana. Prema tome, reč je o potpuno novoj informaciji koja nije bila dostupna juna meseca. Znači, to je zajednički projekat Svetske banke i Evropske banke.

Hvala lepo. Hvala. Izvolite. Poštovani ministri, poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice, poštovani građani, jednostavno ovakav amandman, ovakva vrsta amandmana, gde se sa jedne pozicije, koja je izuzetno značajna i možda u perspektivi najbitnija u ovom rebalansu, sredstva pokušavaju prebaciti na jednu sasvim drugu poziciju, koja je naravno, gledano iz ugla bilo kog poslanika i bilo kog građanina Srbije, svakako prihvatljiva. Naravno da bi svaki poslanik, u skladu sa tim iz kog mesta dolazi, imao želju i uticao bi na to da se radi put. Ja bih kao poslanik iz Šapca naravno hteo da se uradi autoput Šabac-Ruma-Novi Sad. Naravno da će do tog autoputa jednog dana i doći, ali kada se za to budu stekli uslovi, kada Vlada i nadležni ministri budu doneli tu odluku. Rebalans budžeta, srpski rečeno, predstavlja u stvari korekciju budžeta. To znači da se uradio korekcija u odnosu na presek stanja na današnji dan i na presek stanja na dešavanja od 1. januara do kraja avgusta tekuće godine. Mi u ovom budžetu nismo imali predviđene ni poplave i nismo zato ni predvideli u budžetu poplave, a nismo imali predviđeno ni tako dobru priliku za razvoj Beograd, za razvoj Srbije, kao što je „Beograd na vodi“ i naravno da ga nema u budžetu. Sama reč rebalans, odnosno korekcija budžeta ukazuje da ćemo kroz ovaj rebalans upravo tu veliku priliku „Beograd na vodi“ ubaciti u ovaj rebalans i iz tog razloga ga nije bilo u budžetu. Ono što je bitno reći, neću dužiti pošto smo već dosta stvari čuli od prethodnih kolega, to je da su elementarne nepogode direktno uticale na ovakav rebalans budžeta i na ovakve odluke. Ono što je još direktnije uticalo, a mi nismo mogli da utičemo, to je upravo politika koja je vođena od 2000. do 2012. godine. Posledice od poplava otklanjamo i otklonićemo ih relativno brzo, a za posledice vlade od 2000. do 2012. godine trebaće nam malo više vremena nego za otklanjanje posledica od poplava. Hvala.

Pošto je očigledno da ne baratamo istim stvarima, ne znam kakvi su amandmani podnošeni 2009. do 2012. godine, ali znam da je u tom periodu „Beograd na vodi“ bila naučna fantastika koju čak ni Demokratska stranka nije znala da vidi. Na član 6. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike. Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 6. kojim se menja član 7. tako da on glasi - Razdeo 21. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Funkcija 450 Saobraćaj, Ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti, broj „88.200.000“ zamenjuje se brojem „68.200.000“, a povećava Razdeo 54g, Glava 54g1 Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Funkcija 340 Zatvori, Ekonomska klasifikacija 425 Tekuće popravke i održavanje.

Da odmah pojasnim, jer ne želim ništa da bude sakriveno, ova klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti, za koju smo predvideli da se ovim amandmanom skine 20 miliona i to sa dela sredstava ove aproprijacije u iznosu od 88.200.000, namenjena je za usluge projektovanja u vezi sa projektom „Beograd na vodi“ Da budem jasna, ja nemam ništa protiv projekta „Beograd na vodi“, naprotiv, podržavam u potpunosti aktivnosti na realizaciji tog projekta, ali sam smatrala da je vreme od dva meseca koje je pred nama do kraja godine suviše kasno da bi se završili projekti i da bi se odvojila ovolika sredstva za te projekte. S druge strane, imamo potrebe koje mogu da se zadovolje u ovom periodu. Zato je u obrazloženju amandmana navedeno zašto se predlaže ovaj amandman. U izveštaju Zaštitnika građana o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu uočen je veliki broj nepravilnosti koji se tiču materijalnih uslova, smeštaja lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. U prostorijama uglavnom postoji po jedna sijalica, a pojedine prostorije se osvetljavaju svetlošću koja dopire iz hodnika, grejanje nije instalirano ili je nedovoljno, tako da se pojedine prostorije tokom zimskim meseci ne koriste. Upravo zbog nedovoljne zagrejanosti, higijena mokrih čvorova nije na zadovoljavajućem nivou. Prostorije je neophodno u što kraćem periodu uskladiti sa važećim standardima, pa je potrebno obezbediti neophodna sredstva. Bitno je sprovesti zaključke, koje na predlog Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Podsetiću sve kolege da smo ovog meseca razmatrali navedene zaključke i usvojili kao zaključke ove Skupštine. Amandman je odbijen uz obrazloženje da se ne prihvata iz razloga jer je tehnički neispravan, s obzirom da se predloženim amandmanom uvećava iznos sredstava na razdelu 54g, Ministarstvo pravde i državne uprave glava 54g1 Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, funkcija 340 zatvori, ekonomska klasifikacija 425, tekuće popravke i održavanje. Naime, u okviru razdela 54g, glava 54g1 iskazan je ovaj deo sredstava koji je već utrošen kod ministarstva, koje shodno Zakonu o ministarstvima prestalo sa radom i samim tim sredstva predložena amandmanom ne bi mogla da se koriste. Ovakvo obrazloženje mogu da prihvatim da verovatno postoji tehnička greška, ali nije teško da se napravi neka od tehničkih grešaka kada rebalans koji pripremate dva meseca i premijer najavljuje dva meseca ovaj rebalans dođe nama u Skupštinu i imamo 24 sata da ga proučimo, da napišemo amandmane i da ga predamo. Mislim da je cilj amandmana koji je hteo da se postigne bio sasvim jasan i da je postojala dobra volja da se realizuju zaključci koje je usvojila ova Skupština i da se povećaju sredstva za poboljšanje uslova u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, mogli ste, da ste imali dobru volju za to da predložite da Odbor donese amandman kojim bi se ispravila ta tehnička greška i kojim bi se obezbedila ta sredstva.

Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.

Hvala predsedavajući. Pre svega, i poslanička grupa SPS, a nadam se i većina u ovom parlamentu može da izvede zaključak iz ovog amandmana, odnosno obrazloženja amandmana da je isti apsolutno neprihvatljiv iz više razloga. Prvi razlog je što se u obrazloženju amandmana koristi nešto što je pred nama poslanicima bilo nedavno, a to je izveštaj Zaštitnika građana o sprečavanju torture u kazneno-popravnim ustanovama. Zaista mislim da je krajnje neumesno da vršimo generalizaciju, kao što to čini predlagač amandmana i da pojedinačne slučajeve koristi kao generalnu ocenu u svim kazneno-popravnim ustanovama. To je jedan zaključak. A drugi zaključak, drage kolege, vezuje se za nespornu činjenicu da su svi troškovi koje se vezuju za navodno zamenu sijalica, radijatora i svega ostaloga što u kazneno-popravnim ustanovama inače treba da se radi, spada u troškove redovnog održavanja a ni u kom slučaju u troškovi koji se nameću ovim amandmanom. Meni je žao što kao čovek koji dolazi iz pravosuđa mogu da vidim jedno obrazloženje koje zaista nema mesta, naročito ne činjenično, jer se u kazneno-popravnim ustanovama i zavodima daleko više čini na onome što podrazumeva samofinansiranje odnosno prikupljanje prihoda. Zbog čega predlagač amandmana nije pravilno ocenio i ono što se u kazneno-popravnim zavodima afirmiše kao pozitivno? Zarad građana, moram da istaknem neke činjenice koje su i te kako afirmativne, ne mogu se dovoditi u sumnju. Jedan broj kazneno-popravnih zavoda je učinio mnogo na svojoj revitalizaciji, na činjenicama da su mnogo bolji uslovi za smeštaj osuđenih lica. Imamo brojne ekonomije, kao što je npr. u Požarevcu, stvaranje stočnog fonda, činjenicu da je za vreme trajanja poplava, što je ovde prisutnim ministrima i te kako dobro poznato, upravo kazneno-popravni zavodi davali mnogo i činili mnogo u smislu pružanja pomoći ugroženima sa poplavljenih područja. Samo jedan primer koji nije ni malo trivijalan, jeste činjenica da je od stočnog fonda iz Požarevca učinjeno mnogo, upravo onim porodicama kojima je taj stočni fond uništen za vreme trajanja poplava. Zaista postoji mnogo toga što u kazneno-popravnim zavodima treba poboljšati i popraviti, ali ne na ovaj način. Razumeo bih i kompletna vlast bi razumela dobru nameru predlagača da kazneno-popravni zavodi postoje tek od 2012. ili tek od 2014. godine, onda bih razumeo, ali kazneno-popravni zavodi su izgrađeni znatno ranije. Postavlja se pitanje – ako je ova cifra egzaktna cifra i primenjiva zbog čega se to nije učinilo 2008. do 2012. godine nego se sada dušebrižništvo pokazuje za nešto što se moglo činiti ranije. Ovde se čak pominje cifra od dva puta većeg iznosa od onog iznosa koji je planiran kao budžetska stavka. Nemamo mi, gospodo poslanici, kao i građani Srbije te vrste mogućnosti da ne kažem luksuza da sada u ovoj situaciju, kada preduzimamo mere štednje, kako bi sa druge strane stvorili uslove za ostvarenje prihoda, da ulažemo čak ni manje ni više nego 44.405.916 dinara u izgradnju novih kazneno-popravnih zavoda. Tačno je, to treba da radimo, ali u ovoj situaciji finansijske mogućnosti to ne dozvoljavaju. Jednostavno smo se uklopili u mere štednje, jednostavno Vlada je na racionalan način sagledala sve ono što se odnosi na pravosuđe i uveren sam da je i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija učinila mnogo da se i do sada, upravo kazneno-popravni zavodi i ustanove reafirmišu, revitalizuju i da se život osuđenih lica učini što lakšim, prihvatljivijim i boljim. Cela konstrukcija budžetskog sistema vezana za pravosuđe je krajnje racionalna, krajnje štedljiva, stoga se na pravosuđe ne može bukvalno ukazati ni na jedan jedini negativan način. Samo ću pomenuti da i sa veoma oskudnim, malim sredstvima, pravosuđe opstaje, a svetao primer je Apelacioni sud u Beogradu, koji zaista na jedan sjajan način organizuje i edukacije i stručna usavršavanja sudija i sudijskog kadra, pored ograničenih sredstava. Svaki vid povećanja sredstava, pa i predloženim amandmanom bi urušio taj koncept, zbog toga što je vreme u kome se država nalazi, finansijski sistem u kome se država nalazi, takvog karaktera, takve prirode, da nepostoji nikakva mogućnost povećanja sredstava, a onda se predlog amandmana smatra krajnje populistički. U tom smislu smatram da ovaj amandman mora biti odbijen, odnosno ne može biti prihvaćen.

Kao što ste vi branili svoj amandman, tako je gospodin Neđo Jovanović, govorio zašto ne treba prihvatiti, ali stvarno ne vidim ništa uvredljivo u tom smislu da je bilo. Samo pominjanje imena nije dovoljan razlog za repliku. Reč ima narodni poslanik Vesna Rakonjac. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, SNS nikako ne može da prihvati ovaj amandman, jer ako bismo ga prihvatili, mi bismo uskratili Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, verovali ili ne, za 8 miliona. Evo sada ću lepo da vam objasnim, ali me slušajte pažljivo i pratite, zašto je ovaj amandman tehnički neispravan. Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, Funkcija 450 Saobraćaj, Ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti, broj 88.200.000 zamenjuje se brojem 68.200.000, a povećava razdeo 54g. To je ono što je sporno, Glava 54g Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Funkcija 340 Zatvori, Ekonomska klasifikacija 425 Tekuće popravke i održavanje i cifra od 24.405.936 dinara zamenjuje se brojem 44.405.936 dinara.

Ako bismo usvojili vaš amandman mi bismo narušili postojeća tehnička održavanja za čitavih osam miliona i na taj način vaša priča o zaštiti i poboljšanju uslova u zatvorima naših osuđenika pada u vodu. Nažalost, to je tako, budžet mora pažljivo da se čita da ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj smo se sada našli, jer očigledno u prethodnih 12 godina smo mnogo loše čitali. Hvala. Izvolite. Nisam uopšte čitala, ja sam objasnila zašto je došlo do tehničke greške i objasnila sam, ideja je prepoznatljiva, samo želim da kažem kolegama koji su diskutovali i prisutnim ministrima, da sam ja poslanik od 2007. godine i član Odbora za pravosuđe. Zajedno sa tim odborom sam obišla skoro sve zavodske ustanove za izdržavanje kazni zatvora i uverila sam se kakvo je stanje u njima. Ministarstvo je od 2007. godine učinilo jako mnogo da se popravi stanje. Radilo je na povećanju kapaciteta pre svega, i na popravci uslova u zavodskim sankcijama, ali mora da se uradi još, u tome je poenta. Ja ne kažem da nije urađeno mnogo i da se ne radi puno u pravosuđu i u ovim ustanovama, ali nije još uvek dovoljno. Još treba da se uradi da nam se ne bi desilo da zato što ne mogu da dođu na red, zastari izdržavanje kazni zatvora ili da budu pušteni ranije pa onda budu povratnici, iz svih tih razloga je ovaj amandman predložen iz najbolje namere, a potpuno poznajem situaciju. Izvolite. Hvala predsedavajući. Drago mi je da sam se usaglasila sa podnosiocem amandmana, ali ipak osam miliona Ministarstvo pravde i ova vlada su odvojili u ovakvom trenutku za poboljšanje uslova u našem delu za izvršenje krivičnih sankcija. To može da bude samo za pohvalu, a mi smo malo pre slušali jednu pokudu. Prema tome, ja se zahvaljujem koleginici na dobroj nameri, ne sumnjam da je imala dobru nameru, ali dobru nameru je imala i Vlada i Ministarstvo a to vidimo predloženim novčanim sredstvima koja su odvojena za ovu namenu. Hvala. Na član 6. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Ivan Karić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Jovanović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom RS.

Poštovani predsedavajući, ja imam po prethodnom amandmanu, odnosno gospodina Ivana Karića. Tu je nastao problem, da li imam pravo ili ne?

Niste videli na vreme. Da li još neko želi po amandmanu na član 13? Pošto smo završili pretres po svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPALTU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANjA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Primili ste amandmane koji su na predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović, mr Aleksandra Jerkov, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo, kao i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na naslov Predloga zakona, amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman su, u istovetnom tekstu, zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, hteo bih samo da kažem da je osnovno obrazloženje zbog koga smo podneli ovaj amandman da se privremeno smanjivanje osnovica za obračun isplata plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, odnosno plata zaposlenih javnom sektoru, predstavlja ekonomsku meru koja pokazuje da Vlada nema ni plana ni ljude koji mogu zemlju da izvuku iz krize. Podsetiću vas samo na vaša obećanja što je samo jedan od razloga zbog kojeg je DS podnela ovaj amandman, a krenuću pre svega od 5.12.2013. godine, pre samo godinu dana. Premijer Srbije je dao izjavu da ima samo jedno obećanje da ćete kao građani živeti 2014. godine mnogo bolje. Citiram: „Uveren sam da će do sledećeg Božića boljitak osetiti svi građani, a ne samo političari i tajkuni“ Ono što je definitivno danas ovde slučaj, da boljitak osećaju samo tajkuni, a pre svega oni koji nemaju obavezu da plaćaju porez i na kraju i političari koji danas čine ovu Vladu. Mislim da nije ideja bila da ministrima u Vladi bude bolje i državnim sekretarima i stranci ili strankama koja je na vlasti, već svim građanima koji ovim smanjenjem plata i penzija zaista imaju velike poteškoće da prežive. Danas smo imali prilike da čujemo da je samo 200 miliona iz budžeta izdvojeno za jedno, kako smo rekli, propalo preduzeće, „Srbijagas“ i isto tako da se zadužimo za još 200 miliona dolara kada je u pitanju „Srbijagas“ Dakle, zajedno, to je nešto manje od 400 miliona evra, a uštede koje se sabiraju kroz smanjenje plata i penzija su manje od ovog iznosa. Dakle, ovde imamo veliki problem sa kupovnom moći tih ljudi kojima su smanjene plate i penzije. Šta ćemo sa studentima, a često su finansirani od strane penzionera? Imamo veliki problem i nebrojeno mnogo je onih koji se danas javljaju i nama kao predstavnicima građana zato što su zabrinuti. Roditelji više nemaju sredstava da ih šalju na studije, njihove bake i deke nemaju sredstava više da izdvajaju za njihovo studiranje. Imamo mnogo onih koji iz godine u godinu plaćaju sve skuplje školarine, a danas, jednostavno, nemamo mogućnost da pomognemo i izađemo u susret onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zahvaljujem. Znate, celo popodne slušamo da ne štedimo dovoljno i da štedimo previše, pa slušamo da ulažemo, da plaćamo garancije i da ne plaćamo garancije, pa onda slušamo da se zadužujemo premalo ili se zadužujemo previše. Ako nećemo da plaćamo gas, kažite nećemo da plaćamo gas. Šta će nam gas u Srbiji? Ne treba nam energija u Srbiji, ne treba nam mazut u Srbiji. Nemoj da plaćamo to. To je fantastična ušteda. Ne treba našoj privredi gas, pa to je još sjajnija ušteda. Pa, nemoj da budemo baš toliki demagozi i da govorimo kako je sada teško studentima, kao da nismo bili u partiji koja je sprovela privatizaciju, koja je roditeljima tih studenata uzela posao i imovinu. Nije problem u tome što se zaduživalo da bi penzije bile nerealne, nego je problem što sad pokušavamo da ih iznivelišemo. Nemojte vi nama da govorite da je teško narodu u Srbiji. Znamo mi to, mi smo deo tog naroda. Mi se od tog naroda nikad nismo odvajali i ne odvajamo se.

Tih 2000. godina se govorilo o tome da je to relikt socijalizma, da je to nešto grozno. Pa, nismo. Hajde da govorimo ovde i kada govorimo o amandmanima, govorimo o realnim stvarima, da li nam treba gas ili nam ne treba gas. Ako nam treba gas, moramo da ga platimo. Osim Grada Beograda, sve lokalne samouprave u državi Srbiji duguju za grejanje. Da isključimo grejanje Srbiji ili da ne isključimo grejanje Srbiji? Skoro sve fabrike, skoro sva industrija u Srbiji duguje za gas, duguje za energente. Da li da država subvencioniše proizvodnju ili da lepo otpustimo sve radnike iz preduzeća koja duguju za gas? Odmah, rešeno. Ni jednu subvenciju nećemo morati da damo, ništa, samo ćemo otpustiti stotinak hiljada ljudi. Molim sve, zaista, da kada razmišljaju, kada govore, da se ne obraćaju svom ogledalu kako bi voleli da to izgleda, nego da se obraćaju narodu onako kako istina jeste. Teško je i radimo ono što moramo da radimo. Nije to strašno priznati, ali je strašno praviti se da je svet počeo juče.

Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću, na vremenu, na strpljenju i vama, gospodine predsedavajući, na dobijenoj reči. Kod podnosioca amandmana je dosta toga dobro - stav, sigurnost, ali fali samo jedna komponenta, a ta komponenta je istina. Istina je na drugoj strani. Rizikovaću da se ponavljam i ponavljaću sve dok istina ne bude izricana u ovoj Skupštini, a istina je na drugoj strani. Tajkuni koje je podnosilac amandmana označio kao problem i kojima nismo naplatili porez, ja verujem da je to jedna vrsta autoprojekcije, zato što je, recimo, samo gospodinu Predragu Rankoviću Peconiju pre 12 dana, uz veliki rizik da mu poreske obaveze zastare, zato što Vlada do 2012. godine je okretala glavu na drugu stranu i nije se mešala u to, naplaćeno devet miliona evra poreza. Dalje, Luka „Beograd“, Milan Beko, za 10 meseci ove godine naplaćeno 170.253.019 dinara. Za četiri godine vlade podnosioca amandmana je naplaćena četvrtina tog iznosa. Za četiri godine četvrtina iznosa od onoga što je naplatila ova Vlada Republike Srbije za 10 meseci? O čemu vi onda pričate? Koga označavate tu kao odgovornog što tajkunima nije naplatio porez? Dalje, jedna od firma Marka Miškovića, sina Miroslava Miškovića, je „Mera invest“

Zaboga, hipersenzitivni su kada se spominje Miroslav Mišković i obaveze koje njegova porodica i njegova kompanija ima prema državi, a nisu naplaćene zato što nisu ni utvrđene. Država je bila takva i Vlada do 2012. godine gde nije ni želela da utvrdi porez Miroslavu Miškoviću. Znam da nije zgodno vas prekidati u pola rečenice, ali prilagodite nekako vreme svoje, odnosno svoja izlaganja sa vremenom. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Kao što je ministar Vulin rekao malopre da onaj ko je protiv ovakvog zakona, da je taj protiv gasa i da taj ne želi da se plaća gas i da mislimo da gas nije potreban Srbiji. Ne, mi mislimo da je gas potreban Srbiji, alimislimo da mesečna primanja od 37.000 evra za direktora „Srbijagasa“ da to nije potrebno Srbiji. Tu se razlikujemo, gospodine ministre. I ne samo to, imamo nebrojeno mnogo primera danas. Ako baš hoćemo da optužujemo za sve neki bivši režim, mi smo o tom režimu imali i što šta da kažemo, jer taj deo koji je predstavljao režim nije više u DS, ali možemo da pitamo koliko se samo za ove dve godine zaposlilo u kabinetu, na primer, Jorgovanke Tabaković kao guvernerke Narodne banke Srbije – preko 50 osoba sa astronomskim platama. To Srbiji ne treba. E to Srbiji ne treba i to je razlika između onih koji danas kreiraju političku scenu i nas koji se zalažemo da građanima bude bolje.

I nismo protiv gasa nego smo protiv propalih preduzeća u koja se samo sipa kao u bunar koji nema dno. Mislimo da je loše što smanjujemo plate i penzije građanima Srbije, jer se na ovaj način privreda Srbije neće oporaviti, biće nam mnogo gore. Zahvaljujem. Reč ima ministar Aleksandar Vulin. Zaista nisam znao da je Dušan Bajatović juče postao direktor „Srbijagasa“

Ako mene lično pitate, ja mislim da bi menadžere i javnih preduzeća trebalo nagrađivati u skladu sa rezultatima tih preduzeća, ali to je moje lično mišljenje, ne mogu nikom da ga namećem, ne postoji zakon u tom smislu. Tako da, nije baš najzdravije kritikovati platu Dušana Bajatovića, određenu od strane onih koji su Dušana Bajatovića doveli upravo na to mesto i sa njim bili sve vreme. Ako me pitate da li kritikujem tu visinu, kritikujem, ali samo mislim da bi tu trebalo imati malo drugačijeg odnosa. Još jednu stvar da dodam, tajkuni u ovoj zemlji su nastali privatizacijom. Privatizaciju su sprovele političke partije koje su ovom zemljom vladale do 2012. godine, tačka. Još jedna vrlo važna stvar, sipanje u propala preduzeća, ako mislite na preduzeća u restrukturiranju, kojih ima 157, ona se finansiraju iz državnog budžeta već skoro 14 godina. Mi, dakle, u tome nismo mogli da učestvujemo 14 godina, učestvujemo dve godine. Učestvujemo zato što nije moralno te ljude koji nisu krivi za svoje stanje u koje ih je dovela država, sada jednostavno izbaciti na ulicu bez ikakvog rešenja. Za ovih 14 godina neko da se nije plašio izbora, mogao je da nađe rešenje, mogao je, ali nije hteo.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu člana 107, u kome se kaže da je u Skupštini zabranjeno korišćenje uvredljivih izraza. Kada gospodin ministar kaže da nešto nije zdravo, mislim da ste vi dužni da ga opomenete, jer ovde jedino što je možda nezdravo je nezdravo vođenje politike od strane Vlade, koja nas danas ubeđuje da smo mi povećali platu Bajatoviću, a tema nije povećanje plate. Tema je što danas vi još tu platu povećavate, a u isto vreme uzimate penzionerima i zaposlenima. Dakle, danas se radi duplo golo. Dušan Bajatović danas ima manju platu nego što će imati u decembru, a zaposleni i penzioneri će imati manju platu nego što imaju danas i to je činjenica. On, znači, veću, oni manju. To je jedna politika koja očigledno izaziva veliku nervozu od strane kolega. Žao mi je što je to tako. Možete da se smejete koliko hoćete. Imaćete priliku već sutra, u subotu, nedelju na pijaci da objasnite seljacima zašto ne mogu da prodaju svoje proizvode, jer nemaju kome, ali o tom potom.

Danas ste ministru dozvolili da govori pet minuta na repliku i mi smo se sa tim saglasili, ali se nismo saglasili da svaki predstavnik vladajuće koalicije govori po tri minuta po replici. Zahvaljujem. Da vam kažem, prvo, hvala Bogu još dobro čujem. Drugo, što se tiče vremena oko replike, slažem se. Ja sam intervenisao, ali dozvolite da u tom smislu, nije meni prijatno da ja nekoga prekinem u pola rečenice i svakog pustim da prođe bar pet, šest, deset sekundi. S tim se slažem i to ću pokušati da ispoštujem. Što se tiče reklamiranja povrede Poslovnika, iako ste otišli posle van povrede, poimanje šta je zdravo, šta je bolesno, kao što ste i vi rekli – duplo golo, to je sada relativan pojam da ja ne mogu to da protumačim kao povredu dostojanstva,ugleda.

Moram da se uključim u ovaj segment rasprave, pre svega, zbog javnosti. U želji da se ne stekne pogrešna predstava, da se ove mere koje Vlada Republike Srbije nerado povlači, vezano za fiskalnu stabilizaciju, realizuju da bi Srbija imala energente i da bi Srbija obezbedila gas, mazut i ostale neophodne energente, niti zbog stanja u „Srbijagasu“, niti zbog plate direktora „Srbijagasa“ Mislim da je ispod nivoa ove skupštine da stvari spuštamo tako nisko, da jednu ozbiljnu državnu meru koju Vlada nerado donosi, svesna svih njenih konsekvenci, spuštamo na taj nivo da polemišemo da li je to zbog plata jednog direktora, pri čemu ja apsolutno ne znam kolika je plata direktora „Srbijagasa“, niti verujem da je tolika. Gospodin Bajatović je vaš kolega narodni poslanik, možete to sa njim da iskomentarišete. Gotovo da sam siguran da to nema veze sa tom cifrom koju je uvaženi mladi kolega Božović izneo ovde, tim pre što treba tu da se setimo da gospodin Bajatović najveći deo svojih primanja izdvaja u humanitarne svrhe. Ono što želim da kažem, vezano za nabavku energenata, u rebalansu budžeta nalazi se garancija JP „Srbijagas“, kojom će on obezbediti određenu kreditnu liniju. Iz te kreditne linije je predviđeno da vrati u budžet Srbije određenu pozajmicu koju je imao i da plati određene količine isporučenog gasa kojim je napunjeno skladište Banatski Dvor, ni manje, ni više.

Naš amandman glasi da član 1. ovog predloga zakona treba da se briše, gospodine Vulin, pre svega. Postoji samo jedna stavka u stavu 1. ovog člana 1. ovog predloga zakona, sa kojim smo saglasni, a to je da treba da se očuva finansijski sistem u Republici Srbiji. Pazite, poštovana gospodo, način koji je predložila Vlada ovde nije način koji se temelji na poštovanju elementarnih načela pravde i pravičnosti, gospodine Vulin. Vi se ovde predstavljate kao političar koji uvek zagovora pravdu i pravičnost, a šta ste vi, poštovana gospodo, predvideli ovim predlogom zakona? Vi ste predvideli da se plate u javnom sektoru linearno smanjuju. Mi smo uoči ove rasprave predložili da se to ne radi. Nekoliko meseci unazad vam predlažemo da se evidentiraju ljudi koji su stranački dovedeni u javni sektor. Takvih može da ima 100.000. Dve i po godine ste na vlasti, niste to uradili i sada onaj koji je vredan, onaj koji nije vredan i onaj koji je stranački doveden, svi treba da na isti način trpe ove mere koje su predviđene ovim predlogom zakona. Smatramo da to nije pravedno, ni pravično i da zbog toga ne treba narodni poslanici da glasaju za ovaj predlog zakona. Dame i gospodo narodni poslanici, došli smo do tog zakona koji se tiče zaposlenih u javnom sektoru. Mnoge od diskusija stranaka bivšeg režima, bez obzira iz koje su to poslaničke grupe, da li iz NDS ili DS, meni su počele jako da sviđaju i vidim da su u nekom delu počeli da napreduju. Prvo su tražili, kada su u pitanju penzioneri, da se više Vlada ne izjašnjava u procentima, nego da se izjašnjava u nominalnom iznosu, kolikom broju penzionera će biti smanjene penzije. Smatram to kao jako pozitivan napredak, zato što je mnogima od njih dok su bili na vlasti, na digitronu ono dugme koje je označavalo procenat, bilo najomiljenije. Izvolite. Želim samo da pojasnim. Ovde, na nivou budžeta, određujemo uštede koje smo predvideli u budžetu za 2014. godinu, rebalans budžeta. Slično ćemo predlagati i u budžetu za 2015. godinu. Budžet kao instrument može da se spušta do pojedinačnih aproprijacija pojedinačnih korisnika budžeta, ne ispod toga. Ma koliko logično zvučalo da neko traži da ovim zakonom identifikuje neradnike ili radnike, bele, crne, žute, zelene, partijske, nepartijske, muške, ženske itd, to na ovom nivou, ovakvim zakonom, nije moguće. Prema tome, u okviru ovog zakona je moguće jedino definisati ukupnu sumu. Posebnim zakonima će biti uređivane plate u javnom sektoru, plate u državnoj upravi, posebnim zakonima će biti uređivano kako i koliko možemo da smanjujemo i racionalizujemo ukupan broj zaposlenih i time ostvarimo efekte. Onog momenta kada ostvarimo efekte drugim metodama, merenjem performansi ljudi, nagrađivanjem prema stvarnim rezultatima rada, ne prema radu nego prema rezultatima rada, kad to postignemo, onda ćemo moći mirne duše da ukinemo sve ove zakone, jer ćemo uštede ostvariti na drugi način, koji će podržavati efikasnost, transparentnu državu i pravo, efikasno korišćenje javnih resursa, kako u državi, tako i u javnim preduzećima. Hvala lepo. Reč ima ministar Vulin. Znate, do pre dva sata, odredba po kojoj se povećava nadoknada iz budžeta političkim partijama u Srbiji je bila najkritikovanija, najnapadanija odredba i nešto što je predstavljalo gaženje svakog principa, dokaz licemerja vladajuće većine, do pre nekoliko sati, kada je vladajuća većina najavila da će doneti zakon koje time ukida. Sada čujete opozicione poslanike u holu, pred novinarima, koji kažu – ma, to je zavaravanje javnosti, oni ionako dobijaju pare sa drugih strana. To vam je to. Šta god da uradite, jednostavno, ne da nije dobro, nego gospoda iz političkih partija koje su nekad vladale ovom Srbijom, jednostavno ne mogu da se pomire s tim da su u opoziciji i ne mogu da se pomire sa tim i ne mogu da prihvate da ono što kažete za zakon o partijama, njihovom finansiranju, da l` da važi još jedno dva sata, nakon što vam se ispuni želja da se davanja smanje. Ovaj budžet je štedeo na svemu osim na socijalnim davanjima. Samo na tome štedeo nije. Sve ostalo je smanjeno, pa i plate onih koji rade, pa i penzije, ali, onima kojima je najteže, njima nije smanjeno nijedno jedino davanje. Ako govorimo o pravdi i pravičnosti, onda je to pravda i pravičnost. Što se tiče smanjenja penzija i plata, da, pogođeni su više oni koji imaju više. Nije to puno više i nije to nikakva oznaka dobrog života i velikog bogatstva, ali oni koji imaju manje, oni su sačuvani, i u apsolutnom i u relativnom iznosu. Kad se govori o partijskom zapošljavanju, znate, meni je iskreno teško da sada otpustim stotinak hiljada članova partija bivšeg režima koji su se zaposlili na taj način, jer i oni imaju porodice, a mene zanima samo da li rade i koliko kvalitetno rade ili ne rade, ne njihova partijska knjižica. Ništa više. Hvala. Ovaj amandman briše se, naravno, kao i svaki drugi besmisleni amandman i treba ga odbaciti, ali ne samo zbog toga. Obrazloženje je bilo pozivanje na pravdu i pravičnost, znači, reforme. Sada je to i ministar rekao. Ovo je pre svega, čini mi se da to nije rečeno do sada u raspravi, ali ovaj set zakona je jedan deo onoga što smo počeli da radimo kada je formirana ova vlada, ovo je već četvrti ili peti set zakona koji je reformski set zakona. Reforme često donose i nepopularne mere, često donose i bolne mere, kao što su ove o kojima danas govorimo. Bile one pravedne ili ne, one su neophodne zbog budućnosti Srbije i našeg naroda. Nisam danas reagovao, ali sada ću kratko jednom rečenicom reći. Znači, mi ćemo večeras glasati. Neko je danas isto rekao iz opozicionih redova da ne želi da prisustvuje sramotnim glasanjima. Ovo danas i večeras će biti glasanje za budućnost Srbije. A jedino sramotno glasanje kojem sam ja prisustvovao je bilo glasanje za neku tačku dnevnog reda, u večernjim satima takođe, kada je glasano iz Bodruma, poslanica Neda Arnerić ili kako se već zvala u to vreme, je glasala iz Bodruma u vreme kada je neko bio i predsednik Vlade. I na taj način se radilo, što je kasnije u sudskom postupku i dokazano. To je jedino sramotno glasanje kome sam ja prisustvovao za ovih 15 godina u Skupštini. Poštovano predsedništvo, poštovani ministri, gospodo iz Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom je predviđeno brisanje člana 1. u celosti, a kako član 1. definiše suštinu zakona, bespredmetno je uopšte zašto ovaj amandman treba odbaciti. Zaista ga treba odbaciti. Izgleda da podnosioci ovog amandmana nisu pročitali doslovce član 1. koji jasno govori da je ovaj zakon usmeren na očuvanje finansijskog sistema Republike Srbije i sistema plata i zarada u javnom sektoru. Neko to želi da obriše. Ponavljam i podvlačim, zakon se donosi u cilju očuvanja finansijskog sistema Republike Srbije i sistema plata i zarada u javnom sektoru. Vlada na tome želi da gradi svoje temelje. Mi bismo želeli da očuvamo finansijski sistem, a oni koji su podneli ovaj amandman, očito to ne žele. Podnosioc ovog amandmana nam je govorio na Odboru za finansije o etici i odgovornosti, a ja bih podnosioca amandmana podsetio da tu etiku odgovornosti prvo primeni na sebi, tako što će u Danu za glasanje biti tu i glasati za svoj amandman. Postoje samo dve mogućnosti zašto ne doći na glasanje svog sopstvenog amandmana, a to su - ili se uplašio onog što je rekao ili ne veruje svojim sopstvenim rečima i ne veruje da je to ispravno. Zahvaljujem.

Dame i gospodo, narodni poslanici, odmah da kažem da ne mogu da prihvatim ovaj amandman koji glasi – briše se. Briše se član 1. kojim se utvrđuje osnovica plata u javnom sektoru. Da naši gledaoci ne bi bili u zabludi, ne smanjuju se najniža primanja, ne smanjuju se plate u realnom sektoru, smanjuju se plate u javnom sektoru. U javnom sektoru su plate veće 20% nego u realnom. To otprilike znači ovako. Oni koji zarađuju novac i prave robu imaju 20% manju platu od onih koji su proteklih godina uzimali koliko su mislili da mogu da potroše, a ne onoliko koliko su oni koji rade, proizvode robu i zarađuju, mogli da zarade. Dakle, država se nije prostrla spram gubera, nego je trošila daleko više od zarađenog. Mogla je komotno da troši četiri milijarde više, to su bili prihodi od dijaspore. To je ono što su nam slale tetke i strine iz inostranstva. Međutim, njima je i to bilo malo pa su trošili još dve, dve i po milijarde i zato je javni sektor trošio daleko više nego što su bili prihodi države. Jednostavno rečeno, rashodi su bili veći od prihoda i to su nadoknađivali tako što su zemlju zaduživali, pri tome su uvećavali sektor koji nije bio realan. Javni sektor su uvećavali, dok su se na prihodovnoj strani realna radna mesta u privredi gubila. Na uštrb privrede su zapošljavali ljude najverovatnije po partijskoj liniji,a to ćemo svakako uskoro videti kada sledeće godine budemo prinuđeni da iz javnog sektora otpustimo te viškove, tek ćemo tada videti da mi nismo imali višak radnika u administraciji, već smo imali višak neradnika. Dakle, oni su partijski klasirani u razne kancelarije. Ovim članom da se utvrđivala osnovica, ne bih se bunio da je opozicija istakla da zaštiti selektivno neke ljude sa nekim nižim primanjima, a da pri tom u toj selektivnosti je želela da optereti one koji su imalinajveća primanja. Navešću neke primere užasno velikih plata koje nikako ne mogu sada da se smanje jer su utvrđene zakonom i čim pokušate to da dirnete odmah tvrde da diramo u nezavisna sveta regulatorna tela i organe. Navešću primer recimo Agencije za borbu protiv korupcije. Zamislite Agencija za borbu protiv korupcije gde imate osam ljudi koji imaju platu veću od 190.000 dinara. Upravo se ovim zakonom, o kome razgovaramo, smanjuju osnovice koliko se to može ovih velikih plata. U toj Agenciji za borbu protiv korupcije, gle čuda, za sedam dana napreduje se 15 platnih razreda. Znači, u roku od nedelju dana pripadnici Agencije za borbu protiv korupcije napreduju 15 platnih razreda. Za normalne činovnike u državnoj službi za to je potrebno provesti 12 godina. Gle čuda, tamo negde gde treba 12 godina da promenite 15 platnih razreda, u Agenciji za borbu protiv korupcije je moguće za sedam dana. Na to, još imaju zarade duple i troduple plate. Navešću primer i Zaštitnika građana. Tamo šest, sedam ljudi imaju platu veću od 200.000 dinara, a sam Zaštitnik građana, koji prvo štiti svoju visoku zaradu, ima platu veću od 350.000 dinara. Ovim zakonom i njega konačno treba da dodirnemo. Gle čuda, treba da se donese zakon o zaštiti uzbunjivača. Malo je i 350.000 dinara. Malo je i 250.000 dinara u drugim tzv. nezavisnim regulatornim telima i organima. Gle čuda, pošto su stigla neka sredstva za izradu zakona o uzbunjivačima, u istoj toj agenciji je selo njih pet, šest zajedno sa drugim agencijama i dogovorili su se ovako – male su im zarade, to od 350.000 dinara, hajde da probaju to nekako da uvećaju, pa su novac koji je bio namenjen za izradu tog zakona rasporedili na njih pet tako što su za godinu i po na platu od 350.000 dinara i nešto malo nižu od 300, 250.000 dinara mesečno dobijali još po 600 funti. Prevedeno na evre, to je 800 evra. Prevedeno na dinare to je negde otprilike 96.000 dinara mesečno na platu koja je već bila 350.000 dinara. Dakle, naplatili su izradu zakona i nacrta zakona o uzbunjivačima svako od njih po 10.800 evra iako su imali enormna primanja od 200 pa do 350 hiljada dinara. S toga je ovaj zakon trebao da najviše udari ove sa najvećim platama. Naravno da oni koji su instalirali sve ove ljude po agencijama ne žele da govore o tim velikim platama, u koje ćemo svakako udariti ovim predlogom zakona. Oni će navesti da smo udarili u plate jadnih napaćenih ljudi koji imaju minimalna primanja, a pri tom ćute o ovim svojim najverovatnije partijskim kolegama. Kada kažem partijskim kolegama, tu imamo i pravosuđe, pa vam je svakako, kolege, poznato da je gospodin Dragan Đilas povukao bivšu ministarku pravde iz Skupštine, koja je bila ovde poslanik, i zaposlio je u DS. Bila je profesionalni radnik DS za veliku platu, a onda gle čuda, direktno iz DS u izbornoj kampanji su je premestili u Tužilaštvo za ratne zločine. Za mene je zločin kada nekoga iz političke stranke prebacite u tužilaštvo. Valjda bi to tužilaštvo, posebno za ratne zločine, trebalo da bude nezavisno i nezavisnije nego svi drugi pravosudni organi. Ove visoke plate, kada smo već kod zločina, su bile pravi zločin protiv civilnog stanovništva u Srbiji. Vladimir Marinković neka se odjavi iz sistema da oslobodi listu za ove koji imaju. Ovlašćeni vam nije tu. Znači, ne možete da trošite njegovo vreme.

Imam puno prijavljenih.

Poštovana predsednice, pre nego što predložim da se ovaj amandman odbije, dozvolite dve rečenice da kažem. Od jutrošnjeg jutra pa do sada gospodin Pavićević je nekoliko puta prekršio pravilnik naš, odnosno Poslovnik i to čl. 107. i 108. Nekoliko puta sam intervenisao. Nisu mi dozvolili da kažem o čemu je reč. Nekoliko puta od jutros je uvredio Vladu Republike Srbije, ovu Skupštinu i građane Republike Srbije, jer je nazvao Vladu Republike Srbije vladom u ostavci. Pozivam ga javno u ime akademske čestitosti da se izvini Vladi Republike Srbije, nama poslanicima i većini građana Srbije. Dozvolite sada da pređem na amandman koji treba da se odbije. Zakon predstavlja jednu od osnovnih mera započete fiskalne konsolidacije, a u cilju stabilnosti javnih finansija čijoj nestabilnosti ova Vlada nije pridonela, nego Vlada bivšeg režima. Drugo, ekonomsku politiku koju ova Vlada vodi, ta politika biće pored ostalog usmerena na fiskalnu konsolidaciju, u prvom redu na konsolidaciju budžetskih sredstava. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi danas ne bi smanjivali plate u javnom sektoru da predstavnici prethodnog režima nisu duboko zavlačili ruke u budžet Republike Srbije. Dozvolite samo jedan primer. Jedan ministar odbrane iz bivšeg režima je prilikom nabavke mobilnog sistema radio-relejnih veza preko „Jugohemije“ na kursnim razlikama oštetio budžet Srbije ni manje ni više nego za 270 miliona dinara, završavam citat, izveštaj državnog revizora, objavile „Večernje novosti“ 18.07.2012. godine, strana 17. Drugi primer, isti ministar odbrane iz bivšeg režima, gle čuda, platio je nadogradnju softvera za VMA 850.000 evra. To je čak četiri puta više nego što je taj kompjuterski program koštao kada je kupljen. Gle čuda, milionsko plaćanje softvera proglašeno je vojnom tajnom, a posao je završen bez javnog poziva direktnom pogodbom. Ovaj softver, koliko znam, ni danas nije u upotrebi. Govorim podatke državnog revizora. Da su vodili računa o budžetu u prethodnim godinama, poštovani građani Srbije, danas ne bi govorili o smanjenju plata. Na kraju, uništili su našu prošlost. Uništili su budućnost dece naše.

Nemojte vičete, stvarno nema smisla. Izvolite poslaniče Šutanovac, ako ste se vi prepoznali da ste vi jedini ministar u ovoj sali. Gospođo predsednice, žao mi je što na ovaj način vodite sednicu, ne uvažavajući manjinu koja ima samo 6%, ali očigledno stvara toliko problema. Nemojte molim vas da iskrivljujete istinu. Stvarno, ispadne da opozicija treba da dobije više vremena nego što je dobila glasova od volje građana. Da to ne bi bilo tako, izvolite, brišem vam 30 sekundi, vraćam na nulu. Opozicija samo treba da dobije onoliko vremena koliko je dovoljno da se kaže istina.

To je uvreda, to što vi sada govorite. Ili ćete da replicirate ili ćete da uđete u uvrede. Izneo je izveštaj revizora koji je tačan i ja tu ništa ne zameram. Naprosto je činjenica da je 2007. godine usred kursnih razlika tih nekih 200 miliona dinara došlo u problem i to je opteretilo budžet, ali to su kursne razlike. Međutim, ono što smo danas čuli od gospođe guvernerke, a to je da smo mi u ovoj godini izgubili 4 milijarde i 400 miliona dinara na kursnim razlikama.

Znači, 400 miliona evra je naša NBS u prošloj godini izgubila zbog kursnih razlika. Da se to nije desilo, danas ne bi smanjivali penzije i plate vašim kolegama, gospodine Atlagiću. Ne možete replicirati svima.

Hvala puno, zaista. Marko Atlagić nije spominjao „Luku Beograd“ Isključila sam vas, ne čujete se u prenosu. Bićete vi jednog dana predsedavajući, neću imati ništa protiv.

Hvala gospođo predsednice. Šta reći na ovo. Podatke koje ja inače iznosim, vi znate vrlo dobro i gospodin koji je pre mene govorio, da nikada ne uzimam podatke sa ulice, nego iz državnih organa. Ovo da sam ratni huškaš, da gospodine, i sada ste potvrdili, ponosim se što sam branio svoju državu. To ću učiniti i sutra. Dok sam je ja branio, drugi su bili lokatori u to vreme. Branio sam je kako sam je odbranio, a i vi ste trebali da je branite. Bilo bi mi drago da ste tih godina se pojavili kao branilac države Srbije u Hagu. Dok sam je ja tamo branio neki su pljačkali građane Srbije i da je nisu opljačkali ne bi danas govorili ovde o snižavanju plata. Možete mi reći da nisam profesor, možete mi reći da nisam čovek, ali nikada mi nećete zabraniti da branim svoju otadžbinu. To je za mene najveća uvreda. Ako imate malo časti, izvinite se.

Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine. Mislim da ste gospođo predsednice morali da upozorite gospodina Šutanovca na to da je vređanje drugih narodnih poslanika strogo zabranjeno i Poslovnikom. Mogli smo da čujemo da je gospodin Marko Atlagić huškao na rat, čovek koji je među prvima u Hrvatskoj osetio na svojoj koži sve strahote tuđmanovog režima. Vi puštate da se ovde vređa jedan univerzitetski profesor koji je iznosio činjenice o tome šta je radio ministar odbrane koji je od 2007. do 2000. i koje beše godine, 2012. godine vedrio i oblačio u Vojsci Srbije i doveo je u takvo stanje iz koje sada 100 Gašića sada mogu da ih izvuku. Ono što takođe ne mogu da razumem, kad god se spominju krađe u vojsci, kursne razlike, mahinacije u javnim nabavkama, gospodin Šutanovac nervozno ustaje, počinje da maše Poslovnikom i uvek se prepoznaje kada neko kaže – kriminal, korupcija, zloupotrebe, mahinacije itd.

Poštovana predsednice, Skupština mora da funkcioniše i kada vi niste u sali, ako se slažete, pošto traje sednica. Reklamiram član 104. zato što me je gospodin Antić imenom i prezimenom pomenuo u diskusiji. Tražio sam repliku, a vi ste rekli – nisam bila tu.

Samo sekund, da objasnim, član 104. – uvredljivo se ministar izrazio kada sam u pitanju ja ili neki drugi narodni poslanik koji je tražio pravo na repliku. Nije dobio pravo na repliku i samo mogu da zaključim da mi ne date pravo na repliku zato što sam danas govorio da Vlada smanjuje plate i penzije na štetu građana Srbije. Mislim da to nije uredu.

Samo sam želeo to da objasnim. Jednostavno, da ne bi sada pravili od uvaženog parlamenta pijacu. Potrošili ste vreme. Razumem da je ovo sada bitka da se dobije još par sekundi vremena, sve je to najnormalnije.

Sada ćete dobiti opomenu ako nastavite da vičete. Ne možete da završite, završili ste, prošlo vam je vreme. Hoćete da napravite incident i zato vas neću kazniti, samo zbog toga što je namera providna. Zahvaljujem i prelazimo na sledeći amandman, da bi radili danas nešto, jer je jasna namera da prestane da se diskutuje i da radimo o zakonima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Predsednik predlagača dr Dušan Vujović, ministar finansija, prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 2. amandman su, u istovetnom tekstu, zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandara Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Dakle, da se podsetimo, kao što znamo, ovo je zakon kojim skupštinska većina na predlog Vlade želi da ograniči linearno plate u jednom delu javnog sektora, sa opravdanjem da je to potrebno zbog štednje. Naravno da je štednja potrebna i tu nema nikakve sumnje. Naravno da je prevelika javna potrošnja u svim korisnicima koji su navedeni u članu 2, ali naravno da je ovo najgori način kako se rešava taj problem. Razumem ministra koji je od skoro ministar finansija i upalo mu je da rešava nešto što nije sam stvorio, tako da mu zbog brzine trebaju neke brze mere koje će naći efekta, ali mislim da je jasno i njemu i svima nama da od toga nema ništa, jer je problem nastao u jednom dugoročnom prezapošljavanju u javnom sektoru od raznih vlasti, a posebno od polovine 2012. do danas, do juče prepodne. O tome nam je podatke dao ministar Krstić, koji je bio prethodnik gospodina Vujovića, tačno koliko je ljudi zaposleno u ove dve godine, a to je 40 hiljada ljudi. Može da se desi da i to negde neko pokuša da skine iz memorije interneta, ali to je malo teži posao. To i ove fantomske firme, to teško može da se skine lako. Ono što Ministarstvo i ministar Vujović zaslužuju kao pohvalu, to je obrazloženje zbog kojeg se odbija naš amandman. Pre svega zbog iscrpenosti i pre svega zbog toga što su tu navedene sve one mere ili bar dobar deo ovih mera koje je trebalo povući kao prve mere, a ne posegnuti za jednom bizarnom odlukom, a to je da svi koji nešto rade u ovoj državi, odnosno koji su zaposleni budu kažnjeni sa 10% plate u javnom sektoru.

Gospođo predsednice, gospodine ministre, uvaženi gosti kojima će ovim zakonom biti smanjena plata, želim da kažem da DS ne želi da podrži ovakav predlog zakona. Prosto, smatramo da nije fer i korektno da oni koji rade u javnom sektoru, pogotovu oni koji rade na teškim poslovima i imaju visoko obrazovanje budu sankcionisani, a da u isto vreme pojedinci koji rade u javnim preduzećima ili agencijama dobiju veću plata nego koju imaju danas. Ovaj zakon je nakaradni zakon. Ovaj zakon u stvari predstavlja izraz nemoći, nesposobnosti i neznanja Vlade da nađe način da ubere prihode na način koji zakoni propisuju, već upravo želi da na jedan, da tako kažem, nepošten način prema zaposlenima uskrati njihove prihode. Ono što je ovih dana pominjano ovde, a i danas nekoliko puta, mogao bih da vas pitam, gospodine ministre, a tiče se naravno i ovog amandman kojim predlažemo da se praktično ovaj zakon stornira, a to je - da li ste vi zaista naplatili porez od Luke Beograd, ukoliko znamo da je Luka Beograd u stečaju i da postoje poverioci, i kako je moguće da se samo Republika naplatila, odnosno da li uvaženi kolega Babić ovih dana dezavuiše javnost i dezavuiše nas poslanike ovde govoreći da je Vlada naplatila? Pošto je ovo istina što vam govorim, sve drugo što smo čuli ovih dana od strane kolega koji sede prekoputa nas dovodi se pod pitanje da li je istina, uključujući i onih famoznih 27 sekretarica u firmi „Krušik“, u kojoj je 300 ljudi otpušteno, u kojoj sve propada i vi zbog toga nemate prihode, a teraju vas da ljudima koji sede tu pored vas smanjujete plate. Gospođo predsednice, gospodo ministri, sve ono što sam iznosio i danas, to su podaci koje je izneo premijer Vlade gospodin Aleksandar Vučić pre nekoliko dana i tada su predlagači ovog amandmana verovatno imali dijareju pa nisu bili u sali, jer nisu smeli da se suprotstave i da kažu kako je to neistina, ali pročitaću još jednom. Luka Beograd na dan 30.09.2014. godine dužna je 954.000.423 dinara. Poreski obveznik pred nadležnim sudom podneo unapred pripremljeni plan reorganizacije.

Da li znate koliko je naplaćeno u vreme od 2008. do 2012. godine?

U svakoj uređenoj zemlji naravno da se plaćaju obaveze prvo državi. S druge strane, onaj i oni koji su doprineli da deficit i dug ove zemlje raste uzlaznom linijom kao da smo krenuli na Himalaje, kaže da je ova Vlada nesposobna zato što je zaustavila, prvo to. Drugo, zato što mere koje su primenjene i u Estoniji i u Letoniji i u Rumuniji i u Sloveniji i u Italiji i u Grčkoj i u Bugarskoj, svuda gde je zaustavljen trend, i u Portugalu, zahvaljujem se kolega Giriću, svuda gde je zaustavljen trend porasta duga i vraćen u neke normalne granice, te mere primenjujemo i u Republici Srbiji.

Zahvaljujem se.

Ono što je činjenica, jeste da dug i deficit rastu i da ova Vlada, gospodine ministre, vama se obraćam, molim vas, uz povećanje poreza… Dali ste mi repliku, nisam pomenuo ni jedan član. Ne, ne, podigli ste, rekli ste povreda Poslovnika, varate. Da li povreda Poslovnika, ili je replika ministru, koji vama nije replicirao? Ako mogu da se vratim na početak. Znači, rekao sam, odgovaram u replici, a vama da skrenem pažnju da ste trebali da ga opomenete zbog dijareje. Molim? Niste dobili repliku, jer je niste ni tražili. Evo, izvolite, mislim iskoristili ste, ali varate. Znači, šta god da sam dobio reč traje dva minuta, vi ste mi oduzeli već minut. Za mene niko od vas nije proizvod dijareje, ja hoću samo da se obratim ministru da kažem šta je problem. Znači, problem je…

Nemojte Živkoviću da dobacujete.

Činjenica je da ono što jedino raste u ove dve godine, ove nakaradne i loše Vlade, je dug i deficit. Rastu i porezi. Svi porezi su porezi su povećani, da li je tako gospodine ministre, i PDV i porez na dobit, u isto vreme sa 15,7 milijardi evra duga iz 2012. godine, došli smo do preko 22 milijarde duga, sedam milijardi duga. Znači, praktično je Vlada poništila prvim zakonom fizike da je materija neuništiva. Deficit, i uz najveće poraste poreza je sve veći. Zbog čega? Očigledno je da postoje problemi u disbalansu obezbeđivanja punjenja budžeta i onoga što je raslo. Mi danas rešavamo na način da požar gasimo benzinom, što smatramo da nije primereno i mislim da bi mnogo primerenije bilo da razgovaramo o tome zbog čega se budžet ne puni adekvatno, odnosno, zašto i pored povećanja PDV, akciza, poreza na dobit i svih ostalih poreza je punjenje budžeta znatno manje, a to je zato što je očigledno privredno otišla u sivu zonu, što je država nesposobna da naplati porez onima kojima treba i dolazimo u situaciju da ljudi koji sede danas ispred vas ovde ceo dan i ovih dana, slobodan sam da kažem, na neki način, izvinjavam se, mazohistički, čekaju da se presudi u ovom parlamentu, da od sledećeg meseca prime manju platu. Mi to ne podržavamo. Ne podržavamo ni to da se smanji penzija, jer samo u jednoj godini, gubitak NBS od 44 milijarde dinara, koji je 400 miliona evra bi bio dovoljan da ovi ljudi zajedno sa penzionerima imaju punu platu koja im sleduje. Još jedna stvar, žalosno je da se mi u 21. veku hvalimo da čak 61% penzionera ima čak 200 evra… Sada ćete me saslušati. Prvo, niste replicirali Zoranu Babiću, znači, zloupotreba replike. Obraćali ste se ministru, pa prema tome, oba osnova, dve minute manje od vremena koje vam je ostalo, a ostalo vam je od ovlašćenog, to je po Poslovniku. Znači, zloupotrebili ste, raspravljali ste se, dala sam vam ponovo da se javite, opet se niste obraćali Zoranu Babiću, samo ministru da bi nadomestili ono vreme koje ste potrošili danas na prva dva amandmana.

Prepuna je lista. Ministar se isto javio.

Građani Srbije, pogledajte sada kako to izgleda, neko ko se poziva na ponašanje na poštovanje Poslovnika ustaje, viče, preti, predsedniku. Ja se stvarno osećam ugroženom u ovoj sali. Ako neko ustane i preti predsedniku – sada, ako ovo, ako ono… neću da ga opomenem, zato što to želi čitavo poslepodne. Ne želim nikoga da kaznim zato što neću da upadnem u klopku. Želi se incident, da bi se imalo šta da se izjavljuje posle. Da li mogu da napravim pauzu da bi poslanik seo i smirio se, jer ne mogu da dam reč ni jednom govorniku, dok drugi govornik priča, viče, preti predsedavajućem, prosto je nemoguće da radimo.

Izvolite.

Znam da je sada u ovom trenutku dug 66,8% i da je povećan 6,8%, ali da je povećan zbog firmi u restrukturiranju, koja je podnosilac amandmana uveo u restrukturiranje i na teret i na grbaču svih građana Republike Srbije i zbog onih 27 sekretarica i zbog onih automobila, a firma u blokadi i zbog spašavanja Razvojne banke Vojvodine i Privredne banke Beograd i Agrobanke, zbog aktiviranih garancija, koje su 25 puta povećane. Izvinjavam se, možda je nekome u ovoj državi kada čuje ove podatke i kada živi i kada je neko od onih 400 hiljada ljudi koji su ostali bez posla od 2008 – 2012. godine, možda je nekome u Srbiji do dijareje, ali je nekome u ovoj sali sigurnodo opstipacije.

Znači, opet imam dva minuta, jel tako? Ako ćete svaki put da iskoristite svoje vreme za diskusiju da postavite 150 pitanja, onda nemam šanse da na njih odgovorim. Ponavljam sledeće, od 2005. godine do dana, troškovi i svi rashodi budžeta, uključujući rashode na plate, na penzije, na kamate, na sve ostale elemente, sa isključenjem troškova, operativnih troškova koji su smanjeni su rasli neodrživo i bez osnova. Dakle, 169 milijardi su povećane penzije, vanredno, bez osnova. Mi se zbog toga i zbog stagnantnih prihoda i zbog padajućih prihoda u nekim periodima zbog porasta finansijske i fiskalne nediscipline nalazimo u situaciji gde je budžetski deficit porastao do neslućenih razmera. Zašto je nastao dug? Kao što znate i u udžbenicima i u praksi Srbije, dug se dešava godinu, dve, tri nakon problema koji su finansirani, pa su se posle toga pretvorili u dug. Dug je porastao sa ispod 30% na preko 65% zbog finansiranja deficita sa jedne strane i jako velikim delom zbog aktiviranja garancija preduzeća u javnom sektoru koje nisu mogle da izvršavaju svoje obaveze. Sve što smo danas rekli o „Srbijagasu“, na to se odnosi. Nije moguće u dve minute sve to objasniti. Ja nisam političar. Nije moje da opredeljujem ovde odgovornost političkih partija, ali je moje da opredelim odgovornost u pojedinim vremenskim periodima i dešavanjima koji se vide u podacima i svemu ostalom. Prema tome, fiskalna strategija će posvetiti posebnu glavu kojom će se objasniti geneza naših današnjih problema i neophodnost da se na njih osvrnemo i nađemo rešenja u svakoj od sfera gde su problemi nastali. Probleme rashoda ćemo rešavati u stubu koji se zovu rashodi, probleme prihoda u stubu koji se zovu prihodi, probleme prošlosti u stubu koji se zove restrukturiranje preduzeća u državnom, odnosno svih bivših od društvenih do prihvatnih, do državnih preduzeća, a probleme javnih preduzeća u četvrtom stubu koji se zove javna preduzeća. U svakom od njih imamo složen zahtevan program koji zahteva sve, od zakonske osnove do promene upravljanja, do promene kadrova i svega ostaloga. Ne mislim da se bilo koji od tih problema može rešiti preko noći, ne mislim da se problemi prihoda mogu rešiti bez duboke reforme poreske uprave, ali sve to moramo da radimo zajedno. Ne možemo o svemu tome da razgovaramo danas, kada razgovaramo samo o zakonu, o privremenom smanjenju plata koji je neophodan, jer je nivo plata koji se danas nalazi u budžetu neodrživ, isto kao što je nivo penzija neodrživ. Penzije, kao što sam rekao, iz budžeta finansiramo 251 milijardu razlike između doprinosa Fondu penzijskog osiguranja i troškova. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Predlagač nije tu.

Želim samo da vas zamolim jednu stvar. Morate član da mi kažete, uvaženi poslaniče, a onda možete da pređete na govor. Dakle, član 107.

Po amandmanu. Oduzimamo vreme. Onda ste mi oduzeli vreme, a kolegi ste dali reč na osnovu mog obraćanja u kome se ja njemu nisam obraćao. Po amandmanu sam mu dala pa je govorio i duže, da se razumemo samo. Možemo da pogledamo stenografske beleške. Ja vas molim da dva minuta vremena koje ste nam uzeli nam vratite. To za vas nije mnogo, nama puno znači… Molim? Ne javlja se, pasivan je. Imate šest minuta. Ne može uzimala – davala. Ja se borim za dva minuta onih građana Srbije koji su glasali za nas. Dva minuta. Ne sad, ali dva minuta. Hvala. Izvolite. Mi smo predložili u ovom zakonu na nekoliko mesta da se termin koji postoji „lokalne vlasti“, zameni suštinskim rečima „lokalna samouprava“ i „autonomna pokrajina“ Suština odbijanja amandmana Vlade je da je termin koji se koristi u zakonu u skladu sa Zakonom, budžetskim sistemom i da nije bilo potrebe za ovom intervencijom. Priznajemo grešku, ona je posledica toga što smo mi za pisanje ovih amandmana imali manje od dva dana, a ova Vlada je pravila rebalans budžeta i spremala ove zakone šest meseci. Prihvatam da smo za manje od dva dana napravili ovu grešku, ali smo tu grešku, između ostalog, napravili polazeći od Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji će se ukinuti kada i ako bude usvojen ovaj zakon. U tom zakonu je definisano ovako kako smo mi predložili. Znači, ne govori se, ne koristi se termin „lokalna vlast“, nego se koristi termin „lokalna samouprava“ i „autonomna pokrajina“

Hvala. Na član 3. amandman su u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovani ministri Vlade u ostavci kako sam ja razumeo ovde, poštovani gosti, veoma je važno da u nastavku raspravljamo precizno o amandmanima koje smo podneli na ovaj predlog zakona. Zoran Živković i ja smo podneli i amandman na član 3. Predloga zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata U ovom članu 3. u stavu 1. definiše se ono što se smanjuje građankama i građanima Srbije,a to je plata. Sada ima tu dve svari koje bih hteo da navedem kao neku vrstu dodatne argumentacije – zbog čega? Mislim da ovaj amandman treba da bude prihvaćen. Najpre, mi smo tvrdili ovde da su postojali bolji načini da se napravi ušteda. Kada ministru Vulinu, na primer, mi kažemo – postojali su bolji načini, niste se konsultovali sa nama, ministar Vulin onda počinje da govori o nekom drugom zakonu ovde, na primer o Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti. Gospodo, ovde je sada reč o jednom drugom zakonu, a ne o ovom zakonu o kojem govori na primer ovde ministar Vulin, ili poštovana predsednice Narodne skupštine, kada ja pokušam da pažnju narodnih poslanika, evo sada, usmerim na amandman na član 3, onda se javi narodni poslanik Napredne stranke i kaže – gospodin Pavićević hoće etiku odgovornosti. Naravno, poštovana gospodo i povodom ovog amandmana jer etika odgovornosti znači da politika mora da se meri rezultatima, a ja ovde pitam ministre koji su prisutni, zašto nije izmereno u poslednje dve i po godine koje sve stranački doveden, da ti ljudi ostanu bez posla koji nisu zaslužili, a onda da ne štedimo na lekarima, nastavnicima, itd. Dakle, DS je predložila da se ovaj član 3. briše iz prostog razloga što ne podržavamo smanjenje plata u javnom sektoru. Demokratska stranka postavlja pitanje, da se prvi put dogodilo, gospodine ministre, posle ratova devedesetih godina, da NBS ne može da uplati nikakav prihod u budžet Republike Srbije, ni jedan jedini dinar, NBS je posle više godina, da ne kažem deceniju pozitivnog poslovanja, završila je prošlu godinu sa minusom u kasi od 44,3 milijarde dinara. Dakle, minus od 44,3 milijarde dinara, to je pokazao bilans uspeha Centralne banke za 2013. godinu. Dakle, gospodine ministre, takav je minus napravljen pre svega zbog kursnih razlika25,7 milijardi dinara, zatim gubitak od kamata 3,8 milijardi, na plate zaposlenih 4,8 milijardi. Podsetiću vas samo, kada smo već pričali o tim lošim vremenima kada je DS bila na vlasti, 2012. godine dobitak je ostvaren od 58 milijardi dinara, direktno uplaćen u budžet Republike Srbije. Da se ovoliko danas napravilo ne bi morali da smanjujemo penzije ni plate. Dakle, ovo je rezultat gde sada Vlada nagrađuje Jorgovanku Tabaković sa većom masom plata nego što je imala do sada, zato što je napravila minus od 44,3 milijarde dinara. I vi posle ovoga smanjujete penzije i plate građanima Srbije?

Dame i gospodo narodni poslanici, nikada Narodna banka nije uplatila 58 milijardi dinara u budžet Republike Srbije. Najsramotnije što jeste jeste kada poslanik zna da ne govori istinu. Da je došao na Odbor za finansije, kada smo raspravljali o završnom računu budžeta i završnom finansijskom Izveštaju Narodne banke, znao bi šta je tačno. Druga stvar, nemoj da se hvali sa nekimstvarima, jer naš narod kaže – čega se pametan stidi, neko drugi se hvali. Znači, iskazana dobit do 2012. godine od Narodne banke Srbije jeste što je evro skakao. Trebali biste da znate da se struktura deviznih rezervi zasniva na rezervama banke, na deviznim rezervama po raznim valutama, da se zasniva na zlatnim rezervama i hartijama od vrednosti i treba daznate da zbog krize u EU su cene zlata rasle. Pa meni nije šta ste sve pravili i kakve marifetluke. Sad vam je to smešno? Sada to prikazujete zato što sada prvi put imate u 2013. godini da je Narodna banka otkupljivala evre sa tržišta da bi zaštitila kurs dinara, prikazujete kao gubitak, iako se ti evri nalaze u trezoru Narodne banke. Zahvaljujem, predsednice. Dakle, gospodin moj prethodnik nije do kraja shvatio šta sam govorio, ali dobro, to me i ne čudi od njega. Dakle, 44,3 milijarde je napravljen gubitak. Zvaničan podatak je da je 2012. godine napravljen dobitak od 58 milijardi. Dakle, nije Narodna banka Srbije jedini problem, ali jeste veliki, jer je napravila toliki gubitak koji je veći od ušteda od smanjenja penzija. Podvlačim, nije jedini gubitaš u ovom momentu. Podsetiću samo da je ovim rebalansom budžeta npr. obezbeđeno dodatnih dve milijarde dinara za GSP u Beogradu. Zato što je SNS vodila dvogodišnju kampanju o neplaćanju „Bus Plus“ karte za prevoz i sada ne postoji drugačiji način da se ta stvar ispravi nego da se dodatne dve milijarde daju Gradu Beogradu kako bi se ta rupa ispravila. Mi se zalažemo za funkcionisanje sistema u ovoj zemlji i za funkcionisanje GSP-a, ali odgovornost nose oni koji su pozivali da se tako nešto ne radi. Još jedna stvar, Jorgovanka Tabaković je danas osoba koja neće imati manju platu, već će imati mnogo veću platu. Za razliku od građana Srbije i penzionera, kojima će se smanjiti i penzije i plate, Narodna banka Srbije za ovaj malo je reći loš poslovni momenat će imati…

On je objašnjavao sada svoj stav i odgovorio vama. Izvolite.

Što se tiče amandmana, zaista je apsurdno da podnosilac amandmana ili prethodni govornik govori o rebalansu budžeta i dve milijarde koje su namenjene za GSP. Naime, za vreme bivšeg režima postojao je jedan fenomen, kada govorimo o vođenju javnih preduzeća, a to je da većina preduzeća koja imaju monopol, kao što je Gradska čistoća, GSP, čak i Parking servis, što zaista ne znam da li iko može da shvati, kako je moguće da takva preduzeća budu u minusu, iako imaju monopol i nemaju nikakvu konkurenciju na tržištu kada govorimo o tim delatnostima.

Krajem 2007. i početkom 2008. godine to preduzeće je imalo suficit, a posle pet godina, zahvaljujući „Bus Plusu“, zahvaljujući mnogim projektima koje je uvela ta stranka zarad ličnih interesa to preduzeće ima pet milijardi dinara dugove. Na stranu to što ste dali 65 miliona evra za autobuse stranog preduzeća, izvinjavam se, vezano je za amandman, objasniću, urušavajući srpsku privredu.

Da li to srpski radnik, građanin Republike Srbije, može da izdržava? Ponašala se jedna stranka kao da smo bogata zemlja, ali, nažalost, sa siromašnim ljudima.

Dame i gospodo narodni poslanici, pa evo dokle nas je dovela politika podnosilaca amandmana, ali to zato što verovatno ne znaju da ako ste imali u deviznim rezervama evre koje ste kupili po 80 dinara, a kasnije prodavali po 100 dinara ili 110 ili 120, iskazujete dobitak. I to sam rekao i mislio na to kada sam izrekao onu narodnu poslovicu: „Čega se pametan stidi… Za neke je isto tako gubitak ako je neko te evre koje je neko drugi prodavao po 120, vraćao u devizne rezerve po 114 ili 115. To je za vas gubitak? Opet po onoj narodnoj. Očigledno da mi ne razumemo ni šta su transferna sredstava između gradova i opština, ne znamo, a pravimo se da znamo ovde, podnosioci amandmana, šta su to izvorni prihodi lokalnih samouprava, šta su povereni, šta se oporezuje i do kog iznosa, pa bi onda znao i odgovor na pitanje odakle dve milijarde GSP, ali problem je u tome što pričaju o nečemu o čemu ni sami ne znaju ni šta pričaju, samo su im usta puna da je neko napravio gubitak, a zaboravljaju pri tome da su prikazivali kao dobitak uporno godinama i, evo, ovde danas pred nama četiri i po milijardi evra deviznih rezervi koje su prodali. To je vama dobitak? Kako vas nije sramota?

Jedno je zamajavanje i drugo su prava pitanja. Znate li po čemu znam da su ta pitanja prava? Pogledajte ministra, ne želi da se uključi u raspravu. Ministre, evo, pozivam vas još jednom da vi odgovorite na pitanje koje je moj kolega Božović sada postavio u vezi sa gubitkom NBS od 44 milijarde dinara. Ako je to tačno, da li biste smanjili plate i penzije da taj gubitak nije gubitak već dobitak, kako je bio ranije i da je uplaćen u budžet? To je prvo. Drugo pitanje - da li je tačno da će smanjenje plata i penzija dovesti do novog otpuštanja, naročito u sektoru proizvodnje? Nije potrebno da znate mnoge ekonomske doktrine. Da biste to dokazali, potrebna je zdrava logika. Kada smanjite plate i penzije, ljudi neće štedeti na računima, računi moraju da se plaćaju. Gde će štedeti? Kada manje kupujete, proizvođači će manje snabdevati pijacu, markete, prodavnice. Kada manje proizvodite, ili ćete smanjiti plate ljudima koji rade u proizvodnji, a sasvim izvesno i napraviti višak, odnosno otpustiti ljude koji rade danas u proizvodnji, u realnom sektoru. Dakle, još jednom, da li možete da opovrgnete tvrdnju da će smanjenje plata i penzija dovesti do novog otpuštanja, naročito u proizvodnji? Kao što sam rekao, u dva minuta ne mogu ni da vas učim ekonomsku teoriju, ni praksu ekonomske politike, ni sve ovo što je potrebno… Da vam kažem nešto, pokušavate 10 godina da se bavite demand side economics i to ne uspeva u Srbiji, moram da vam kažem. Molim vas, da vam kažem nešto. Saslušajte me sada, pošto provocirate već satima. Demand side economics u zemlji koja nema privredu, koja je sređena, koja ima strukturne probleme, kao što čovek sa nogom u gipsu ne može da ide, tako privreda sa polomljenom industrijom, preduzećima u restrukturiranju, javnim preduzećima koja su pred kolapsom, ne može da odgovara na tražnje. To tvrdim i empirijski i teorijski. Molim vas, saslušajte me. Posle toga, mi ćemo vam to sve objasniti u fiskalnoj strategiji, pošto stalno ponavljate iste stvari, ja moram da vam odgovorim ovako. Ako vam to nije bilo jasno iz programa koje smo naveli, sad vam kažem otvoreno. To su probale moje kolege, moji asistenti, prethodnici i to ne funkcioniše. Ne može se privreda koja, kad povećavate tako tražnju, ona povećava uvoz. Nama se sada prvi put smanjuje trgovinski deficit, smanjuje se deficit tekućeg bilansa. Prema tome, ovo je privreda koja ima svoje specifičnosti, svoje probleme i mi pokušavamo da vam kažemo na lep način da ćemo sve to uzeti u obzir u programu koji ima četiri stuba, a ne jedan stub. Ne može ova privreda da se izvuče preko tražnje. Kad smo to radili na osnovu grantova u periodu 2000, 2001, 2007, 2008. i 2009. godina itd, pravili smo sve dublje deficite. Imate analize u mojim radovima, u svim mogućim radovima i svi dokazuju od naših akademskih analitičara do fonda i svih ostalih da se ova strana, ova zemlja ne može izvući preko tražnje. Drugo, baš imajući u vidu recesiona dejstva, mi smo i zbog socijalnih i političkih i recesionih efekata minimizirali smanjivanje, odnosno potpuno ukinuli smanjivanje najnižih plata, koje imaju najveći efekat na domaću tražnju. Pošto ne smanjujemo plate i penzije do 25.000, to su ovi ljudi koji 100% dohotka troše na komponente domaće tražnje, onda će recesioni efekat biti minimalan. Pošto najviše smanjujemo one sa visokim platama i visokim penzijama, tu će pozitivan efekat na smanjenje uvoza biti maksimalan. Vodili smo računa o tome i to ćemo razraditi i pokazati. Napominjem, ovo je samo prvi korak. Bez ovog prvog koraka nećemo imati kredibilan program reformi, a svi ostali koraci, čišćenje problema preduzeća u restrukturiranju, čišćenje javnih preduzeća i prihodna strana su sastavni deo strategije. Mi tvrdimo da će ona biti uspešna, a vi možete da sumnjate.

Iskorišćeno vam je vreme od dve minute.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Svi naši amandmani koje smo podneli na ovaj zakon krenuli su od ideje da izaberemo po nama manje od dva zla, zla koji se zvao zakon koji je uveo solidarni porez i ovaj zakon o kome se danas raspravlja. Rešenja koja smo mi predložili kroz amandmane su rešenja prepisana iz Zakona o solidarnom porezu. Zato mi je prosto neverovatno obrazloženje na osnovu kog se ovi amandmani odbijaju. Molio bih vas da malo posvetite pažnju tome. Mi smo ovde govorili da bi trebalo da se oporezuju i ovim zakonom, kako stoji u Zakonu o solidarnom porezu, i naknade za ugovor o delu i privremeno povremenim poslovima i ugovor o dopunskom radu i ugovor o autorskom delu i druge naknade za rad van radnog odnosa. To je sve napisano, prepisano iz člana 2. Zakona o umanjenju neto prihoda lica. Onda Vlada u obrazloženju kaže da umanjenja ugovora o delu su dvostrani teretni akti i ne mogu da se menjaju zakonom. Kako su mogli da se menjaju do sada Zakonom o solidarnom porezu? Mogli ste da kažete – mi ne prihvatamo vašu koncepciju i smatramo da je naša celishodnija, pošto je to omiljena reč koja stiže iz Vlade, da je nešto celishodnije i onda bi mogli da govorimo da li je celishodnije naše rešenje ili vaše. Ali, vi u jednom prethodnom amandmanu kažete – nigde u ni jednom zakonu ne postoji termin neto zarada. To stoji u obrazloženju. Evo vam ga Zakon o solidarnom porezu ovde koji definiše termin neto zarada. Znači, neko ne zna da čita zakone u Srbiji. Spreman sam da polemišem sa tim da li je ovo naše rešenje u odnosu na vaše bolje ili nije bolje, ali u svakom slučaju, nemojte da odbijate sa obrazloženjima da neka rešenja ne postoje u zakonskom sistemu Srbije ili da nešto ne može zato što je suprotno nekom drugom zakonu, a to postoji u Zakonu o solidarnom porezu koji danas važi i važiće dok se ne usvoji ovaj zakon, pretpostavljam danas i prestane sa tim. Molim vas, obratite pažnju na obrazloženja na osnovu kojih odbijate amandmane. Hvala. Na član 4. amandman su u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

U nadi da ne smetam ministru koji bi trebalo da sluša šta priča narodni poslanik koji je dobio reč, po amandmanu na član 4. zakona, hteo sam da se zahvalim ministru na tome što je dao jednu dobru informaciju o tome šta sprema Vlada, ali mu je onaj deo koji dokazuje da je ovo prva nužna mera potpuno pogrešan pristup. Naime, destimulisani ljudi koji rade u javnoj upravi, a to se radi time što se kažnjavaju sa smanjivanjem plata od 10% i oni koji rade dobro, i oni koji rade odgovorne poslove, da ne ponavljam ponovo, ličiće na demagogiju i vaspitačice i učitelji, nastavnike i profesore, i lekare i drugo medicinsko osoblje, a da pored njih u javnoj upravi sede ljudi koji su iz kategorije dovedenih. Slažem se u poslednjih deset godina, ne samo u poslednje dve godine i da oni nezasluženo ne primaju ni tih 90% plate, to nije rešenje za problem u kome se nalazimo. Sviđa mi se opravdana kritika ministra koji je rekao da su svi njegovi prethodnici u poslednje vreme vodili katastrofalnu politiku i to je tačno, ali su i oni kao Neko ko je spasilac, kome se to nije desilo. Hvala gospodine ministre. Pa i ovo je jedan od amandmana koji treba da praktično onemoguće Vladu u lošoj nameri da smanji plate ljudima koji rade u javnoj upravi i javnim preduzećima. Malopre ste gospodine ministre održali jedno malo predavanje, delovalo je dosta nervozno, ali ja bi da vam postavim nekoliko pitanja, nervozno zaista, ja verujem da i vas „Kurir“ malo pogađa sa ovom smenom koja se najavljuje, ali nije nama to tema. Znači, mene zanima da nam kažete gospodine ministre, da se kojim slučajem ostvarilo obećanje da ćemo imati fabriku čipova od tri milijarde evra ili da zaista proizvodimo delove za boing avione, ili da smo iskopali taj kanal do Soluna, da li bi vi nama danas ovde pričali o tome kako imate deficit u budžetu, ili bi došli ovde da nam kažete da imate suficit u budžetu? Da je kojim slučajem Jorgovanka Tabaković kao guverner vodila adekvatnu Narodnu banku Srbije i nije napravila dug od 400 miliona evra, slažem se da to nije dobit koja se uplaćuje celokupna, ali je to svakako pozitiva, da li bi nama danas pričali istu priču koju pričate? Dakle, u poslednje dve godine vi govorite uporno u poslednjih pet godina ja poštujem to, ne govorite u 14 godina kao kolege, nećete da kažete u poslednje dve godine zato što bi to direktno bilo u suprotnosti sa vašim kolegama iz Vlade, ali činjenica je da se ova Vlada po treći put menjala za dve godine, da ste vi bili četvrti ministar privrede, treći ministar finansija, svako ima neku svoju politiku i bez obzira na to što vi kažete vi ste političar. Meni je žao, ali vi sedite u funkciji političkoj, niste više analitičar, niste više savetnik, vi ste čovek koji vodi javne finansije koje odlučuju i trasiraju perspektivu, ne samo budućnost Srbije, već građana Srbije. Mi smatramo da ste trebali kapacitetom svoje pozicije, znanja, znamo da ga imate, da insistirate da se prvo ispune ona obećanja koja su data građanima Srbije, a onda…

Podneti su amandmani na član 4. Članom 4. je predviđena ništavnost svake odredbe i opšteg i pojedinačnog akta kojom se vrši povećanje osnovice, koeficijenta ili bilo kojeg drugog elementa čijom bi izmenom došlo do povećanja plate i drugog stalnog primanja kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. Zakona, a koji je donet za vreme primene ovog zakona. Ukoliko bi vršili smanjenje, neophodno je mehanizmom eliminisati mogućnost da se to smanjenje samovoljno koriguje po postupanju na snagu zakona. Ako ostavimo mogućnost da se primanja povećavaju bilo opštim ili pojedinačnim aktima, na primer samo nakon dana stupanja zakona na snagu u čemu onda poenta zakona? Predloženi zakon predstavlja jednu od osnovnih mera za početak fiskalne konsolidacije. Vlada vodi ekonomsku politiku i nastavlja fiskalnu konsolidaciju, pre svega konsolidaciju budžeta, budžetskih rashoda kroz smanjenje plata.

Povodom vašeg vrlo ozbiljnog pitanja, moram da odgovorim isto tako ozbiljno.

Sve što ste naveli su vrlo blagotvorne stvari, ali to su tzv. jednokratne stvari, jednokratne mere koje mogu da pomognu kao što je pomogla prodaja svojevremeno „Telenoru“, kao što može da pomogne prodaja „Telekoma“ itd. Ali to i dalje ne rešava strukturni problem između tzv. obećanja političkih, pravnih i bilo kojih drugih na strani rashoda i sposobnosti da to trajno generišete na strani prihoda. Ako imate šest preduzeća koja ne funkcionišu, to vam je problem. Samo kada biste imali neke neograničene resurse kao što je nafta pa da vam to trajno daje izvor prihoda da plaćate tih 600, 700 miliona evra godišnje, onda biste mogli da trpite ta preduzeća, a i tada bi bilo pitanje da li je to uputno raditi. Dakle, odgovaram na vaše pitanje. Lakše bi nam bilo da sve to imamo što ste nam pomenuli. Ne želim da govorim o tim institucijama pošto recimo NBS je nezavisna institucija i molim vas da pozovete gospođu Tabaković da vam ona da sve te cifre i procene itd. Što se tiče drugih izvora, mislim da bi nam bilo lakše da imamo više para, kao što sada sa dve milijarde imamo para i sada razgovaramo, ali to ne bi bilo rešenje. Vrlo jednostavno.

Dame i gospodo narodni poslanici, predlagači ovog amandmana ne samo da žele, u suštini predlagači ovog amandmana štite zaposlene u javnom sektoru da povećavaju sebi plate. Ne da budu oporezovani, nego da povećavaju sebi plate.

Sada ponovo ti isti ljudi koji se nalaze u javnim preduzećima koje je postavila DS pokušavaju da izmenama pojedinačnog akta povećaju sebi platu. Dosta više.

Vidim da sada ima neka druga stranka koja je isto neobaveštena. Izveštaj Narodne banke je bio na sajtu Narodne banke od juna meseca ove godine. Odbor za finansije, čiji je zamenik predsednik vašeg poslaničkog kluba je raspravljao o finansijskom izveštaju Narodne banke za 2013. godinu. Dakle, znate odgovore na sva pitanja.

Izbacujete uporedne podatke i uopšte ne želite da niko uđe u suštinu strukture nečega što se desilo. Najbitnije, najvažnije je da neko kaže gubitak. Da li ga pokrivate vi iz budžeta? Ali, dame i gospodo narodni poslanici kada za deset dinara poskupi evro u toku šest meseci to plaćamo svi, još kako i kroz kredite i kroz gubitak životnog standarda i privreda kroz slobodna sredstva koja bi investirala u proizvodnju i povećavala punjenje budžeta. Tako da uz sve pohvale kako je Narodna banka dok su Jelašić i Šoškić bili guverneri beležila sjajne rezultate sa najvećom inflacijom u Evropi, vi se hvalite time. Vi se hvalite što su guverneri Šoškić i Jelašić izgubili vrednost dinara za 50%, a živeli na Dedinju. To je za vas rezultat. To ne mogu da razumem, dame i gospodo narodni poslanici, to je za mene neko igranje. Neko okretanje istine, neko okretanje činjenica. Sada vidite koliko je teško kada jedno preduzeće podigne kredit u evrima sa 80 dinara vrednost evra, a vraća sa 120. Voleo bih da vidim te mađioničare iz DS kako će to preduzeće da postave na noge bez ovakvih mera. Replika, Dragan Šutanovac. Direktno ga je prozivao imenom i prezimenom nekoliko puta.

Moj prethodnik je rekao da znamo odgovore i nije pogrešio. Smatramo da je ova Vlada i prethodne dve vlade katastrofalno loše vodila ekonomsku politiku i nažalost to loše vođenje ekonomske politike je upravo dovelo do toga da ministre vi ovde danas sedite i crvenite pred svima nama jer vam nije prijatno. Malopre ste rekli da imamo nešto protiv toga da se reše problemi javnih preduzeća. Niste nas dobro razumeli. Mi se potpuno zalažemo da se taj problem reši. Ali, gospodine ministre, molim vas jedan sekund, u kampanji u kojoj niste učestvovali nama je rečeno da će neka firma „Al dahra“ da uloži četiri milijarde evra u našu zemlju, da će neka druga firma, ako se ne varam zove se „Mubadala“ da uloži tri milijarde evra u našu zemlju. Stotine milijardi evra će otići u kanal. Mercedes autobusi“ će se prodavati širom celog sveta, od Japana do Čilea. To mene zanima, ne o tome što vi mislite da je bilo realno, jer ovo što je obećano tada smo tvrdili da nije realno, a zamislite da jeste, pa da imate od tog „Mubadale“, koji je uloži četiri milijarde godišnji prihod 800 miliona na ime, recimo, PDV od prodaje nečega što bi oni proizvodili ili čipova koja bi bila najveća fabrika, kako smo razumeli premijera, na svetu. O tome govorim. Znači, hoću da kažem da su ovde građani prevareni, a vi crvenite zbog tih prevara danas ovde. Niko ovde ne osporava da treba da se reše problemi u javnim preduzećima. Naprotiv, mislim da dobar deo njih se nalazi u stanju u kome neće moći da preživi naredne godine ukoliko se ne uđe u ozbiljno rešavanje problema, ali ne na način na koji vi predlažete. Sa druge strane, razmotrite jednu stvar. Ako ljudima smanjujete plate, a imate isti broj zaposlenih… Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Odustali ste. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom RS. Izvolite. Naša ideja je da uvedemo jedan drugi koncept, koncept koji je manje zlo. Mi smo svesni da ova država mora da štedi, ali mislimo da je ovaj predloženi zakon o kome danas raspravljamo lošiji od Zakona o solidarnom porezu, zato što obuhvata ljude koji imaju manja primanja nego što je to bilo po prethodnom zakonu, a s druge strane oslobađa one sa najvećim primanjima.

I onda, tom logikom, mi smo predložili da se ovaj član 4. briše, jer je on suvišan.

Ali, želimo još jednom da naglasimo da se ne slažemo da se mere primenjuju samo na jedan deo zaposlenih i angažovanih, a ne na sve, kao što je bilo do sada. Ne slažemo se da se smanjuju osnovice, jer smanjivanjem osnovica, smanjuju se i doprinosi koji se uplaćuju u Fond za penziono i invalidsko osiguranje. Znači, time se smanjuje i buduća penzija svih koji rade u javnoj upravi i koji će sada biti po ovom zakonu kažnjeni dvostruko. Znači, dobiće sada manje, a u nekom trenutku kada im se bude računala penzija, za ovaj period će biti uračunato manje pare.

Zahvaljujem, gospodine Đurišiću. Na član 5. amandman su zajedno u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani ministri Vlade u ostavci, koliko ja znam, mi smo podneli amandman i na član 5. i ovo je zaista možda i centralno polje naše amandmanske rasprave danas. Evo kako glasi stav 1. člana 5: „Osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava utvrđena zakonom, drugim propisom ili drugim opštim ili pojedinačnim aktom, koji je u primeni na dan donošenja ovog zakona, umanjuje se za 10%.“ Mi smo protiv toga, poštovani ministri. Predložili smo da se razmisli, i ne samo sada nego i prethodnih dana, nedelja i meseci, o jednom pravičnijom načinu rešavanja ovog problema. Čudi me što neki narodni poslanici koji primete očas posla neku tehničku grešku u nekom amandmanu, kao što je gospodin Radenković, ne primećuju šta piše u stavu 1. člana 5. ovog predloga zakona, kao što me čudi i od ministra koji kada mu mi kažemo – ministre, zašto prethodnih meseci nije mereno ko je doveden stranački da ostane bez posla, čudi me kada ministar nama ovde saopštava – biće, sačekajte, merićemo, izmerićemo. Meni sve to deluje kao neka etika namera i najava. Poštovani gospodine ministre Vujoviću, etika odgovornosti je važna u Srbiji. Prvo da izmerimo šta je urađeno do sada, da se vidi ko je odgovoran za to što nešto nije urađeno za dve godine i nekoliko meseci, a onda vi dobijate neki kredibilitet da vam verujemo na reč kada kažete – biće nešto. Ovako, kada vidimo da nešto što je najavljeno nije bilo, ne možemo da vam verujemo da će nešto novo ponovo da bude. Hvala vam. Hvala, potpredsedniče. Uvažene kolege i koleginice, poštovani kolega Pavićeviću, das bi građani bolje razumeli, ja sam i jutros, kada sam se javio po onom vašem amandmanu što se tiče budžeta, rekao sam i ono što vas je tada pogodilo – da nigde ne piše: briše se. Zarad istine, što volimo da kažemo, da čuju građani Srbije, vaši amandmani koje, evo, ja, pravo da vam kažem ne nosim naočare ali javiću se očnom lekaru pa ću pogledati, ali neka mi pomognu kolege, ja vidim od prvog do poslednjeg piše – briše se, briše se, član 5. briše se, briše se i vi bi sve da izbrišete? Jel tako? E, pa sad, gospodine Pavićeviću, ne može. Što je gospodin Živković brisao, brisao je. Jeste vi nova stranka, ali lider te stranke je neko koga građani Srbije ne zaboravljaju, niti će ga ikad zaboraviti. Jer, 500 hiljada radnika na ulicama, pljačkaške privatizacije, gde čak zavod za borbu protiv korupcije navodi da je država oštećena za 100 miliona samo u privatizaciji „Beopetrola“, gde u 2003. godini imamo porast konsultanata od 20 miliona evra za te privatizacije – pa kome su otišle te pare? Pokušavaju kolege da ih prozovem da bi imali pravo na repliku, ali neću im pružiti to zadovoljstvo. U vašem ekspozeu lepo stoji da je od privatizacije u prošloj godini, kada ste podnosili ekspoze, to je bilo 18. marta 2003. godine, stoji da je prihod bio 355.000.000 evra, a samo prihod od „Telekoma“ je bio preko 1,5 milijardi maraka tada. Da li znate koliko je preduzeća, preko 500 preduzeća je tada privatizovano, da ne pričamo kako ste to radili ispod žita. Javiću se i kasnije, pošto vreme poslaničke grupe imamo još i obrazlagati i dalje posledice kojima se mi danas bavimo i zbog čega smo došli u ovu situaciju. Reč ima ministar u Vladi Aleksandar Vulin. Izvolite. Zahvaljujem.

Uopšte ne razumem odakle tolika potreba, kao da postoji nekakva mržnja prema ljudima koji su članovi političkih partija, čak političkih partija bliskih predlagačima ili članova partija predlagačima ovih amandmana. Ovde se kao jedina mera traži otpuštanje i traži inkvizicija koja će da odredi ko ima koju partijsku knjižicu. Ova Vlada ljude i radnike deli na one koji rade dobro i koji rade loše, ne deli ljude po partijskim članskim kartama, shvatite to već jednom. Nemojte tražiti od nas da otpuštamo ljude samo zato što su članovi neke političke partije, nećemo to nikada uraditi i nemojte tako lako otpuštati ljude. Svih ovih godina vi ste to radili. Mi to nećemo raditi, nećemo nikoga kažnjavati zbog njegovog političkog članstva i to nije nikakva blagotvorna mera. Neće se Srbija ozdraviti ako otpustite nekoga zato što je član neke od partija bivšeg režima. Evo, sada ja ispadam advokat partija bivšeg režima, ali šta ćete, to su ljudi kao i svi drugi, rade dobro ili loše. Tako ćemo odlučivati, ni po čemu drugom. Nemojte mrzeti ljude koji su do juče bili u istoj partiji kao i vi. Zahvaljujem gospodine Vulin. Gospodine Pavićeviću i gospodine Živkoviću, ko želi od vas repliku? Ne može obojica, može samo jedan. Pomenuta je stranka, može samo jedan. Izvolite.

Jedno egzeplantno nepoznavanje moderne srpske istorije bi trebalo da definiše nastup koji je kolega imao pre, ali mislim da nije u pitanju njegov vid i zaborav, nego je tu loša namera. Vidim da ovde, evo i sada je ovaj ministar pomenuo mržnju. Odakle vama ideja da bilo ko koga mrzi ovde, posebno da gospodin Pavićević i ja mrzimo bilo koga ovde? To treba da se zasluži. Neki nivo prezira da, ali mržnja apsolutno ne. Prema tome, u vreme bivšeg režima, ako se to meri kada je neko bio recimo premijer Srbije, a to je bilo do 2004. godine, početka, nije izvršena nijedna nelegalna, sumnjiva ili bilo kakva slična privatizacija, čak ni po Verici Barać, ni po EU, niti po bilo kome, to malo pogledajte. Primedbe na „Beopetrol“ se tiču 2005. godine. Ponavljam, za ovaj period nije bilo ničeg sumnjivog. Ono po čemu vi verovatno pamtite tu godinu, pa ste zbog toga nervozni, to je što je u toj godini izvršena jedna policijska akcija, zajedno sa tužilaštvom, gde su mnogi vaši prijatelji bili korisnici usluga narodne milicije ili policije i to je sećanje koje je naravno teško, razumem, ali to je sve bilo zasluženo. Svako ko je imao tada priliku da o trošku države prenoći noć ili više u pritvoru, a posle je naravno došao pred lice pravde i osuđeni su mnogi, mnogi, mnogi, to što su mnogi od njih bili članovi vaših stranaka, tada su se zvale drugačije, radikalska ili kako već, to nema veze sa privatizacijama. Zahvaljujem gospodine Živkoviću. Vratiću se na ekspoze predsednika Vlade tadašnjeg Zorana Živkovića, a moja koleginica, šefica poslaničke grupe, je rekla pre nekoliko dana da je pokojni Zoran Đinđić ostavio testament, sigurno nikada ne bi napisao da ga on nasledi na tom mestu. U svom ekspozeu ste najavili privatizacije „Sartida“ i „Beopetrola“ i mi znamo šta je danas sa „Sartidom“ i „Beopetrolom“ Jel treba više da pričam, jel treba da razlažemo dalje? Nemojte ni vi, ako razlažemo dalje, otići ćemo previše daleko. Što se tiče toga da ste vi 13.000 ljudi hapsili u toj famoznoj akciji „Sablja“, hajdete da proverimo podatke koliko njih je tužilo i dobilo od para građana Srbije, iz budžeta, zato što ste vi hapsili koga god ste stigli, kako god vam se ko nije svideo davali ste nalog da se hapsi. Nemojte tako, to je davno prošlo vreme. Nažalost danas, a navešću kasnije, kada budem koristio vreme koje nam je preostalo, jednu lepu analizu, a to sam i vašem tadašnjem ministru, Božidaru Đeliću, koga ste vi predložili tada kao predsednik Vlade, više puta s njim polemisali na Odboru za finansije i ovde u plenumu i kada su bili rebalansi i budžeti, kako smo mi došli do ove situacije. Da vam ne spominjem službu za platni promet SDK, nema kontrole. Sve ću vam ja to lepo nacrtati kasnije, imam dovoljno vremena, nemojte da se brinete. Polako, sve ćemo na tenane. Zahvaljujem gospodine Radenkoviću. Reč ima ministar u Vladi Aleksandar Vulin. To zaista izlazi iz dometa naše rasprave, ali ima veze sa manjkovima koje treba pokriti u budžetu.

Od toga je doneto do 300 presuda i manje od toga, a do dana današnjeg plaćamo penale, milionske penale za ljude koji su bili utamničeni po nalogu kojekakvih opštinskih odbora vladajućih partija. To nije bila pravda, ali šta je bila pravda?

Danas plaćamo to što je Mile Jerković privatizovao, danas plaćamo to što je Buha privatizovao, danas plaćamo što je čitavo to društvo mutavih i kojekakvih privatizovalo po Srbiji, mirno trgujući parama zarađenih kao narko-dileri i ubice, trgujući time što su se zaštitili kao zaštićeni svedoci. Evo ih, ljudi su privatizacioni vlasnici polovine Srbije.

Znači, u toj akciji, između ostalih desetina hiljada krivičnih dela koja su bila razrešena, razrešeno je i ubistvo bivšeg predsednika Srbije, gospodina Stambolića. Ne trebate da aplaudirate kada govore o tome na taj način, vi kolege iz SPS. Dakle, ovaj amandman, gospodine ministre, umanjuje osnovicu svim zaposlenima u javnom sektoru. To umanjenje može samo da Ja vas vrlo dobro čujem. Znači, na taj način smanjujete ne samo osnovicu za penziju, nego smanjujete i izdvajanje za zdravstvo. Činite duple štete. Pored toga što je za zdravstvo već smanjen budžet jer je ministar zdravlja ovde pričao nama kako u zdravstvu imamo suficit, ovo je drugi korak da se konačno zabode ekser u kovčeg koji se zove srpsko zdravstvo. Razumem, nećete se možda lečiti ovde, ali ljudi koji žive ovde nemaju drugo zdravstvo.

Očekivao sam da ćete reagovati na reklamiranje Poslovnika čim sam ukazao. Hvala vam što ste to učinili sada. Pozivam se na odredbu člana 107. Poslovnika, imajući u vidu da je narodni poslanik Živković povredio dostojanstvo ovog parlamenta ističući neistine, naročito neistine na račun poslaničke grupe SPS i samu Socijalističku partiju Srbije iznoseći brojne neistine, a istina se nalazi na drugoj strani. Mi tada kao opozicija, što smo često potvrđivali, nismo mogli da se suprotstavimo jednoj bahatosti, a bahatost se svodi na činjenicu da je donet nakaradni Zakon o privatizaciji 2001. godine, koji je generisao sve probleme ove države, koji je ruinirao privredu, koji je oterao veliki broj zaposlenih na ulice, koji je uništio egzistenciju brojnih članova porodičnih domaćinstava, koji je obezvredio imovinu, na šta je moj uvaženi kolega Radenković ukazivao više puta, kroz razno-razne sumnjive i ne samo sumnjive, nego apsolutno nezakonite procene vrednosti imovine. Ono što je najgore u celoj toj priči, mi nismo mogli da utičemo na to da se proda „Sartid“ za jedan evro, da se poklone cementare kao što su beočinska, paraćinska i ostale

Smatram da gospodin Živković nije mogao da prekrši Poslovnik. Poslovnik može da prekrši samo predsedavajući. Vrlo dobro to znate kao poslanik SPS, a gospodin Radenković je dobio repliku na osnovu izlaganja gospodina Živkovića. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući Bečiću, poštovani ministri Vlade u ostavci, koliko ja znam, smatram da ste vi, gospodine Bečiću, povredili Poslovnik malo pre tokom govora gospodina Neđe Jovanovića. Reklamiram član 103. Vi ste dozvolili da se gospodin Neđo Jovanović javi ovde po povredi Poslovnika. On je počeo da govori, a to o čemu je govorio nije imalo veze sa njegovom intervencijom povodom

Ja sam takođe isključio mikrofon gospodinu Jovanoviću. Tih 90 sekundi je on govorio bez mikrofona, tako da nažalost niste u pravu, gospodine Pavićeviću.

Gospodine predsedavajući, ponovo niste odreagovali na laži koje se iznose u Narodnoj skupštini, a laži da je Vlada u ostavci, a istina je da pisarnica Narodne skupštine još uvek radi i očekuje ostavku jednog narodnog poslanika. Istina je da je Administrativni odbor zakazan za pola jedanaest sutra i da očekujemo jednu ostavku, da je usvojimo i da je uputimo Narodnoj skupštini na usvajanje. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Poštovani predsedavajući, stvarno vas molim da probate sednicu da uvedete u tok kako predviđa Poslovnik. Ako ništa drugo, makar da službe odrade onaj deo posla, poslanici koji su izašli iz sale bez svojih kartica. Molim službe da izvade sve kartice iz poslaničkih jedinica gde poslanik nije.

Voleo bih da čujem kako se došlo do granice od 25.000 dinara, koja neće biti obuhvaćena oporezivanjem ovim zakonom. Koja je to sociološka ili ekonomska mera bila odlučujuća kada se došlo do tog broja od 25.000? Moj utisak je, čitajući Predloga zakona, da se pošlo od toga koliko u masi treba da se uštedi, pa smo onda gledali koliko ćemo da oporezujemo i tražili neku granicu da se uklopimo u te brojeve i došli smo do cifre od 25.000 dinara. Naš predlog je drugačiji. Naš predlog predviđa donju granicu 35.000 dinara. Ekonomska logika, to je najniža potrošačka korpa u Srbiji. Smatramo da oni koji zarađuju sumu koja je jednaka najnižoj potrošačkoj korpi u Srbiji ne treba da budu oporezovani. Sledeći opseg je od 35 do 66.000. To je ekonomska logika koja ima utemeljenje u životu građana Srbije, u onome koliko je njima para potrebno da bi preživeli, a ne samo da gledamo koliko para matematički mi treba da namaknemo na rashodnoj strani. Mi znamo da ova naša matematika, koja je drugačija od onoga što je predložila Vlada, verovatno u zbiru, mada ona predviđa stopu oporezivanja od 20% onog dela preko 100.000 dinara, što sada nije slučaj ovim zakonom, a jeste slučaj po Zakonu o solidarnom porezu, verovatno u zbiru ne daje istu sumu koju je predlagač zakona izračunao da mu je potrebna da se godišnje uštedi. Mi smatramo da su potrebne uštede na drugim mestima, kao da je potrebno raditi, pre svega na prihodnoj strani budžeta.

Vlada je odbila ovaj naš amandman. Naravno, zato što se kosi sa principom koji je definisan u članu 1. koji govori da se ovde smanjuje osnovica zarade za 10%, a ne ovako kako smo mi predvideli, ali mi mislimo da je naše rešenje pravičnije, da će manje pogoditi, socijalno ugroziti građane Srbije. Ne znamo zašto je granica 25 hiljada dinara, kako se došlo do te granice i predložili smo ove druge iznose za minimalno oporezivanje i za utvrđivanje različitog stepenovanja kod različitih suma koje, pre svega, proizilazi iz toga koliko je građanima Srbije potrebno da bi mogli da prežive. Hvala. Zahvaljujem gospodine Đurišiću. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i magistar Dejan Čapo. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani gospodine ministre i ostali članovi tima, naš amandman se odnosi na taj član 5. kojim želimo stav 2. da zamenimo sa dva nova stava. Naime, on bi glasio: „zaposleni čija je osnovna neto plata pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila niža od 25 hiljada dinara kao i zaposleni koji je pre početka primene ovog zakona roditelj, usvojilac ili staralac deteta mlađeg od 14 godina, zadržavaju svoju neto platu“ Da ne čitam dalje ovaj član čisto zbog vremena. Naime, šta je bio naš motiv i naše obrazloženje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je ukupno 2 miliona i 300 hiljada stanovnika u kategoriji zaposlenih lica, a zaposleno realno od toga je milion i 700 hiljada otprilike, od kojih u javnom sektoru radi 781 hiljada, oko 33% kategorije svih zaposlenih lica, odnosno 46% stvarno zaposlenih. Imajući u vidu ono što je poenta ovog našeg amandmana, imajući u vidu da u Srbiji ima samo 14,18% populacije koju čine deca do 14 godina starosti, što je ukupno nešto više od milion dece tog uzrasta, možemo sa pravom pretpostaviti da je jedna trećina dece do 14 godina izdržavana od strane lica koji rade u javnom sektoru što bi bilo negde oko 350 hiljada dece. Radi se, znači, o 350 hiljada dece predškolskog ili osnovnog školskog uzrasta o populaciji sa pojačanim potrebama za kvalitetnijom ishranom, odećom, obućom itd. Predviđeno umanjenje plata će izvršiti najveći udar upravo na standard 350 hiljada dece čiji su roditelji zaposleni u javnom sektoru, jer su roditelji do sada apsorbovali udare krize zbog smanjivanje sve češće u kućnim budžetima za šta više neće biti prostora. Nažalost, stiče se utisak da se o ovom aspektu uopšte nije razmišljalo iako se svi deklarativno jako zalažemo za to da su nam deca najvažnija u našem životu i zato predloženi zakon umesto konkurencije mora da promoviše solidarnost među radnicima u javnom sektoru pri negativnoj stopi prirodnog priraštaja, odnosno gde više ljudi umire od onih koji se rađaju. Srbija mora na svaki način konkretnim potezima i rešenjima da štiti ono što ima i da vodi računa o najosetljivijoj populaciji, a to su deca do 14 godina starosti kao što i mora da štiti i starija lica preko 60 i 65 godina starosti. Nažalost iz svega ovoga se ne vidi taj aspekt brige o ovoj populaciji. Na član 6. amandman su zajedno u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i magistar Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. I na ovaj član, kao i na ostale članove, osim dva pretposlednja, podneli smo amandman koji zahteva brisanje ovog člana, jer mislimo da je zakon loš, da je zakon dao jedan paritivni pristup rešavanju jednog velikog problema, da su propuštene šanse da se reši taj kancer, a to je taj višak zaposlenih, ti dovedeni koji nisu problem, zato što su članovi stranaka, nego zato što su samo to u životu i zbog toga što su samo zbog toga dobili privilegije, čast da rade u javnom sektoru. Time su sprečili, prvo, ljude pored sebe koji rade u tom javnom sektoru, da rade dobro, jer im smetaju, oduzimaju im stolice, smetaju im da rade svoje dnevne obaveze, sprečili su neke druge ljude koji nisu članovi stranaka da zauzmu dobra mesta u državnoj upravi i da rade na korist građana, svih građana, bez obzira iz koje su stranke i konačno, došli su tamo da šire propagandu jedne propale politike. Naravno da se to nije prvi put počelo da dešava 2012. godine, bilo je toga i ranije, u zadnjih 10 godina, ali od 2012. godine na ovamo, to se graniči sa elementarnom nepogodom. Pitanje je da li će se smanjiti za 10% plate u „ErSrbiji“, gde su te plate, naravno velike? Koliko čujem bivšeg predsednika Vlade, on se svaki dan hvali da je to njegov lični i najveći uspeh u poslednje dve i po godine, a ako jeste, onda je to verovatno neko državno preduzeće. Ako jeste državno preduzeće, mene jako interesuje, da li će i oni nositi i snositi posledice kao i svi drugi ljudi? Naravno, važi to i za „Beograd na vodi“, i još jednu bajku iz debele knjige bajki Aleksandra Vučića.

Zanimljivo je kada amandmani dolaze od narodnih poslanika u ostavci, ali do sutra ujutru u pola jedanaest kada je zakazan Administrativni odbor, gde ćemo nadam se, ako postoji politička čestitost, tu ostavku i usvojiti. Sada u ovom amandmanu smo mogli da vidimo jednu nedoslednost. Dame i gospodo narodni poslanici, mi ćemo sutra raspravljati o dva zakona, zakon o izmenama Zakona o sudijama i zakon o izmenama Zakona o tužiocima. U tom zakonu o izmenama Zakona o sudijama, u članu 97. je predviđeno da mladi ljudi koji završe Pravni fakultet sa najvišim ocenama na vreme i koji polože pravosudni ispit sa odlikom, a verujte, po informacijama iz Ministarstva pravde takvih je troje za dve godine, ovim zakonskim predlogom koji je predložila SNS, zajedno sa kolegama iz koalicije, prihvatamo da ti ljudi koji polože sa odlikom pravosudni ispit, dobiju automatski posao u državi, u pravosuđu. Mi smo ponudili, nema razloga za nervozu, doći ćemo do poente, da iza tog zakona se potpišemo svi, svih 250 narodnih poslanika, ali dobili smo negativan odgovor od kolega koji će sutra podneti ostavku i biti razrešen, zato što nije govorio istinu, gde je rekao – ne, ne, ne trebaju državi, čak ni ti koji polože pravosudni ispit sa odlikom. Sada ne valjaju ni ovi sa partijskom knjižicom, sada ne valjaju ovi koji su položili pravosudni ispit sa odlikom? Ja verujem da podnosiocu amandmana ne valja država ustvari.

Molim vas.…) Ali, gospodine Pavićeviću, dovoljno ste dugo u Skupštini, kada se nekom poslaniku da reč ne možemo u tom momentu da se javljamo za Poslovnik i da tražimo povredu Poslovnika. Gospođa Čomić je dobila reč. Dakle.

On govori da druga stalna primanja u istom iznosu umanjuju se 10% i u drugom stavu govori o izuzecima. Podnela sam amandmane za sve članove da se brišu, jer ja smatram da ovakav zakon ne treba da bude u pravnom sistemu, a obrazložiću vrlo kratko i zašto. Pre 10 meseci smo doneli Zakon o umanjenju neto prihoda, tzv. „solidarni porez“, ja sam dva puta pitala vaše prethodnike o efektima koji su na javne finansije imale primene odredbi Zakona o solidarnom porezu? Prvo, nisam dobila nikakav odgovor, a onda sam dobila od 60 do 300 miliona evra. Posle više ništa nisam pitala i zato ni sad vas ne pitam kako mislite da mi dokažete da će ovo biti zajedno sa umanjenjem penzija 370 miliona evra. Zašto smatram da je to pitanje dobro za ministre? Vi ste ovde privi put, i u maloj digresiji ja smatram nepotrebnom štetom da se u kampanji po medijima tabloidnim ili bilo kakvim u vreme dok jedan ministar brani rebalans budžeta i zakone, šire informacije o tome da će biti smenjen ili će biti rekonstrukcije. To radi neko talentovan za komunikaciju da se zamenjuju za zanimljive teme u javnosti, ali se to ne radi. U tom smislu mi je žao što morate da odgovarate na takva pitanja jer se to ne radi. No, sad šta je tu je. Zašto vam postavljam ovo pitanje o efektima? Dakle, ja sam slična pitanja postavljala ministru Đeliću, ministru Cvetkoviću, ministru Dinkiću dva puta, ministarki Dragutinović, ministru Lazaru Krstiću. Ovo vam napominjem zato što smatram da je važno da kada vam narodni poslanik postavi pitanje o efektima zakona, da onda ne dobijemo odgovor, ne zna se još, nemamo merila… Reč ima ministar u Vladi dr Dušan Vujović. Znači, juče ne znam da li ste bili u sali kada smo odgovorili na pitanje, samo da pojasnim na prvo pitanje - koliki su efekti bili solidarnog poreza? Rekli smo da se u rebalansu budžeta nalazi cifra od 11,5 milijardi koja sadrži u sebi dva elementa. Jedno je 10,5 milijardi koji se odnose na primenu solidarnog poreza, a druga preostala vrednost od jedne milijarde do 11,5 milijardi se odnosi na procenjene efekte primene ovog zakona do kraja godine. Kao što ste primetili iz ovog zakona će se sredstva na isti način prebacivati u budžet kao kod solidarnog poreza, mada je način uređivanja malo drugačiji. Drugačiji je pre svega u porezima i doprinosima na plate i to će imati drugačiji efekte. Što se tiče procenjenih efekata za narednu godinu, to je ono na šta se fokusiramo to je taj takozvani priv stub, deo prvog stuba, u narednoj godini se očekuje neto efekat na budžet od 160 miliona evra, grubo rečeno. To je na 20 milijardi, to je neto efekat, znači primenjuje se na bruto plate, pa se onda one smanjuju za efekat doprinosa i poreza svih pa se onda primenjuje efekat dejstva manjih plata na PDV i to po ponderisanoj stopi između dve stope PDV 20% i 10% Znači, ima jedan model po kome se to računa i koji ćemo verovatno u narednim predstojećim pregovorima sa fondom revidirati, doterati na osnovu najnovijih podataka u strukturi potrošnje odgovarajućih dohodovnih grupa, ali suština je ta. Grubo rečeno, bruto efekat je duplo veći, oko 320 miliona, neto efekat će biti tu negde između 160 i 170. Koliki će pravi efekat biti, zavisiće od discipline kojom će javna preduzeća ovo sprovoditi, država u onom delu koji ona kontroliše, određuje sprovodi direktno, a u onom delu gde je to van države, to će se sprovoditi preko delovanja, odnosno odluka organa tih javnih preduzeća, odnosno kontrolisaće se preko sistema mehanizama praćenjem kontrole rada ovih preduzeća. Samo informacije radi, kod solidarnog poreza smo imali klizanje od oko 10 do 12%, očekujem da ćemo ovde imati manje to klizanje pa ćemo biti bliži procenjenim erfektima. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, podnosilac amandmana. Izvolite. Hvala poštovani predsedavajući. Gospodo ministri, kolege poslanici, Vlada je odbila naš amandman sa obrazloženjem da ne prihvata zato što predloženi amandman na član 6. predstavlja usklađivanje sa amandmanom na član 5. zakona koji su podneli isti narodni poslanici a Vlada je odbila i ja apsolutno razumem ovo obrazloženje i podržavam ga i ono jeste posledica različitih koncepcija koje mi predlažemo u odnosu na Vladu koja je predložila ovaj zakona. I dalje nisam dobio odgovor zašto cifra od 25 hiljada? Zašto se pošlo od te cifre a ne od neke druge, odnosno zašto smo mi predložili 35 hiljada kao deo do koga se ne oporezuje, a to je minimalna potrošačka korpa, da se primenjuje jedna stopa do 66 hiljada što predstavlja prosečnu potrošačku korpu, druga stopa da se primenjuje do 100 hiljada, a preko 100 hiljada, nažalost u Srbiji, to je manje od 900 evra da se smatra nekom ekstra zaradom i da se onda ta razlika oporezuje sa stopom od 20% Nismo dobili odgovor na to, osim različitog koncepta, on je u redu, naše cifre su smatram poštenije, primerenije standardu građana Republike Srbije. One uzimaju u obzir i život a ne samo matematiku i potrebu da KVlada uštedi određenu sumu novca. Svesni smo da bi usvajanjem našeg amandmana se ne bi obezbedilo dovoljno novca, ministar je sada govorio o tome kolika su očekivanja po ovom zakonu, ali mi, kažem, ponovo smatramo da ima drugih mesta i za uštedu i da ima puno više mesta za povećanje prihoda i da je to nešto sa čime je Vlada trebala da dođe a da ova mera bude na kraju a ne na početku, kao što je ministar više puta ponovio da je ovo prva početna mera. Hvala. Zahvaljujem. U ovom momentu cifra od 25 hiljada, samo da vam kažem, je krajnje pragmatski izabrana na osnovu dva pokazatelja. Jedan je da su prosečne penzije 25 hiljada i to je prosečna veličina penzija, ako pogledate distribuciju, podatke, to je prosečna penzija u Srbiji i drugo, to je podatak da jeste prosečna korpa 33 hiljade, ali u proseku nemate samo jedan izvor dohodka po porodici. Prema tome, kada se izračuna da je u proseku 1,2; 1,3; 1,4 zaposlenih po porodici, odnosno primaoca različitih dohodaka, onda dobijete neku cifru koja je vrlo bliska toj korpi. Isto tako samo uzimali u obzir i to da imate minimalne zarade koje će posle izmene minimalne cene rada biti negde na nivou 22 hiljade ili koliko, to su sve veličine koje su dosta bliske i to je veličina koja nam je zbog načina opredeljivanja tih mera izgledala kao veličina koja je dovoljno bliska onom nivou dohotka koji treba zaštiti. Mogli smo da radimo punu analizu i možemo da radimo analizu i možemo da doterujemo ovo, lako je promeniti te zakone. Ako i dobijemo bolju analizu, kvalitetniju, to možemo da doteramo.

Znam da je veoma lako sprovesti 15% linearno smanjenje ili 20, koliko su predlagali neki pre nas i još uvek predlažu neki paralelno, to je lako i napraviti i izračunati, ali mislim da je cena politička, socijalna cena, previsoka. Na član 7. amandman su, u istovetnom tekstu, zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Poštovane kolege i koleginice, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani predstavnici Vlade, ceo koncept podnošenja ovih amandmana se odnosi na brisanje celog zakona i to se ne krije. Generalno se slažemo da su potrebne mere štednje. Mere štednje jesu neophodne, ali način na koji se on protežira ovde i način predloga zakona ne možemo podržati. Ako uzmemo u obzir da svi moramo snositi zajednički teret štednje i da je taj teret balast svima nama u daljem progresovanju ove naše države, smatram da bi trebalo prvo i osnovno uskladiti preplaćene državne funkcionere kojih ima čak i previše. Ukoliko uzmemo u obzir razne direktore raznih agencija, razne direktore određenih preduzeća, železnice itd, pa apsurdno je samo i pomisliti da neko može od njih imati veću odgovornost nego sam premijer. Apsurdno je pomisliti da oni mogu imati veće plate od samog premijera. Ako premijer nije dovoljno odgovoran, da li su oni u toj situaciji? Imamo gomilu agencija koje imaju čak i veće budžete. Mislim da bi to trebalo ukinuti i smatraju i sami radnici, traže preispitivanje svih tih odluka, pa bih iskoristio ovu situaciju i zamolio Vladu da razmisli o tome. Naravno, tu se pominje čak i članstvo u nadzornim odborima, nadzorni odbori u kojima sede ljudi koji nisu doprineli profitu tog preduzeća. Iz kog razloga primaju oni naknade u tom preduzeću? Smatramo da bi njima trebalo ukinuti naknade. Znači, ne ukinuti nadzorne odbore, već kada ostvaruju profit onda bi imali iz čega i da se plaćaju. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Petriću. Reč ministar u Vladi dr Dušan Vujović. Već ranije sam pominjao da je ovo mera koja se donosi na nivou budžeta i da ova mera apsolutno ne isključuje, čak pretpostavlja da će u Vladi, na osnovu budućih zakona koje će uređivati javnu upravu, a u javnim preduzećima na osnovu budućeg zakona o javnim preduzećima, načina izbora menadžera, načina utvrđivanja kriterijuma za ocenu performansi ljudi na radnom mestu, biti donete mere koje će regulisati pojedine kategorije. Pored toga, postoji zakon o ograničavanju plata u javnom sektoru, koji vi možete jednim potezom da promenite i da smanjite postojeće plafone, da ih spustite. Oni će i dalje biti daleko viši, pretpostavljam, od onoga što su plafoni u javnoj upravi, koji su sada na nivou 120.000 otprilike, a ministri primaju, kao što sam rekao, 105.000. Svaka mera koja dopunskim uštedama na mikro nivou, na nivou ministarstava, na nivou javnih preduzeća smanjuje troškove i približava nas tom cilju, a pri tome ne smanjuje ni kvalitet javnih usluga koje se pružaju, povećava transparentnost, je dobrodošla. Prema tome, ovi zakoni uopšte ne traže da ovo bude jedina mera.

To je nešto što možemo već u okviru narednog budžeta da definišemo i diskutujemo u okviru fiskalne strategije. Drugim rečima, meni nije cilj da se pojedinačno smanjuju plate, meni je cilj da se trošak, koji je previsok i neodrživ, smanji, a da se pri tom očuva i efikasnost u poslovanju i odgovornost i transparentna struktura upravljanja i transparentna struktura izvođenja. Prema tome, to sve možemo da diskutujemo u sklopu Zakona o javnoj upravi i u sklopu Zakona o javnim preduzećima, a da pri tome samo kažemo da će ti zakoni očuvati ciljeve fiskalne konsolidacije koja je jedina stvar koja sa stanovišta makro slike nama treba.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani bivši ministre Vujoviću, ja sam vam najpre zahvalan što ste sada ovim poslednjim rečenicama u odgovoru kolegi narodnom poslaniku zapravo dali jednu podršku ekonomskom programu Nove stranke. Sve što su bile vaše poslednje rečenice ovde, to je nešto što je zapisano u programu ekonomskih reformi Nove stranke. Svaka čast, iako je Vlada u ostavci. Mi smo podneli amandman na član 7. Predloga zakona i ja ću samo da navedem ovaj prvi stav gde se kaže. Korisnici javnih sredstava kojima se umanjuje planirani iznos sredstava za plate dužni su da u roku od tri dana od dana izvršene konačne isplate plata za određeni mesec na račun propisan za uplatu javnih prihoda Republike Srbije uplate razliku između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja nije umanjena“ Znači, ti smanjiš sada 10%, obavežeš ga da ti on vrati u roku od tri dana ako je uplaćeno nešto malo više i ja sada hoću ovde, poštovani ministre, doduše bivši, Vujoviću, da kažem sledeću stvar – veoma je važno da se ovde zna da ovih 10%, o kojima je reč i u članu 7. Predloga zakona, da se tiče udara na onaj deo stanovništva koji u svakoj državi čini deo srednjeg sloja stanovništva. U svakoj razvijenoj državi srednji sloj stanovništva, poštovani gospodine Vujoviću, je socijalni temelj demokratije. Ovakvom vrstom mera vi udarate na jedan od stubova demokratskog poretka, a ja smatram da mi ovde ne treba da prihvatimo takvu vrstu mera Vlade Republike Srbije. Molim narodne poslanike da glasaju za ovaj amandman. Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću. Gospodine Pavićeviću, vi ste lepo vaspitan čovek, profesor, i nemojte tako da se obraćate gospodinu ministru. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišići, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, ovaj amandman je u stvari samo posledica usaglašavanja člana 7. sa izmenama koje smo mi predvideli u članu 5. Naš predlog amandmana glasi: „Isplatioci prihoda dužni su da u roku od tri dana od dna izvršene konačne isplate zarada, odnosno drugih primanja za određeni mesec na račun propisan za uplatu javnih prihoda Republike Srbije uplate razliku između ukupnog iznosa neto plata, odnosno drugih neto primanja isplaćenih umanjenih neto plata, odnosno drugih neto primanja obračunatih primenom člana 5. Obavezu uplate sredstava u smislu stava 1. ovog člana ima i Narodna banka Srbije. korisnici javnih sredstava iz stava 1. ovog člana i Narodna banka Srbije pripadajuća sredstva koja su u obavezi da uplate po stavu 1. ovog člana ne mogu opredeljivati niti koristiti za druge namene“ Zahvaljujem. Zahvaljujem. U jednoj rečenici sam pomenuo, kada smo govorili ranije o tome, mehanizam je preuzet iz mehanizma solidarnog poreza. Znači, sama tehnika uplate ušteda koje se ovde ostvaruju tretira se kao transfer sredstava koja se inače smatraju neporeskim prihodom. To je suboptimalno rešenje i donošenjem novog zakona o javnim službama i o sistemu plata u državi i nadam se, javnim preduzećima, to ćemo izmeniti. Biće definisane nove plate i takva mera neće biti potrebna. Prema tome, to je tranzitorna mera, jer nemamo drugo načina, efikasnijeg načina, da uštede koje se ostvare prenesemo u budžet i odrazimo kao smanjenje deficita. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Vujoviću. Na član 8. amandman su u istovetnom tekstu zajedno podnelinarodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Član 8. razrađuje obaveze javnih preduzeća osnovanih od strane republike, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave. I u, nek mi bude dozvoljeno, ličnoj digresiji, ja bi tražila da se ovaj član briše samo što se govori o overi obrasca za obračun zarada. Ja znam da će mi reći – pa, to mora tako, to se tako radi, a ja ću vas zamoliti da kao jednu od mera koje treba da imamo primenjene sa merama štednje koje ćete usvojiti izbacimo i ove overe obrazaca i slično, kontrolne pečate, jer toga nema u zemljama na koje se inače pozivate. Dakle, ne možemo da se pozivamo da su uvedene mere štednje, a da ne spominjemo mere uprave koje su bile u zemljama verbaltika, bez obzira što mere štednje nisu donele rezultate. Zašto smatramo da ovaj član treba da se briše? Ceo segment za javna preduzeća podrazumeva poseban vid kontrole kada je u pitanju uplata doprinosa i vezan je za član 7. i za kontrolu od strane nadležnih ministarstava za javna preduzeća. Moj najdobronamerniji ne tražen savet bi bio da samo sa analizom ovog člana ako možete dođete u Skupštinu u toku rasprava i dogovora i nacrta budžeta za 2015, recimo 30. novembra ili 2. decembra, ne na Skupštinu, na Odbor za finansije ili na Odbor za evropske integracije i da podelite sa poslanicima na kakve sve teškoće nailazite i kakav je izveštaj o uplatama kada su u pitanju javna preduzeća. Jer, em što neće biti koristi za smanjenje deficita, em ćete ovde imati ogroman problem, garantujem. Zahvaljujem, gospođo Čomić. Za reč se javio narodni poslanik Zoran Živković. I na ovaj član smo podneli amandman koji glasi – briše se, sa namerom da i time pokažemo da ceo zakon, odnosno najveći deo ovog zakona nije dobar, s tim što moram da kažem da na član 12. i na član 13. nismo podneli nikakve amandmane, jer mislimo da je to jedino smisleno u ovom zakonu.

Ima veze s tim. Tim porezom su dobri lekari, profesori i drugi dobri i stručni ljudi u javnom sektoru bili kažnjeni. Ovim članom 12. se taj porez ukida i to je jako dobro i ja čestitam ministru na tako hrabroj odluci. U članu 8. se na pola stranice, to je verovatno jedno 300, 400 slovnih znakova, pravi mehanizam kontrole kod javnih preduzeća primene ovog zakona. Mi smo rekli da se briše, zato što u celini treba da se briše, ali generalno ovo govori o poverenju koje Vlada Srbije, a posebno ministar finansija, imaju u javni sektor koji je, gle čuda, pod upravom istih onih koji dele vlast i na nivou države. Toliki nivo nepoverenja je posledica opravdanog straha da su većina tih javnih preduzeća u poslednjih nekoliko godina, neka bude 10, bili praktično mesto mnogih zloupotreba, sa nekoliko časnih izuzetaka sigurno, ali da su javna preduzeća u najgorem smislu te reči u većini bile javne kuće u srpskoj privredi. Za reč se javio ministar u Vladi dr Dušan Vujović. Mislim i da treba da razgovaramo o ovim rešenjima u sklopu i u integracijama svih procesa i u sklopu finansijske kontrole, glavu 32, upravo otvaramo pregovore, prema tome to je sastavni deo toga i tu se potpuno slažemo. Ovo što se nalazi u članu 8. je postojeća praksa koja je samo preslikana u ovaj zakon, koja važi od 2004. godine. Priznajem, nismo do sada imali snage i koncentracije da to promenimo, da unapredimo sistem kontrole, da uvedemo sistem elektronskih potpisa na te platne spiskove. Imali smo možda isti takav sistem iz ZDK, pa onda u ZOP-u, pa onda u ovome. To je jedan recidiv prošlosti. Potpuno se slažem da treba to da uradimo, ali mislim da u ovom trenutku nismo imali bolje rešenje. Zato smo preuzeli postojeća rešenja. Prihvatam sugestiju da organizujemo diskusiju i to unapredimo u budžetu za narednu godinu. Hvala. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Mi smo ovim amandmanom pokušali da dosledno uključimo i nivo autonomne pokrajine u primenu mera štednje i fiskalne konsolidacije, tako da smo u članu 8. stav 2. posle reči – lokalne vlasti, dodali reči – koje podrazumevaju da će se isto to primenjivati i u autonomnoj pokrajini. U stavu 3. posle reči: „lokalne vlasti“, dodaje se zapeta i reči: „odnosno autonomne pokrajine“ U stavu 5. posle reči: „lokalne vlasti“, dodaju se reči: „autonomna pokrajina“ i posle reči: „jedinice lokalne vlasti“, dodaje se zapeta i reči: „autonomna pokrajina“ Znači, probali smo da u ovaj amandman dosledno uključimo i nivo autonomne pokrajine u primenu mera. Mišljenje Vlade, tu se navodi da se amandman ne prihvata jer pojam lokalne vlasti predstavlja usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu. Ja bih vas molila da objasnite kako se odjednom vrši usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu, a to nije rađeno kad je donošen zakon kojim smo uvodili solidarni porez? U tom zakonu se eksplicitno razdvajao pokrajinski nivo od lokalnog nivoa vlasti. Pored toga, jasno je valjda da lokalna i pokrajinska vlast nisu isto. Ustav pravi razliku, pa bi morao i zakon to da čini. Napominjem da je i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo za naš amandman utvrdio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Naše rešenje je preciznije od onoga što piše u Predlogu zakona. Ne može Zakon o budžetskom sistemu biti jače pravne snage od Ustava Srbije. Hvala. Formulacija koja se koristi u predlogu zakona koji diskutujemo sada, po sugestiji našeg zakonodavstva u Vladi, koristi definiciju koja se nalazi u članu 1. Zakona o budžetskom sistemu, koji je nadređen zakonima o godišnjem budžetu, a samim tim nadređen Zakonu o rebalansu godišnjeg budžeta, a pošto ovaj zakon prati izvršenje rebalansa budžeta, ta pravna sekvenca postoji i nedvosmislena je. Samo kaže – ovim zakonom uređuje se planiranje, pripremanje, donošenje i izvršavanje budžeta Republike Srbije, planiranje, priprema, donošenje i izvršavanje budžeta AP i jedinica lokalne samouprave, u daljem tekstu - budžet lokalne vlasti. Samo definiše termin. Prema tome, mi samo koristimo definiciju termina koja sve ovo što piše u Ustavu pominje. Hvala. Zahvaljujem gospodine Vujoviću. Na član 9. amandman su u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Član 9. govori o obavezi Vlade da u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladi sve propise. Ja, naravno, predlažem da se briše, pošto ne želim da ovakav zakon stupi na snagu, ali vas molim za pažnju, pošto ću postaviti pitanje vezano sa članom 12, pitanje od koga možete imati koristi i smanjiti razne nesporazume. Dakle, član 12. govori o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda. Ja sam podnela ceo zakon te vrste i kada stupi na snagu kazaće da prestaje da važi Zakon o umanjenju neto prihoda 1. novembra. U članu 9. na koji sam podnela amandman dajete rok od 15 dana da Vlada uskladi sve propise i svaki onaj ko donosi odluke o platama i slično, dajete rok od 15 dana. Koju ću ja platu primiti između 1. novembra i 10. novembra? Bilo ko, ko je u obavezi da u roku od 15 dana, danas je 26. oktobar, zakon će stupiti na snagu sutra, znači, od oktobra vam ostane 28, 29, 30. i 31. Vi zakonom dajete 15 dana da se usklade akti. Ko mi obračunava platu dok se ne usklade akti? Ne zbog nas, nemojte pogrešno razumeti, ne govorim o sebi, govorim o situaciji da imate jako veliki broj ljudi kojima će biti umanjene zarade i da imate jako veliki broj drugih ljudi koji rade obračun tog umanjenja zarada za ove kojima prestaje važenje neto prihoda. Najviše tih ljudi radi na vašu korist. Ako nemate spreman odgovor, ja ne insistiram, nego vas molim da o tome jasno informišete ljude.

Evo, ja mogu sada da kažem, stav 1. kaže – Vlada će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti propise, i gospođa Čomić je to takođe pomenula, i druge akte koji se odnose na osnovice, a čiji je donosilac sa odredbama ovog zakona. Naravno, i mi smatramo i zato smo podneli amandman na član 9, da ovaj predlog zakona ne treba večeras da bude usvojen u ovoj Skupštini, niti treba da stupi na snagu. Sada se obraćam, pre svega, narodnim poslanicima ove Narodne skupštine koji imaju šansu da tokom ove rasprave ipak uvaže argumente koje ceo dan pokušavamo ovde da predstavimo, zbog kojih smatramo da će usvajanje ovog zakona, ili predloga zakona sada, da napravi jednu veliku nepravdu u našem društvu. Dva su dodatna argumenta koja ovde nudim u prilog našoj raspravi. Jedno je, po mom sudu, mislim da Vlada ovakvim predlogom zapravo kao posledicu može da ima dodatno siromašenje jednog dobrog dela stanovnika naše države, koji po prirodi stvari pripadaju srednjem sloju. Ja onda idem dalje i zaključujem, pa ne može beda, ne može siromaštvo da nosi demokratiju u našoj državi. Drugi argument, ovo je apel narodnim poslanicima, mislim da mi ovde treba da vršimo i neku vrstu nadzora rada Vlade Republike Srbije. Smatram da rasprava o budžetu, o ovakvoj vrsti predloga zakona uvek jeste šansa da dodatno proverimo način rada ove Vlada, da uvedemo nove mehanizme kontrole, umesto što kao narodni poslanici ovde samo potvrđujemo neke predloge koje ovde pošalje Vlada. Dakle, samo još jednom molim da se razmisli o ovoj argumentaciji, da se ona uvaži, jer prihvatanjem amandmana zapravo mi ne prihvatamo jedan nepravedan i loš predlog zakona. Hvala. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Hvala poštovana predsednice.

Kako mi smatramo da se zadrže rešenja iz Zakona o solidarnom porezu i termin neto zarade. Našim amandmanom smo predvideli da se u članu 9. stav 2, član 1. briše i u stavu 2. da piše da ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način umanjenja neto zarada i drugih neto primanja. Ono što sam želeo da kažem ovom prilikom je samo da mi je drago što smo čuli od ministra kako se došlo do cifre od 25.000 dinara i da ta cifra može da se menja. Ja se nadam da će se ona promeniti u budućnosti, da će porasti, da će biti više para u budžetu, pa da će se smanjiti broj radnika u ovom slučaju, a i penzionera kojima će država uzimati jedan deo njihovih primanja, kako bi zakrpila rupu u budžetu. Zamolio bih ministra za još jedan odgovor, kada se sprovedu ovi zakoni, ovako kako su predloženi, a imam osećaj da će se to i desiti usvajanjem ovih zakona na kraju dana, za koliko će se smanjiti prosečna plata i prosečna penzija u Srbiji? Hvala. Na član 10. amandman su, u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Ovde piše da će novčanom kaznom od 500 do dva miliona dinara će kazniti prekršajno pravno lice koje je korisnik javnih sredstava, izuzev Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i njihovih organa, ako i onda – ne izvrše. Zašto se ovde izuzima Republika Srbija, lokalne vlasti i njihovi organi? To je nejasno, tako da bi bilo dobro da nam ministar to objasni. Pošto smo na kraju ove serije naših amandmana na ovaj zakon, drago mi je što smo se složili ministar i gospodin Pavićević i ja da ovo nije mera koja rešava problem, da treba doći do ozbiljnih mera. Potpuno se slažemo sa onim što je izneo ministar i što jeste naše viđenje i naš program za rešavanje tog problema, a to je da je neophodno smanjiti masu plata u javnom sektoru za bar 9% Verovatnoi više od toga i da je u izvršavanju te namere nedovoljno to da se smanjuju plate linearno, nego da treba ići ka tome da se smanji broj zaposlenih, pre svega iz kategorije dovedenih i kategorije onih koji ne znaju zašto su zaposleni, ne znaju šta rade kada odu na svoj posao. Ovo je samo prva mera, mislim da u toj meri morate da budete jači, dublji, dosledniji i da tu tražite i uštedu za deo onoga što se tiče Penzionog fonda ili onog dela kontribucije iz budžeta prema Penzionom fondu, a Penzioni fond je tema drugog zakona koji sledi iza ovoga, mora da se rešava na neki dugoročniji, održivi način, kroz privatne fondove, kroz obavezno privatno penziono osiguranje, kroz dokapitalizaciju Penzionog fonda ili ne znam kako, ali sigurno ne na način da se ionako bedne penzije, koje su zaštićena ustavna kategorija, smanjuju. Član 10. u svom 1. stavu govori o prekršajnim kaznama. Tražim da se to briše, jer prekršajne kazne onako kako ih mi uvodimo u sistem se svode na to da se kazna plaća tuđim novcem.

Ko je pravno lice koje korisnik javnih sredstava ako nije Republika Srbija, ako nisu lokalne vlasti i njihovi organi, javna preduzeća. Dakle, odakle će, ako su to u pitanju škole, zdravstveni centri i ostali, da li su oni u pitanju, odakle oni to plaćaju? Iz istog ovog budžeta? Izvinite predsednice, ali zaista ovo je bila prijateljska razmena između ministra i mene, izvinite. Izvinite. Dakle, vi hoćete da ovo bude preventivno i da kažete školi, centru, ne javnom preduzeću kao što je EPS,i javnom preduzeću nemojte da kršite ovaj zakon, jer ćete iz istog tog budžeta kojim hoćete da uštedite da platite u taj budžet petsto hiljada i dva miliona. Dugo se ovim bavim i nije mi uspelo dok sam bila manjina, jer su to recimo prekršajne kazne kod Zakona o dostupnosti informacija, Zaštitnik građana, dakle, on plaća vama kaznu i sve izgleda u redu iz istog onog budžeta u koji treba da štedi. Lična kazna od 50 do 100.000 dinara je za odgovorno lice, to može da ima efekta. Bojim se čak ovo i da izgovorim, ali zaista se bojim da postoje javna preduzeća kojima će ovo da se isplati i to nije u pitanju moja volja da se meni dostavi ta informacija.

Logika je da plaćaju samo oni koji imaju sopstvenu odgovornost i sopstveni izvor sredstava koji nije u budžetu, a drugo, prekršaj na nivou pojedinca postoji u poslednjem stavu ovog člana i to uključuje sve. To uključuje državu, direktne i indirektne korisnike sredstava javnog preduzeća. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandra Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Nema replike, rekli ste da je prijateljsko ćaskanje, pa zato ne dam repliku. Hvala. Na član 11. amandman su u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Moja opaska se odnosi zajedno sa članom 11. koji želim da se briše, jer govori o inspekcijskom nadzoru na činjenicu kako će se vršiti inspekcijski nadzor iz člana 10. U 1. stavu vi izuzimate Republiku Srbiju i lokalne vlasti i njihove organe. U poslednjem stavu pozivate se na prekršaj iz stava 1. i onda u poslednjem stavu uvodite Republiku Srbiju u lokalne vlasti i njihove organe. Znači, kažete poslednjim stavom u članu 10. da će odgovorno lice za prekršaj biti kažnjeno, a u 1. stavu izuzimate da oni mogu da budu kažnjeni kaznom od 500 do dva miliona dinara. To će svaka inspekcija i svako da vam tumači različito, zato što je trebalo jasnije napisati u 4. stavu, odnosno u poslednjem stavu koga ćete za ličnu odgovornost predvideti ovom prekršajnom kaznom, inače ćemo imati uobičajene, i nije ovo prvi takav zakon, ovo je treći put da ja čitam takav stav, znači, imaćemo uobičajene procese, da čak i kada inspekcija radi, da odgovorno lice se poziva na tumačenje zakona ovakve vrste i ne plaća prekršajnu kaznu ni prvi ni poslednji put. To nije samo jezička stvar, imate vremena do glasanja ili, evo, samo neka bude upozorenje za buduće tumačenje zakona. Delim sa vama nadu da neće biti prekršaja, ali živim u realnosti i mogu da vam garantujem da će ih nažalost biti. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovana gospodo, povodom našeg amandmana na član 11, evo, samo dve dopune gospodine Vujoviću. Ja mislim da smo mi saglasni oko tri stvari. Saglasni smo da treba da se smanji ukupni fond plata u javnom sektoru. Saglasni smo i oko definisanih ciljeva do kojih smo došli čitajući vaše obrazloženje zašto vi smatrate da ne treba da se prihvate naši amandmani. Na primer, jedan cilj je obezbeđivanje stabilnosti javnih finansija. Naravno, saglasan sam sa vama oko toga. Ili, kaže - cilj je da se strukturnim reformama uspostavi poslovno okruženje koje će omogućiti porast stranih i domaćih investicija, ubrzanje restrukturiranja privrede, stvaranje uslova za novo zapošljavanje i povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede. Naravno, nemamo nikakve dileme, kao da je preuzeto iz programa ekonomskih reformi Nove stranke, ali oko čega nismo saglasni, poštovana gospodo. Nismo saglasni oko načina koji je predviđen ovim predlogom zakona. Dakle, mi smatramo da je najlakša moguća stvar, pa, evo, i povodom amandmana na član 11, bila da se linearno smanje plate svima, i ponavljali smo to ovde, i onima koji su vredni, i onima koji nisu vredni i onim ljudima koji su članovi političkih stranaka, ali nisu zaslužili da zauzmu odgovarajuće pozicije u javnom sektoru. Dakle, svaki taj čovek tretira se ovim merama na jedan, jedini jedinstveni način. Mi smo smatrali da se time ogrešavamo o pravdu i pravičnost i zbog toga smatramo da ovaj predlog ne treba da se prihvati. Hvala vam. Amandman kojim se posle člana 11. Predloga zakona dodaje novi član 12. zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Kravidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Hvala poštovana predsednice. Gospodo ministri, kolege poslanici, naša ideja je da se posle člana 11. doda novi član 12, koji u suštini obavezuje Vladu da dva puta godišnje dostavlja šestomesečne izveštaje o efektima primene ovog zakona. Nije prvi put da mi predlažemo kod raznih zakona da se uvede obaveza Vlade da redovno izveštava Narodnu skupštinu o efektima primene određenih zakona. Ono što je simptomatično to je da svaki put je Vlada odbijala te amandmane sa različitim obrazloženjima i ovo obrazloženje kojim se odbija ovaj naš amandman je jedno od najdužih. Znači, to obrazloženje, ako pogledate, je skoro na jednoj celoj stranici. Tu se govori o tome kako ne može da se da izveštaj šestomesečni 30. juna, odnosno 31. decembra i mi se slažemo sa tim. Potrebno je, naravno, da prođe neko vreme od roka kada se završava period da bi mogao da se podnese izveštaj. Prihvatamo taj naš propust koji je, ponavljam, proizašao pre svega iz činjenice da smo za ove amandmane i za celu pripremu za ovu raspravu imali manje od dva dana, a Vlada je spremala ovo šest meseci. Eto, Vlada se setila da u Poslovniku Narodne skupštine postoji član 228. koji obavezuje Vladu da izveštava Narodnu skupštinu o svom radu, naročito o vođenju politike, najmanje jednom godišnje. Koliko znam, takav izveštaj nije došao. Dolazi završni račun, dolaze neki drugi izveštaji, ali ovakav izveštaj o radu da je Narodna skupština tražila nije se dešavalo.

To se nije dešavalo. Ja želim da apelujem ovde na kolege iz vladajuće većine, koji čine većinu u svim skupštinskim odborima i najveći broj odbora i vode predstavnici vladajuće većine, da više koristimo ovo pravo iz Poslovnika, na koje nas, evo, podseća i Vlada, da tražimo izveštaje od Vlade o primeni određenih zakona, pa tako i ovog zakona sutra kada stupi na snagu. Prihvatam obrazloženje da naši rokovi koje smo predložili ovde nisu realni, nisu ostvarivi. Imam utisak da će Vlada to konzistentno odbijati, kao što je odbijala do sada. Koristim ovu priliku da pozovem kolege poslanike da iskoristimo mogućnost koju imamo po Poslovnikui da tražimo s vremena na vreme od Vlade izveštaj o primeni određenih zakona. Tako bi Odbor za finansije mogao da tamo u drugoj polovini naredne godine, recimo, zatraži izveštaj Vlade o primeni ovog zakona, ako ga danas usvojimo. Hvala. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo je amandman kojim se posle člana 11. Predloga zakona dodaje novi član 12. Predstavnik predlagača, ministar finansija, prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Zahvaljujem. Već sam postavila deo pitanja oko ove odredbe u zakonu. Dakle, 1. novembra prestaje da važi Zakon o neto prihodu. Koliko sam u pravu sa prethodnim pitanjem, ilustrativan je amandman koji je donet na predlog Vlade, odnosno na predlog Odbora, izvinjavam se, a koji glasi: „Ovaj zakon primenjuje se počev od obračuna isplate plata, zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava za mesec novembar 2014. godine“ Ponavljam sad pitanje sa ovim, jer sam se nadala da je u međuvremenu ispravljen bar jezički, ali, šta je tu je. Imaćemo problem. Ako je vezano za prestankom važenja Zakona o solidarnom porezu i vezano sa pravilnicima i podzakonskim aktima koje morate da donesete, morate da imate rešenja i da ljudima date rešenja, pa ovim zakonom kažete da će on da važi počev od obračuna isplata plata, zarada za mesec novembar, ja vas pitam – šta u bilo kom organizaciji, organu, koji je korisnik javnih sredstava, gde pravilnici nisu stupili na snagu do 15. novembra? Kako ćete ljudima obračunati platu od 1. do 15. novembra? Molim vas da o tome vodite računa. Važne su stvari. Cela ideja je loša. Neće biti efekta. Ali, nemojte da uvećavamo problem za ljude koji treba da sami sebi računaju zaradu ili da to bude još gore, odnosno nezakonit način. Jedan zakon prestaje da važi za nas, za sve koji su imali solidarni porez. Pravilnik i rešenja nisu stupili na snagu. Ljudi moraju imati zaradu. Ne mogu da ostanu bez. Mislim, može, sve može, ali vas molim da to precizno pogledate i da izbegnemo neprijatnosti. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić, Vesna Martinović i mr Aleksandra Jerkov. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zahvaljujem. Sasvim ću kratko. Dakle, amandman koji govori o tome kada zakon stupa na snagu, kada Skupština o njemu odluči i predsednik Republike ga potpiše. Ja želim da se ovaj član briše, jer ne želim da ovakav zakon stupi na snagu. Nadam se, kada budemo merili efekte ovog zakona, ja se nadam, stvarno se nadam da ću ja biti u krivu. Ali, za sada, mogu samo da ponovim – ne postoje uporedna iskustva o tome da su ovakve mere smanjivanja plata i penzija doprinele dobrim promenama u ekonomiji ili u javnim finansijama. Potpuno razumem da se ovo koristi, tako je bilo i u drugim državama, kao psihološki korak za ljude, da nešto mora, ali, mislim da Srbija nije društvo u kojem na takav način treba da razgovaramo sa ljudima koji su korisnici javnih sredstava ili su u sledećem zakonu penzioneri. Otuda ovakav zakon i volela bih da za šest meseci, kada budemo proveravali efekte zakona, da mi ministar dokazivo i brojkama dokaže da su smanjene plate proizvele efekte koji su obećavani od 10 milijardi dinara. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić, Konstantin Arsenović, Miroljub Stanković, Borisav Kovačević, Nataša Vučković i mr. Aleksandra Jerkov, kao i amandman Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Narodni poslanici Konstantin Arsenović, Miroljub Stanković i Borisav Kovačević, pisanim putem, povukli su amandmane koje su zajedno podneli na članove 2. i 3. Predloga zakona. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić i Vesna Martinović. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. I ovaj zakon ima isti cilj, a to je da se smanji rupa u budžetu. To je legitiman cilj, ali je metod za ostvarivanje tog cilja pogrešan, a u ovom slučaju čak i neustavan. Mi smo to stavili u svoj amandman. Bilo je već nekih tumačenja nekih pravnih eksperata, polueksperata i pravnih pacera da li je to utemeljeno ili nije. Nadam se da će većina glasati protiv ovog predloga zakona i da će usvojiti naš amandman, a ako se to ne desi, ne samo mi, nego već nekoliko desetina hiljada i penzionera i drugih građana Srbije su spremni da podnesu zahtev za ocenu ustavnosti pred Ustavnim sudom. Mogu da vam kažem da je u obrazloženju, u kreiranju tog obrazloženja, učestvovali su ljudi koji su, da ne kažem baš šta, ali su u Ustavnom sudu, tako da, nemojte da očekujete da će Ustavni sud biti transmisija vlasti, nego očekujem da će da pokaže ono zbog čega postoji ustavno u pravnom sistemu države Srbije, a to je da koriguje nezakonito, neustavno ponašanje vlasti. Generalno, da bude jasno građanima Srbije, svim penzionerima, koji imaju penziju veću od 25.000 dinara, kao da je tih 25.000 dinara neko veliko bogatstvo se smanjuju penzije u određenom iznosu i to više nego što se plate u javnom sektoru istog nominalnog iznosa smanjuju. Znači, penzioneri su više kažnjeni od radnika u javnom sektoru, a penzije su po tumačenju kome smo mi bliski, stečeno pravo i ono ne može da se menja bilo kakvim zakonom.

Ako je prethodni zakon, po nama bio besraman, ovaj je zaista sraman. Praviti štednju na način da proglasimo penzije od 25.000 dinara, dovoljno je da penzioneri koji su čitav život i radni vek proveli na radnom mestu, da prežive, prosto je neprimereno. Da bismo znali kako smo došli u ovu situaciju, moramo da se vratimo u one godine, kada je penzioni fond praktično opljačkan, a to su devedesete godine, kada, što zbog inflacije, što zbog vođenih ratova je penzioni fond finansirao te aktivnosti i praktično presušio tada. Od 2000. godine, praktično smo imali situaciju da veliki deo… Protiv smo ovog zakona, pa mislim da je potreban mali uvod, ne mislim da je to problem. Dakle, DS smatra da je potpuno besprizorno dirati u onaj deo sredstava koje primaju građani Srbije, koji su taj novac zaradili. Penzije su stečeno pravo, sa jedne strane, a sa druge strane stečena imovina. Niko nema visinu penzije u odnosu na to kojoj je stranci pripadao ili koju je stranku podržavao, već u odnosu na to koliko je novca u fond uplaćivao. Nažalost, ukoliko usvojimo prethodni zakon u kome se predviđaju smanjenja plata, odnosno osnovica, Penzioni fond će biti još više devastiran i bojim se da ćemo doći u situaciju, u kojoj smo bili početkom 2000. godine kada je bivša Vlada, gotovo godinu dana ostavila duga neisplaćenih penzija. Srpska napredna stranka neće prihvatiti, naravno, ovaj amandman, baš zbog argumentacije, ali i zbog istorije predlagača ovog amandmana. Zbog predlagača ovog amandmana smo došli u situaciju da ovakve gorke i teške mere primenimo na 39% penzionera, zbog korupcionaških afera za vreme vladavine bivšeg režima, za vreme kada su se oni lično bogatili, a narod siromašio, a javne finansije odlazile u nebesa po dugovanjima. Dakle, zbog prošlosti koja je okarakterisana gubitkom radnih mesta u firmama koje su privatizovane na pljačkaški, nedemokratski, netransparentan način, zbog onih koji su nas doveli u takvu situaciju da 2012. godine, kada su tobože tako veliki i uspešni otišli u političku istoriju, poštovani građani Republike Srbije, poštovani penzioneri, a među njima i članovi naših porodica, a siguran sam da ih imate, likvidnost budžeta je bila 15 dana. Eto, toliko je sada tih koji liju te krokodilske suze nad penzionerima. Ostavili su u budžetu za pola jedne penzije, a sve ostalo je potrošeno, protraćeno, opljačkano, oteto, odneto kući, odneto na drugu stranu. Sada, ti i takvi koji su nas doveli u tu situaciju, liju krokodilske suze zbog penzionera i zaposlenih u javnom sektoru. Šta mislite, da se Aleksandar Vučić, Vlada, SNS, jedno jutro samo probudila i rekla – ma, dajte, smanjićemo plate u javnom sektoru, smanjićemo penzije. Ne, to radimo uz ogromne uštede u javnom sektoru, to radimo da ne bi otišli u bankrot u koji nas je gurnuo bivši režim, politikom koja je vođena u ekonomiji, a koja nema nikakve veze ni sa matematikom, ni sa ekonomijom. Non-stop se ovde prodaje priča da neko eksperimentiše, da ova Vlada Srbije eksperimentiše, ali molim vas, da li su ove karakteristike koje smo čuli, da se odnose na Vladu Republike Srbije, da li su došle od tako velikih stručnjaka, pa se odnose i na Vladu Estonije, Letonije, Slovenije, Portugalije, Španije, Grčke, na Vladu Rumunije, a sada smo čuli i od predsednika Putina da i on razmišlja o sličnim merama u ruskoj federaciji. Svuda su tu ljudi koji ne znaju i nemaju nikakve veze sa ekonomijom, jedino oni koji su nas doveli u ovakav gubitak, jedino se oni brinu zbog čega i kako ćemo se odnositi prema javnim finansijama. Licemerno je, gospodo, jeste dve godine kratak period, ali je dovoljno dug da se pamti sve ono loše što su predlagači ovog amandmana, što je bivši režim uradio i penzionerima, sakateći ih tako što su njihova deca ostajala bez posla, tako što su 400.000 ljudi ostavili bez posla, zato što su na taj način i mlade ljude onesposobili da odu na studije, da studiraju, da imaju normalan i dostojanstven život i sada da takva briga dolazi od tih ljudi? To je licemerno. Licemerno je očekivati da postavimo ruke i na usta i na uši i na oči i da zaboravimo sve. Ne, odgovorni ste za ovakvo stanje, a politikom Vlade Republike Srbije, politikom Aleksandra Vučića, neće kao u drugim zemljama plate biti skraćivane za 25-30% Samo vi želite da stavljate građanima Srbije ružičaste naočare na oči, kao da se ništa nije desilo. Jedino šta možete, da iskreno priznate greške u monetarnoj politici, u ekonomiji koju ste sprovodili i da pomognete da ove mere daju boljitka u naredne dve godine, a ja verujem i pre, kako bi i penzije i plate mogli da vratimo na staro, a zašto da ne u budućnosti i da rastu. Na član 1. amandman je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim ministra da se izjasni.

Prvo, prihvatanjem ovakvog amandmana se postavlja pitanje na sam naziv zakona koji govori – Predlog zakona o privremenom uređenju načina isplata penzije. Sada se ta privremenost briše. Kako je bio predložen zakon znali smo da će od novembra 2014. godine zaključno sa decembrom 2017. godine penzije u Srbiji biti smanjivane. Usvajanjem ovog amandmana mi više ne znamo do kada će ta mera da traje. Sada, šta građani da misle. Da li da veruju premijeru koji kaže dve godine.

Ne znam šta usvajanje ovog amandmana znači? Nema više privremenog smanjenja penzija, nego ima smanjenja penzija u nedogled. Ostaje da se nadamo da će se u nekom trenutku nešto desiti, kako Vlada kaže da će se stvoriti uslovi za prestanak važenja ovog zakona. Moram da priznam da usvajanje, ne znam neko od pravnika da mi kaže, ako se usvoji ovakav amandman da li može da ostane naziv zakona ovako kako stoji - privremeno uređenje načina isplata penzije. Gde je tu privremenost, ako mi određujemo početak, a ne određujemo kraj.

Pošto nisam konstatovala kako je predstavnik Vlade, odnosno ministar Vulin prihvatio ovaj amandman. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Ministre želite reč? Da znate da je vrlo malo vremena ostalo Vladi. Nešto malo vremena. Sada ću izračunati, ali prekinuću vas. Svaki zakon je privremen zato što traje dok ga ne zameni drugi zakon. Na ovaj način mi smo hteli da kažemo samo jednu stvar. Mi se nadamo da će se prihodna strana budžeta popravi i mnogo pre 2017. godine. Zašto bi sebe ograničili? Mi verujemo u ovu zemlju i verujemo u njenu privredu, i verujemo u njene ljude. A to što vama stalno ne odgovara zemlja u kojoj živite i što stalno imate problem sa onim što se u njoj dešava i što nikada ne možete da poverujete da će u njoj biti nešto dobro, a mogli ste u ovih godinu dana da vidite da će biti nešto dobro. Pričali smo o ustavnosti, neustavnosti, ja i dalje ne razumem kako je ustavno povećavati, a neustavno je smanjivati. Ne razumem. Ko može više, može i manje. Obično je bilo tako. Kada se već pozivamo stalno na Ustav i pričamo o Ustavu bilo je neustavno sprovesti privatizaciju po tadašnjim rešenjima Ustava koji je zabranjivao, koji je izjednačavao sve oblike svojine, pa i društvenu svojinu. Vi ste doneli zakon kojim se mora privatizovati društvena svojina pre nego što ste promenili Ustav. Ali ko da se bavi tim sitnicama. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ispada da mi iz opozicije imamo veće poverenje u privredu ove države. Mi mislimo da će stanje u državi biti bolje za dve godine i predlažemo da se važenje ovog zakona oroči na dve godine. Ne znam malo je kontradiktorna, paradoksalna ta situacija, ja računam da poslanici vladajuće većine koji imaju tako veliko poverenje u rad ove Vlade i u rezultate će prihvatiti ovaj amandman i pokazati da je dve godine, kao što je uostalom rekao i premijer, dovoljno da Srbija, privreda Srbije krene boljim putem i da se u budžetu stvore uslovi da se ovo privremeno, ponovo ponavljam, smanjenje penzija sada usvajanjem ovog amandmana, pitanje je da li je ono uopšte privremeno, ukine i da onim penzionerima koji dočekaju novembar 2016. godine, koliko-toliko olakšamo život. Hvala. Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić i Vesna Martinović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovana gospodo, mi smo podneli amandman na član 2. ovog Predloga zakona kojim se inače reguliše način obračuna penzija penzionerima čija penzija iznosi između 25.000 i 40.000 dinara. Molim vas ne bi smelo da se desi da usvojimo Predlog zakona kojima se smanjuju penzije penzionerima. Molim vas, član 58. našeg Ustava, bez obzira na mišljenje pojedinih ministara u ovoj Vladi je prepreka za usvajanje ovog Predloga zakona. Poštovana gospodo, mislim da ne usvajanjem ovoga predloga, naravno mi štitimo interese penzionera, ali smatram da štitimo i izvesna načela našeg ustavnog sistema ovde, među kojima se u članu 3. našeg Ustava izdvaja načelo vladavine prava. Ako mi porušimo načelo vladavine prava, a razumeo sam ministra Vulina, kada on kaže – pa znate šta neki su tu nekada kršili pa to je moglo, pa su drugi nekada kršili pa to je moglo i onda zaključuju da ministar Vulin kaže – pa šta i ako sada i mi prekršimo. Poštovana gospodo, pa kakva je to logika da vi pozivajući se na neke primere za koje smatrate da su predstavljali kršenje Ustava, da pozivajući se na te primere sebi dajete za pravo, ovde u Narodnoj skupštini, u našem zakonodavnom telu koje treba da vodi računa i o ustavnosti i o zakonitosti, pa ajde da prekršimo Ustav. Čekajte. Dajte da malo razmislimo kako teče ova naša diskusija. Reč ima ministar Vulin. Drago mi je da ste priznali da je zakon kršen u ovoj zemlji kada je u pitanju privatizacija i drago mi je što ste priznali da su svih ovih godina prethodne vlasti kršile Ustav, ali ne znam gde ste našli opravdanje da sam ja rekao da mi kršimo ustav. Ni slučajno. Samo sam osporio validnost predlagača zato što je u vreme njihove vlasti kršen ustav i ništa drugo. Reč ima Dragan Šutanovac, kao drugi predlagač. Mislim da je fascinantna diskusija gospodina ministra koji osporava validnost predlagača koji su poslanici izabrani u Skupštini Srbije. Malo pre je takođe gospodin ministar rekao da je svaki zakon privremen. Mislim da će ovaj zakon biti privremeniji po one penzionere koji neće moći da prežive ovaj zakon. Danas se ministar finansija hvalio kako eto ovaj zakon neće tretirati čak 61% Uzimate mi vreme svaki put. Ne mogu ja da vratim, mogu da vam dodam. Dakle, donosimo zakon i kažemo da je DS kriva što se Srbija u situaciji da danas preko 61% penzionera ima penziju od 25 hiljada dinara, a 39 ima čak i višu i to je jedino i tačno zahvaljujući upravo Vladi DS, danas bi prosečna penzija bila 14 hiljada dinara.

Danas imamo situaciju da se vraćamo u one godine kada je 12 meseci za penzionere bilo negde otprilike na 10 meseci. Smatramo da je ovaj zakon, prvo, neustavan, da član 58. Ustava Srbije garantuje ljudima nepovredivost njihove penzije ne samo u smislu dobijanja penzije kao takve, već i količine novca koji su oni uplaćivali. Smatramo da će se ovo naći, siguran sam, i u Strazburu, a pitanje će biti kolika šteta će biti onda upravo po državu kada se donese odluka u korist onih građana koji će i ovim zakonom biti oštećeni. Hvala, uvažena predsedavajuća. Inače nisam imao nameru da se nešto javljam jer je sve ovo više puta ispričano, ali prosto ne mogu a da ne prokomentarišem ovakve stvari. Znate, da bi neko primao penziju mora da radi privreda, a pošto sunam privredu razorili gore nego NATO pakt, svakako onda da teško možete da obezbedite realne izvore prihoda da ljudima date možda penziju kakvu zaslužuju. To su oni radili. Oni su bili neodgovorni. Upropastili su državu.

Hvala vam puno.

To svima kažem. Ovo je nepodnošljivo. Drugačije ne mogu da uspostavim red. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Poštovana predsednice, poštovani ministre, kolege poslanici, naš amandman je u skladu sa onim što smo predlagali kao rešenje u prethodnom zakonu, a to je da se promeni minimalna osnovica za primenu zakona sa 25 na 35 hiljada, što je vrednost prosečne potrošačke korpe, a da se ova druga granica od40 hiljada, gde se primenjuje druga stopa, promeni na 66 hiljada, što je vrednost prosečne potrošačke korpe. Vlada je odbila naš amandman sa obrazloženjem da je opredeljenje Vlade da se dostignu ukupni planirani finansijski efektni, odnosno ušteda, a još uvek nismo čuli koji su to efekti. U prethodnom zakonu piše da su očekivani efekti 60 milijardi dinara na nivou tri godine. Nismo uspeli da čujemo koliki su to ukupno efekti po ovom zakonu koji treba da se uštede u budžetu Republike Srbije i kaže da se ta ušteda ostvaruje na principu solidarnosti. Na ovaj način veći teret će podneti penzioneri sa penzijama koje su veće od prosečne penzije. Predloženom skalom smanjenja penzija prevazilaze se i velike socijalne razlike među penzionerima u uslovima krize. Ne znam kako će se bolje smanjiti socijalne razlike između primaoca penzija rešenjem koje je predložila Vlada u odnosu na naše rešenje, koje ipak, koliko toliko, u obzir uzima i realan život i potrebe građana, a to je da sa jednom penzijom, a penzioneri najčešće žive sami, odnosno često žive sami, a još češće možda sa nekim u zajednici ko ne radi, pa ga nažalost i izdržavaju od svoje penzije, a to je da se ne oporezuje makar iznos minimalne potrošačke korpe od 35 hiljada, a da se nekom ekstra luksuznom penzijom u državi Srbiji smatra penzija od 66 hiljada dinara, kolika je cena potrošačke korpe. Verujemo da bi se usvajanjem našeg rešenja više doprinelo u ostvarenju solidarnosti i smanjenja socijalnih razlika između penzionera u ovo vreme krize. Pozivamo vas da prihvatite iz tih razloga naš amandman. Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić i Vesna Martinović. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Dakle, ne samo što je protivustavan, nego je protiv svih civilizacijskih dostignuća 21. veka u Evropi. Mislim da predstavnik vlasti koji ovde sedi, od koga inače treba zaštiti mikrofon pošto je vrlo ugrožen kada on govori, treba da se seti 90-tih godina, kada je participirao u vlasti sa malo dužom kosom i sa nekim JUL-om, u to vreme su penzioneri ostali bez penzija, naravno, kao što će i sada ostati, a onda je ta dosovska vlast u prvih nekoliko godina vraćala taj dug penzionerima i uspela da vrati taj dug, što će se naravno desiti i sada. Nažalost, i tada i sada će biti na teret poreskih obveznika, jer kako su glasali, tako će da žive. Bilo kakva priča o neustavnosti privatizacije je, blago rečeno, jedna bespravna laž. Po tom istom zakonu o privatizaciji sa nekoliko manjih izmena do pre par meseci su vladali, odnosno bili učesnici Ovde je rečeno od predlagača da su ovo razlozi što nema penzija, pa ja sada da dokažem da to nije tačno. To je nešto što nisam ja uveo u ovu diskusiju nego neko pre mene.

Član 3, kao i svih šest članova su potpuno besmisleni i DS smatra da ih treba brisati, odnosno da treba potpuno dezavuisati ovaj zakon koji uskraćuje penzionerima njihove zarađene penzije. Ovde ustvari postoji sukob jedne filozofije političke, to je malopre rečeno, da su penzije budžetska kategorija i da zbog toga mi imamo problem i da je ispražnjen budžet. Pošto ova Vlada nema znanje i veštine da popuni budžet zbog toga treba da ispraznimo penzioni fond. Penzioni fond je devastiran 90-tih godina, ponavljam, za vreme ratova koji su vođeni i inflacije koja je sprovedena. To je konačno vraćeno u godinama kada je DS došla na vlast i danas dolazimo u situaciju da ponovo imamo situaciju da se penzionerima smanjuju penzija, a zahvaljujući lošem radu Vlade, privredi koja ne radi, postoji opasnost da i te male penzije se više ne isplaćuju.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja se javljam zbog povrede Poslovnika, čl. 106 i član 107. Prethodna dva govornika su, po meni, grubo prekršila Poslovnik time što su prvo ugrozili dostojanstvo Narodne skupštine, drugo, po članu 107. zabranjena je ocena koja se odnosi na privatni život drugih lica. Da li je neko imao dugu ili kratku kosu pre 10, 15 godina.

Da li neko nosi dugu ili kratku kosu, to je strogo privatna stvar iz privatnog života lica, da li su ministri, da li su narodni poslanici. Ja bih sada mogao da govorim o tome ko ima kraću i dužu kosu, ali bih mogao i da govorim ko ima kratku pamet. Dakle, i to bi bila činjenica iz privatnog života nekih lica. Ja imam razumevanja što predsedavajući ima strpljenja za opozicione poslanike, posebno iz Nove stranke, mada mi nije jasno šta je tu novo. Govorim da poslanici Nove stranke grubo krše Poslovnik. Na kraju, kada bi se govorilo o privatnom životu lica, ja bih mogao da pitam – ko ti dade vinograde, Živorade? Ovo poslednje uopšte nisam razumela. Nije štos, nego nisam razumela, nerazumljivo ste rekli, ali što se tiče povrede Poslovnika, nemojte dobacivati predsedavajućem, mislim da smo jedni od ljudi ovde u sali kojima je najteže. Dakle nije povređen član 107. time što su poslanici, obrazlažući svoje amandmane, izgovorili svoje mišljenje o potrebi brisanja člana 3. Vlada više nema vremena. Potrošili ste vreme koje je predviđeno za raspravu.

Hvala, uvažena predsedavajuća. Zaista je apsurd čuti od predlagača amandmana da govori o penzijama i smanjivanju penzija. Ja ovde imam zaista jedan podatak kako se bivši režim dodvoravao penzionerima na štetu čak možda i ukućana, na štetu čak i onih ljudi koji su verovali u ideju te stranke i da će privreda konačno zaživeti u našoj zemlji i da će naći posao.

Sveukupno 169 milijardi dinara za dodvoravanje, za kupovinu izbora, za kupovinu neke lažne nade koju ste davali građanima Srbije. Na sve to, šta je sačekalo SNS, ovde se jasno vidi, a to je 71 milijarda samo kamata na ovo zaduživanje koje ste uzeli da biste kupili izbore i da biste obitavali još koji mesec na vlasti. To je isto kao kada bih ja postavio pitanje predlagačuda li je on mogao npr. na velelepnom, izvinjavam se predsedavajuća, ali morate to da znate, na velelepnom pašnjaku da izgradi zgradu pored Hrama Svetog Save, na primer iz svojih sredstava ili iz kredita? Ja verujem da ste to radili iz svojih sredstava, ali postavljam pitanje - odakle vam novac za to kada ste imali platu koju vi danas optužujete da je velika, 100 hiljada dinara? Mogu eventualno ako podignem skupocen kredit, ali niko mi ga ne bi ni dao, ili ako opljačkam državu, kao što ste imali tendere u vojnoj oblasti. Zato, sramota je da vi o tome govorite. Hvala, predsedavajuća.

Prepoznao sam se u izlivu laži i bezobrazluka od jednog mladog kolege koji samo što je započeo život, a već priča o velikim stvarima. Znate, dugačak je put od prodavca bele tehnike do vlasnika stana. Ima vremena, zaradićete i stan.

Smatram da, bez obzira na to što ovde zastupate interes političke manjine u Srbiji, očigledno, pošto ne verujem da većina podržava smanjenje penzija i plata, pravite veliku grešku. Dužni ste po Ustavu da brinete i o siromašnima u Srbiji. Ako kažemo da u budžetu nismo smanjili izdvajanja za socijalu, ministre Vulin, ne treba da smanjite.

Ne možete da mu odgovorite, ne možete da dobacujete.

Ministri nikad ne dobacuju, a ovde imamo situaciju da ministar dobacuje. Ovde se dešavalo ranije da poslanici gađaju cipelama predsedavajućeg, a ovde bi sad ministar gađao poslanika. Ja sam spreman da gospodinu Jovičiću prikažem imovinsko stanje, ako on bude hteo, već koliko sutra, da ga uputim kako je to sve moguće. Nemam nikakav problem, ali penzije i plate ne smete da smanjujete ljudima koji su zaradili. Ja ovde pričam o velikim proneverama i to jesu velike stvari koje su pogodile građane Srbije. S druge strane, rekli ste da sam prodavao belu tehniku.

Ja ću pošteno i dalje raditi svoj posao i boriti se protiv takvih kao što ste vi zato što smatram da građani Srbije moraju imati dostojanstven život i pretrpećemo svi zajedno, oni to dobro razumeju, i ove teške mere prouzrokovane vašim nedelima, ali za dve godine Srbija će biti pristojno mesto za život, mesto gde će i prodavac bele tehnike moći da kupi stan na pošten i odgovoran način. To nije moglo u vaše vreme. To su mogli vozači, ali ne pošteni i čestiti, nego vozači koji su preko noći postali ministri i veliki i bitni ljudi u ovoj zemlji.

Član 107. za mene nije problem niko u Srbiji ko časno i pošteno radi svoj posao, taj posao može da bude i podizač rampe, može da bude i vozač i prodavac bele tehnike, neuspešni, može da bude kelner, šta god, ali ako niste taj posao uradili, onda je to neistina. Nije dostojanstvo Skupštine. Ne može ili 107. ili 106. Ako nije 107. onda je 106. A možda i 100. Znači, nije ni to. Niste znali koji član želite da reklamirate, ustali ste i s tim smo završili. Zahvaljujem vam puno. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen i Ivan Karić. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Kolege poslanici, ovaj amandman je u skladu sa rešenjem amandmana na član 2. koji smo predložili. To je da se utvrde druge granice na osnovu kojih će se primenjivati ovaj zakon, da umesto 25.000 donja granica buce 35.000, što je ponavljam, po ko zna koji put minimalna potrošačka korpa, a da ova druga granica sa 40.000 se promeni na 66.000 što bi ovde značilo, konkretno u ovom amandmanu 31.000 da se preko te sume na ovih 35.000 primenjuje druga stopa oporezovanja. Naravno, šteta je što nije tu ministar Vujović, ne znam da li od drugog prisutnog ministra možemo da dobijemo odgovore koje Vlada navodi u obrazloženju za odbijanje ovog amandmana, a to je da se prihvatanjem ovog amandmana ne bi ostvarila ona planirana ušteda u budžetu. Još uvek ne znamo kolika je ta planirana ušteda. Nismo uspeli da čujemo taj broj i tražićemo do kraja ove rasprave, a i posle nje, odgovor ministra o kojoj uštedi i kolikoj uštedi je u naredne, a sada više ne znam, da li da govorim i tri godine, jel ovaj zakon očigledno će važiti i više od tri godine, ili da poverujem ovom optimizmu koji neke kolege poslanici pred kraj ove rasprave pokazuju, pa govore o tome da će trajati dve godine. Ako će trajati dve godine još jednom vas pozivam da glasate za naš amandman koji govori o tome da važenje ovog zakona treba da traje dve godine. Mislim da je jako ružno što u ovakvoj atmosferi govorim o jednoj teškoj temi za naše društvo. Mislim da bi trebali svi da budemo vrlo ozbiljni kada se govori i raspravlja o zadiranju u prava najugroženije grupe u našem društvu, to su penzioneri, ljudi koji su radili ceo život da zarade svoju penziju, a sada Vlada obrazlažući težak trenutak, obrazlažući vanrednom tom situacijom, sada poseže u njihov džep. Vi možete da govorite o prethodnom režimu kao krivcu, možemo mi da se vratimo i u neka druga vremena i da tamo tražimo krivca, ali to nam neće dati rešenje za budućnost. Molim vas da ozbiljno razmotrite naše amandmane koji koliko-toliko ublažavaju ovu jako tešku i rigidnu meru. Molim vas da dobro razmislite i o sledećem članu, koji mislim da je ključ da ovaj zakon uspe u pravnom sistemu Srbije. Hvala predsednice. Mislim da je ovde neko malo pomešao babe i žabe. Što se tiče ovih amandmana, vezano za ovaj zakon i priči da se jedni brišu a drugi traže određene izmene, mislim da neko najbolje nije sagledao stvari ili se bar nije potrudio da to sagleda na pravi način. Šta hoću da kažem?

Da li je to naša volja, da li je to nešto što je popularno bilo kojoj političkoj opciji? Naravno da nije, ali postoje razlozi zbog čega to moramo da uradimo a razlozi leže, između ostalog, i o nekoj ne tako dalekoj prošlosti. Predsednik jedne, sada ne znam, ove podeljene opozicije, nekad 7. maja 2010. godine kaže – krajem 2010. očekujem prva značajna poboljšanja životnog standarda građana Srbije, pa onda 28. maja posle 21 dan, kaže – prvi značajni pozitivni znaci poboljšanja će se osetiti ove godine, a u 2011. očekujem veći rast proizvodnje i ekonomije, a rashod od 5% može se očekivati 2012. i 2013. godine. Ono što je dobro to je da je osvojio tih nekih 5% a ne više na izborima, pa građani nisu imali nesreću da i dalje ta vlada vodi zemlju i da učini ono što je učinjeno i što je prouzrokovalo smanjenje plata i sada penzija našim penzionerima. Obećano je 200.000 u kampanji 2008. godine, 200.000 radnih mesta, dobili smo 450.000 otpuštenih radnika, izgubili smo 130.000 malih i srednjih preduzeća, pa se zatim država zadužila 7 milijardi evra, unutrašnji dug je ukupno 2008, 2012. sa 8,700 na 17,700, to je 9 milijardi. Verovatno to neko laže a statistika to kaže. Šta bi onda bilo da je ostala stopa nezaposlenosti 14%, šta bi bilo da nismo izgubili onih 400-500.000 radnih mesta, šta bi bilo da se nisu ugasili onih 130.000 firmi? Sa svim tim danas ne bismo došli u situaciju da smanjimo plate i penzije. Vi ličite na jednu grupu koja je gurnula autobus sa nekim ljudima u provaliju pa se sada čudi kako to neko tobož pokušava da izvuče, kako to sporo radi. Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajednonarodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Perić i Vesna Martinović. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zahvaljujem. Član 4. kojem predlažemo brisanje glasi – isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim. Meni nije novo da jedan broj poslanika uvek ima vrlo čvrst stav o predmetu koji zakon tretira, a da je lako utvrditi da ga nisu pročitali. To je relativno često, nažalost. Kao što je relativno često i da se ima čvrst stav o stvarima o kojima se ili nemaju podaci, ili se govore potpuno oprečne stvari. Ovaj član zakona koji ponavlja glasi – isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim. Dve stvari govori onom ko ume da čita zakone. Normativac koji je radio zna da ovo nije ustavno. Možemo mi da pravimo kakve god hoćete strategije komunikacije i kampanje, konačne isplate koje su objašnjenje se odnose na postojeće penzionere i na one koji će posle donošenja ovog zakona, njegovog stupanja na snagu otići u penziju, pokazuju da je ovo nepotrebno. Neko ko će otići u penziju 15. januara 2015. godine, nema drugog zakona da po njemu dobije isplatu svoje penzije, samo ovaj. Koliko imam žaljenja što znamo da je ovo neustavno, toliko imam još više žaljenja što se ovde upotrebljava kao argumentacija jedna sasvim oprečna stvar kada se govori o povećanju penzija. Penzije od 25.000 su povećane penzije i potpuno razumem argumentaciju da se to zadrži, ali je oprečno da se onda govori da povećanje ne valja, jer ga koristite kao argument sebi u korist. Reč ima narodni poslanik prof. dr Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću, poštovani ministre Vulin, ostali ste usamljeni u ovoj Vladi koja je u ostavci sada ovde. Zahvaljujem se na aplauzu poslanicima Napredne stranke.

Molim vas, gospodo, da li ovde možemo da nađemojednu osobu, evo neka se javi ta osoba, koja može u komparativnoj praksi da nam pokaže gde to još ima ovakav jedan član. Molim vas, ovo mora da se briše. Poštovana gospodo, šta je poruka koju Vlada šalje sadržinom ovog člana 4. Predloga zakona? Vlada šalje poruku da je država jedna represivna sila koja može u svakom trenutku, mimo zakona, mimo Ustava da ti zavuče ruku u džep i onda u članu 4. još da ti kaže – ovo je konačno. Zavukao sam ti ruku u džep, uzeo šta ima i nema šanse da to može da se, pazite, ima i dalje, ja sam razmišljao sada npr. ovaj član ovako, bilo bi mi razumljivo da je Vlada došla, obratila se penzionerima na primer, saopštila – gospodo, državi treba pozajmica jer se nalazimo u bezizlaznoj situaciji, ali ćemo da vam vratimo taj novac onda kada se popravi ovo stanje, pa da onda penzioneri, ova gospoda koja iz sebe ovde ne progovaraju danas, kažuza to su ili nisu za to. A ovako, država im to otme i nikome ništa. Molim vas, protiv ovog predloga da se glasa odmah večeras. Zahvaljujem gospodine Pavićeviću. Reč ima narodni poslanik Vladeta Kostić. Poštovani predsedavajući, ministre i drage kolege, uz dužno poštovanje jednog od predlagača ovog amandmana, moram da izrazim sumnju u iskrenost namere ovih predlagača. U obrazloženju koje su dali stoji da se pozivaju na član 88. stav 1. Ustava RS, a on glasi – jamči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona. Tačno je, ta prava jesu stečena na osnovu zakona, na osnovu zakona se penzije i isplaćuju, a zakone donosi upravo ovaj dom i Skupština RS i zato i jeste pred nama zakon o utvrđivanju načina isplate penzija, tačnije privremenom utvrđivanju načina isplate penzija. Predlagači da su samo 12 članova unapred išli u istom Ustavu, našli bi član 70. koji u stavu 2. kaže – Republika Srbija stara se o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Pa, pitam sada gde su bili oni njihovi domaćini sa liste, sa njihove liste na kojoj su listi, gde su bili kada su povećavali nerealno penzije u javnom sektoru i time ugrozili ekonomsku sigurnost, ne samo penzionera, nego svih građana u Republici Srbiji. Mogu da razumem amandmane koje su podnele poštovane koleginice Jerkov i Vučković, gde se traži da se sredstva refundiraju. Mogu da razumem i amadndmane Nove demokratske stranke ili Socijaldemokratske stranke kojima se traži da se taj minimalni limit podigne sa 25 na 35.000, ali ne mogu i neću da razumem amandmanekoji imaju isti broj članova kao i neke stranke, odnosno isti broj reči kao što neke stranke imaju članova, imaju ovde svoje predstavnike, ali to je verovatno pogrešna odluka te liste. I kako kaže ona srpska – dva loša ubiše Miloša. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Hvala poštovani predsedavajući. Molim vas za malo pažnje, pročitaću vam, čuli ste kako glasi predloženi član 4, a pročitaću vam predlog koji smo mi dali kako član 4. treba da glasi – isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se privremenim, a iznos umanjenja penzija postaje dug RS prema korisnicima penzija. Dug iz stava 1. ovog člana dospeva za naplatu 1. januara 2018. godine, a način izmirenja duga bliže se uređuje u skladu sa propisima koji regulišu javni dug RS. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Vlada je rekla – amandman se odbija iz razloga što je upravo predloženo da je umanjenje privremenog karaktera. Postavljam pitanje, ne usvajanjem amandmana kojim se briše krajnji rok, gde je tu privremenost? Uvodi se trajnost ovog zakona. Kaže – privremenog karaktera, jer za to postoji posebno važan javni interes koji se ogleda u potrebi očuvanja stabilnosti ekonomskog sistema države u uslovima finansijske krize, podmirivanje obaveza države i osiguranja, ne smetanog obavljanja svih državnih funkcija i zadataka. Dakle, ovaj zakon se ne donosi u tzv. redovnoj situaciji, već u jednoj posebnoj, neredovnoj, pod znacima navoda, situaciji u kojoj država mora brzim, interventnim merama da otkloni negativne efekte finansijske krize, obezbeđivanjem sredstava za njihovo prevazilaženje. Moram da iskoristim ovu priliku da vam pročitam obrazloženje, ako niste gledali, koje smo dali predlažući ovaj amandman - prava iz penzionog osiguranja su prava koja se stiču i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi, pri čemu se prava iz penzijskog osiguranja stiču, ostvaruju i koriste pod uslovima i na način propisan zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Dakle, prava na penziju ne podrazumeva samo pravo da nekome bude isplaćivana penzija, već da ona bude isplaćivana u određenom iznosu, zavisno od toga koliko dugo i u kom iznosu je penzioner za vreme svog radnog veka bio obavezan da uplaćuje doprinose. Budući da je on svoju obavezu ostvario, sada ima pravo da mu penzija bude isplaćivana u iznosu koji je utvrđen na osnovu onoga što je uplaćivao fond. Način utvrđivanja visine penzija propisan je navedenim zakonom, te se jedino može na osnovu tog zakona trajno i konačno menjati visina penzije. Čuli smo ovde primere kako je u nekim zemljama smanjenje penzija dalo efekte, ali nismo čuli sve podatke. U Rumuniji Ustavni sud je proglasio smanjenje penzija neustavnom i ta mera nije mogla da se primeni. U drugim državama u kojima su se smanjivale penzije, smanjivale su se linearno, znači svimpenzionerima za isti iznos. Naša vlada je htela da izbegne to rešenje kako bi ublažila efekte ove mere prema onim penzionerima koji dobijaju manje od 25.000. To verovatno i deluje pravedno i socijalno odgovorno. Vlada je u obrazloženju ovog zakona, govorio sam nešto u načelnoj raspravi o tome, uopšte nije koristila nikakav ekonomski jezik kada je pisala obrazloženje ovog zakona, nego jedan pravni tekst u kome govori, polazi se od Ustava, člana 1. koji govori da je Srbija država u kojoj vlada načelo socijalne pravde, da se polazi od principa solidarnosti i kako je ova mera srazmerna mera za ostvarivanje legitimnog cilja. (Predsedavajući:Zahvaljujem gospodine Đurišiću, isteklo je vreme.) Koje vreme? Imali ste još dva minuta. Vreme poslaničke grupe? Nema više vremena. Nemoguće da sam toliko govorio. Čuvao sam se za ovaj amandman, jer je ovo ključna stvar.

Stvarno ću početi da sam vodim evidenciju, jer svaki put mi nestane na volšeban način nekoliko minuta gospodine predsedavajući. Molim vas da razmislite dobro o prihvatanju ovog amandmana. Izvinjavam se, vrlo rado bih vam dao, ali po sistemu ste imali samo još dodatno dva minuta. Reč ima narodni poslanik Branka Janković. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, gospodine ministre, osvrnuću se na ovaj amandman, na član 4. Predloga zakona o privremenom uređivanju načina penzija. U predloženom amandmanu navode se praktično dve stvari. Prvo, da se isplate penzije, izvršene u skladu sa ovim zakonom, smatraju privremenim i da se iznos umanjenja tih penzija smatra dugom Republike Srbije prema korisnicima penzija. Po meni je član 4. predloga ovog zakona potpuno jasan. Već iz samog naziva zakona, odnosno Predloga zakona proizilazi jasno da je reč o meri koja je privremenog karaktera, a njeno trajanje je jasno definisano u odredbi člana 1. ovog zakona, odnosno Predloga zakona. S tim u vezi, smatram da nema potrebe opterećivati ovaj zakon i u članu 4. ponovo navoditi vreme trajanja ove mere, jer ono što kao pravnici već na prvoj godini fakulteta u okviru predmeta pravno normiranje učimo, to je da zakoni koji se donose moraju biti jasni, precizni, jasni za tumačenje i da ne budu opterećeni prevelikim, konciznim odredbama. Drugi deo ovog amandmana u stvari govori o tome da se iznos umanjenih penzija ima smatrati dugom Republike Srbije prema korisnicima penzija. Po meni, on potpuno nije na mestu iz razloga što smatram da bi Vlada, kaopredlagač ovog zakona, sasvim sigurno u zakon, odnosno Predlog zakona upotrebila reči „pozajmica“, „zajam“, „privremeno izdvajanje sa određenim rokom vraćanja“ i tome slično, a da je za tako nečim bilo uopšte mesta, odnosno prostora za ovakvim normiranjem. Prethodni režim je doveo državu Srbiju do ovakvog stanja da smo praktično pred ivicom bankrota i jedini način da se Srbija spase tog bankrota jeste ova i ovakva mera. Ona se i preduzima upravo u cilju zaštite tih stečenih prava penzionera na penziju, jer bi praktično bila onemogućena njihova isplata u celosti, u vrlo skorom periodu. Po meni, čitajući obrazloženje ovakvog amandmana, ima vrlo neukusnih momenata gde se, recimo, kaže – visina penzija ne može biti samovoljno smanjivanje zbog toga što Vlada nije u stanju da naplati poreze i reši se deficita. Naravno da Vlada nije samovoljno donela ovakvu odluku. Ona je učinila ono što joj zakon dozvoljava, što spada u njenu nadležnost, a to je da donese predlog zakona i da ga da ovoj Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Na nama, narodnim poslanicima, je da utvrdimo da li takav predlog zakona ima osnovu za svoje bitisanje ili ne. Dakle, da ga izglasamo ili ne. Inače, u poslednjih pet meseci želim reći i ponoviti da je ova Vlada pokazala da je sposobna da naplati poreze, a naročito od nedodirljivih, koje je kao takve stvorio bivši režim, o čemu je i premijer Vučić pre neki dan govorio u ovom domu. Još se u ovom obrazloženju navodi da se na ovaj način želi popuniti krater u budžetu nesposobne vlasti. Gospodo, krater ne nastaje od juče. Krater je nastajao kontinuirano u periodu od 2000. pa do 2012. godine. Govori se o nesagledivoj šteti kroz gubitak sudskih procesa koje bi eventualno penzioneri pokrenuli u slučaju izglasavanja ovakvog zakona, a ja pitam – da li topredstavnici bivšeg režima žele da nam kažu da je pravosuđe, onakvo kakvo je od 2009. godine, još uvek pod njihovom kontrolom, ili žele da nam kažu da treba da se učimo na njihovim greškama i da su i sami imali ovakve svoje pehove kada su nezakonito i bez obrazloženja ostavili hiljade sudija i sudija za prekršaje bez posla, a ovi tužili državu Srbiju i sada država Srbija gubi te sporove? Znači, upravo ti i takvi penzioneri, prema izbornim rezultatima sa poslednjih vanrednih parlamentarnih izbora, pokazali su i rekli ne politici prethodnog režima i pored toga što im oni nisu umanjivali penzije.

Hvala, predsedavajući. Pokušaću biranim rečima da kažem obrazloženje povodom odbijanja ovog amandmana, da ne bih izazvala povredu Poslovnika. Htela bih da kažem da kreativnost pojedinih opozicionih poslanika, pa tako i predlagača ovog i ovih amandmana prilikom pisanja obrazloženja su izuzetno velika i nadahnuta idejom da se uvek i za sve bude protiv, iako za to nema valjane argumentacije niti valjanog obrazloženja. Mi danas ovaj zakon usvajamo zato što moramo i zato što moramo da sačuvamo supstancu koja je nagrižena i gotovo uništena, a ne zato što nam je došlo iz čistog hira da umanjujemo nečije plate i penzije. Niko od nas nije srećan zbog ovakvih mera, ali smo kao odgovorni ljudi svesni da moramo da amputiramo prst ako želimo da sačuvamo ruku. Takođe smo svesni da ovim zakonom ispravljamo greške i marifetluke prethodnih vlada, u kojima su bili i predlagači ovog i ovih amandmana i koji su nas, na kraju krajeva, i doveli do ovakve situacije gde se danas nalazimo. Hvala. Zahvaljujem. Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić i Vesna Martinović. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Član 5. je još jedan dokaz nesigurnosti predlagača, kome nije dovoljno da napiše ovakav besmislen član 4. gde se isplate penzija smatraju konačnim, nego to pojačava u članu 5. tako što kaže opet – isplate penzija na način utvrđen u čl. 2. i 3, odnosno kao što se kaže i u članu 4. – primenjuju se i na zatečene i na buduće korisnike penzija. Genijalno. To je stvarno jedan jasan dokaz koliko je nesigurnosti kod onoga ko je morao da napiše ovo obrazloženje i ovaj zakon, a zna da će pasti pred Ustavnim sudom, pa je onda pokušavao iz ovih par članova da obodri sebe. Eto, možda će se neko uplašiti ovakvog rešenja. Ustavni sud ima svoju jasnu nadležnost i mislim da tamo još uvek ima ljudi koji mogu da odgovore onome što je uloga koju taj visoki pravosudni organ ima. Na kraju ove rasprave još jednom da ponovim, naravno da je velika poteškoća za budžet Srbije da se preko 250 milijardi dinara upućuje iz budžeta za penzioni fond i za isplatu penzija, ali taj problem se ne rešava na način koji je ovde predložen. Niko, pa ni ovoj odlazećoj Vladi u ostavci nije dao pravo da izvrši državni lapot nad penzionerima. Čudi me da nismo čuli reakcije iz tog dela poslanika. Konačno, naravno da gospodin Pavićević i ja nećemo ostati na glasanju kod ovih amandmana, jer naprosto to je racionalnom čoveku potpuno jasno šta će se desiti, a i zbog nekih koji svojim prisustvom u ovom časnom domu vređaju član 107. Poslovnika Narodne skupštine. Zahvaljujem. Gospodine predsedavajući, gospodo poslanici, ovo će biti zabeleženo kao jedan tužan dan u srpskom parlamentarizmu kada se većina trudila da uz osmehe ubedi građane Srbije kako je bivša Vlada kriva zato što će snositi odgovornost za rad ove nesposobne Vlade, koja već dve godine vrši eksperiment nad životima građana Srbije. U članu 5. kaže se – ovaj zakon će se primenjivati i na zatečene i na buduće korisnike penzija. Ovaj zakon će tretirati generacije, sve one koji su dugi niz godina radili da bi imali penziju, ali i one koji danas rade. Siguran sam da će upamćen kao jedan od žalosnih dana srpskog parlamentarizma, a garantujem vam, da će ako ne na našem Ustavnom sudu za koji verujem da je potpuno nezavistan, a onda zasigurno u Strazburu pasti, a onda će to koštati građane Srbije još više novca i tek onda ćemo ući u jednu spiralu nesreće koja možda nas zadesi. Zato vas pozivam uvažene kolege poslanici da iskoristite svoju ličnu savest i da se vratite u svoja mesta uzdignutog čela, tako što nećete podržati smanjenje ni penzija ni plata, jer to je zaista velika, ali velika tuga za sve građane Srbije. Hvala. Izvinjavam se gospodin Mirko Krlić, Vladimir Đukanović, nema više vremena vaša poslanička grupa. Jedino narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, vi imate vreme šefa poslaničke grupe. Dame i gospodo narodni poslanici, Vlada Aleksandra Vučića je jedina Vlada u novijoj srpskoj političkoj istoriji koja ima jasan plan kako da Srbiju izvede iz krize. Jedina smo stranka koja nije obmanjivala narod u predizbornoj kampanji i u predizbornoj kampanji pričala jedno, a onda kada smo obrazovali Vladu, radili nešto drugo. Mi smo narodu i u predizbornoj kampanji 2014. godine rekli da Srbiju očekuju teške mere, jer se teška ekonomska situacija može izlečiti jedino teškim merama. Ovde su nam držane lekcije od strane ljudi koji neprestano mašu rukom, prete prstom, na jednoj od tih ruka se nalazi i sat koji vredi 15 ili 20.000 evra. Sumnjam da taj sat može da se kupi od ministarske plate. Držali su nam lekcije ljudi o tome šta je Aleksandar Vučić rekao u hali „Pinki“, šta je rekao u ovoj, šta je rekao u onoj televizijskoj emisiji. Evo ja ću sada iskoristiti neki minut vremena da vam kažem šta je sve bivši režim pričao 2000. godine. Možda su kolege iz bivšeg režima zaboravile da je nekada postojala politička organizacija zvana DOS, koja je 2000. godine, između ostalog obećala sledeće, kaže – ovim dokumentom koji potpisujemo sa punom odgovornošću, obavezujemo se da obnovimo poverenje građana u državu, iskorenimo korupciju u upravnim organima i javnim ustanovama i zajedno krenemo u sveobuhvatne reforme s ciljem ponovnog zauzimanja ravnopravnog mesta Srbije u zajednici evropskih država. Država ne sme više da bude, pazite je li bila takva država od 2000. do 2012. godine? Država ne sme više da bude zaštitnik neradnika, kriminalaca i paravan za lično bogaćenje državnih i partijskih funkcionera. Jel Srbija bila takva država od 2000. do 2012. godine? Jel se to zove ispunjavanje predizbornih obećanja. Umesto toga kaže – izgradićemo državu koja će štiti siromašne i davati snažan podstrek onima koji stvaraju i kadri su da iniciraju preduzetničke poduhvate i investiraju, štede i uče i uspešno razvijaju našu domovinu. Dalje, šta će uraditi kada dođu na vlast, između ostalog, radikalne ekonomske reforme, pa između ostalog, rast prihoda po osnovu naplate poreza na promet i akciza na proizvode koje je država danas namerno gurnula u zonu crne ekonomije. Cigarete, kafa, benzin - u periodu od 2000. do 2012. godine apsolutno ništa nije urađeno da se suzbije siva ekonomija. Vlada Aleksandra Vučića je za pet meseci uradila više nego sve vlade DOS-ovske vlade za 12 godina. To je statistika koju niko ne može da obori. Onda kaže dalje, pazite ovo – obećavali su 2000. godine, racionalizacija javne administracije kroz ukidanje nepotrebnih ministarstava, državnih privrednih komora i drugih vidova neefikasnog javnog trošenja, uvođenje novih prioriteta i stroge discipline u trošenju budžetskih sredstava, itd, itd. Danas nam pričaju o tome kako treba ukinuti silne agencije, mnogo koštaju, direktori imaju plate po 300.000 dinara, mi ih pitamo – pa ko je formirao te agencije. Jel ste obećali 2000. godine ukidanje svega onoga što je nepotrebno, umesto što ukidate vi ste sve to napravili i kažete krivi Aleksandar Vučić, kriva je Srpska napredna stranka. Godine 2007, šta ste obećavali? Imali ste parolu „Demokratska stranka za bolji život“

Želimo da uklonimo prepreke koje onemogućavaju ljude da razvijaju svoje talente i koriste svoje potencijale. Prepreke, kao što su siromaštvo, nezaposlenost, niska obrazovanost, neodgovornost, nasilje, kriminal, korupcija, monopol i privilegije, itd. Sve smo to imali za 12 godina njihove vladavine i korupciju i kriminal i monopol, bezakonje i siromaštvo, sve što su obećali, sve su pogazili.

Pa u izborima 2008. godine – glasajte za nas ulazimo sigurno 2012. godine. Pa su 2011. godine doneli Zakon o finansiranju političkih aktivnosti koji danas kritikuju, jer su mislili da će da pobede na izborima 2012. godine, pa je ispalo da su zakon doneli u korist onih koji su mislili da će da pobede Srpske napredne stranke i sada kada su izgubili izbore, e sada nam ne valja Zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Šta hoću da kažem? Ako je iko građanima Srbije obećavao u predizbornoj kampanji jedno, a posle toga radio drugo, to su radile stranke bivšeg režima. Srpska napredna stranka nikada nije obećavala da će u 2014, da će u 2015. godini biti ovako, ne, biće nam teško. Ali ono što hoću da kažem, oni koji se danas predstavljaju kao zaštitnici interesa radnika, penzionera, siromašnih, studenata, itd. Sve su uradili za 12 godina njihove vladavine, odnosno 14 godina njihove vladavine u Vojvodini, da osiromaše i radnike i penzionere i seljake i studente itd. Danas podržavaju studentske štrajkove. Pa ko je doneo Zakon o visokom obrazovanju? Ko je rekao da je to reformski zakon? Ko je nametnuo studentima velike školarine? Ko danas radi sve suprotno od onoga što je radio dok je bio na vlasti? Jedina Vlada koja ima jasan plan kako da se iz krize izađe jeste Vlada koju vodi Srpska napredna stranka. Naš narod kaže – na ljutu ranu se stavlja ljuta trava. Ovo je ljuta trava koju Vlada Republike stavlja na teške rane koje nije ona prouzrokovala, a koje mora da leči, a lečimo ih zato što drugog rešenja nema. Nemojte da mi kažete da samo poslanici bivšeg režima imaju roditelje koji su penzioneri, da samo poslanici bivšeg režima imaju decu, da samo poslanici bivšeg režima brinu o narodu. Ja imam majku koja je penzionerka, i ja imam decu i borim se za njihovu budućnost, ali znam da budućnosti ta deca nemaju ako se bude vodila politika koja se vodila 12 godina u ovoj državi. Zaduži se, daj ono što nisi zaradio samo zato da bi pobedio na izborima, a izbori mi trebaju da bi pobedio, da bi mogao da se obogatim i da nelegalan način steknem sve ono što sada imam. Danas pričaju o Zakonu o ispitivanju porekla imovine. Nema problema, neka se donese taj zakon, ali onda hajde da vidimo kako je moguće da pojedini pokrajinski funkcioneri imaju 35 stanova u Novom Sadu? Jedan od njih se napio, seo u taksi, taksi ga je celu noć vozio po Novom Sadu, jer nije znao čovek da pogodi stan u kome živi. Pored tog jednog još ima 34. Dakle, drugih rešenja sem ovih nema. Čuli ste neke od njih. Dok nije zakon ušao u proceduru, ne valja Zakon o smanjivanju penzija. Jel ste čuli šta danas pričaju – da, treba smanjiti penzije, ali osnovica ne treba da bude 25.000 nego 35.000 dinara. Šta to znači? Nemamo nikakav plan, nemamo nikakvu koncepciju, samo neka nešto stigne iz Vlade Aleksandra Vučića, mi smo automatski protiv. Ta politika je od građana Srbije u martu 2014. godine ocenjena tako što su jedva prešli cenzus i sva priča o tome ko ima legitimitet da sprovodi ovakvu politiku je završena. Legitimitet za ovakvu politiku je preuzela SNS i mi smo ubeđeni da ćemo ovu politiku da izguramo do kraja i namerno smo predložili amandman kojim skidamo datum 2017. godine jer verujemo ne samo u ovu Vladu, verujemo u našu privredu, verujemo u naš narod, da ćemo moći i pre decembra 2017. godine da prekinemo sa primenom ovih bolnih mera tako što ćemo suzbiti kriminal, korupciju, podići nivo industrijske proizvodnje i konačno i pre tog famoznog decembra 2017. godine od Srbije napraviti jednu normalnu i pristojnu državu. Zahvaljujem gospodinu Martinoviću. Za reč se javio po amandmanu narodni poslanik Dejan Nikolić. Dame i gospodo narodni poslanici, 40 hiljada godina ljudskog jezika, a da ja danas nemam reči da opišem nastup mog prethodnika. Zamislite da možemo do sada da izjavimo izjave Aleksandra Vučića dok je bio srpski radikal, nosio majicu i lupao nogom…

Gospodine Nikoliću, ja vas molim, javili ste se po amandmanu, imate vreme poslaničke grupe, govorite kao predlagač amandman i molim vas da govorite po amandmanu. Vi ste jedan od predlagača amandmana.

Ja vas molim da to ne radite u Narodnoj skupštini. Gospodine Šutanovac, ja vas danima upozoravam da ne dobacujete s mesta. Ja vas molim da to ne radite. Meni nije problem da to radite. Izaći ćemo posle sednice u hodnik, vi se izvičite koliko želite na mene, ali, nemojte to da radite u ovom visokom domu. Izvolite, gospodine Nikoliću. Kada biste mi jednu stvar naveli koju je moj prethodnik rekao u vezi sa amandmanom i zakonima, i ja bih se držao dnevnog reda. Ali, to nije moj manir, pa ću se ja držati dnevnog reda, jer smo ovde zbog smanjenja plata i penzija radnika u javnom sektoru i penzionera. Podneli smo 20 amandmana, 19 amandmana je glasilo – briše se, iz nekoliko razloga. Prvi je zato što smatramo da treba da se briše. Drugi je i da greškom pritisnete zvonce dok budete glasali i greškom usvojite jedan od naših amandmana, rebalans i ovi zakoni će postati bespredmetni, stopiraćemo smanjenje plata i penzija i mi ćemo u tome uspeti. Pošto verujem da se to neće dogoditi, smanjenje plata i penzija kreće od 1. novembra.

Nizom loših poteza, nesposobnosti ove Vlade, ona je sama dovela do toga u poslednjih dve i po godine da danas mora da smanjuje plate i penzije. Dokazali smo da je nivo stranih direktnih investicija veći. Ne bi trebalo smanjivati plate i penzije. Ali, strane direktne investicije, nivo je jako nizak, nije visok, nema sposobnosti i vi zbog toga smanjujete plate i penzije. Dve i po godine slušamo o reformama u javnim preduzećima. Poslednje obećanje je bilo oktobra 2013, od tog obećanja je prošlo godinu dana. Umesto toga imamo novo zaduživanje budžeta za preko 400 miliona evra, cifra koja je veća od uštede, što ćete ostvariti smanjenjem plate i penzija i dovesti do toga da se od 1. novembra građani koji rade u javnom sektoru, penzioneri, počnu svoju borbu sa egzistencijom. Ali, ove loše mere će dati katastrofalne efekte i za buduća vreme. Ja bih voleo da grešim, ali ne grešim i sigurno će ove mere dovesti do otpuštanja radnika u proizvodnji, jer će smanjene plate i penzije dovesti do manje potražnje, manja potražnja do manje proizvodnje, što će proizvesti smanjenje plata u proizvodnji i zasigurno nova otpuštanja u ovom sektoru.

Izvolite, gospodine Babiću. Katastrofa je, gospodine predsedavajući, stanje u javnim finansijama koje su nam ostavili. Katastrofa je ona pomrčina i mrak od zaduženja koje su radili iz godine u godinu. Katastrofa je od javnog duga. Katastrofa od nesretnih privatizacija i 400 hiljada radnika koje ste doveli do ivice propasti na državnoj kasi i na javnim kuhinjama. Katastrofa je što predstavljate mere koje su uspele u pola Evrope da neće uspeti u Srbiji. Mi smo imali hrabrosti, čestitosti i obraza da kažemo i onda kada smo grešili, i onda kada smo pripadali nekim drugim strankama. Ali je problem u vama što u istom ormaru držite majice i sa likom Borisa Tadića i sa likom Dragana Đilasa i sa likom Pajtića, a verujem da već spremate sledeću majicu, samo ne znate koji lik da stavite na tu majicu. I ne znate ujutru koju ćete majicu da obučete. I ne znate da kažete ovim ljudima u Srbiji koji sve ovo gledaju – izvinite, izvinite što smo vas upropastili, izvinite što smo vas prezadužili, izvinite što smo vam oteli budućnost, izvinite što smo svaku privatizaciju koristili za svoje lično bogaćenje, što smo za 10 godina vlasti mi sve bogatiji, odnosno predstavnici bivše Vlade sve bogatiji a građani bili sve siromašniji. U tome je problem, što ne umete da pogledate realnosti u oči. Ne umete da kažete – izvinite. Ne, nego sada želite da ponovo radite protiv svoje države, da ponovo stavljate teg javnim finansijama, da ponovo mašete nekim populističkim stvarima. Kakav plan i program ste rekli? Naplatiti od tajkuna, od onih istih kojima niste smeli ni ime da pomenete, a kamoli da im naplatite porez. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković i mr Aleksandra Jerkov.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. (Dejan Nikolić, s mesta: Replika.) Gospodine Nikoliću, vi ste se javili u nekom trenutku. Ali, pažljivo sam slušao izlaganje gospodina Babića.

Evo, pregledaću stenogram, ali nisam čuo ime predsednika stranke. Proveriću i dobićete vreme po ovom amandmanu ako je to tačno. Samo sam pažljivo slušao, nijednom nije pomenuo DS. Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne) Narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić podneli su amandman kojim se predlaže dodavanje novog člana 6. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Naravno, Vlada je to odbila, ali ja hoću još jednom da pozovem vladajuću većinu da iskoristi one mogućnosti koje nam daje Poslovnik i da češće tražimo od Vlade izveštaj o primeni i ovog zakona i o mnogim drugim zakonima. Želim nešto da kažem na kraju ove diskusije koja se završava u jednoj stvarno ružnoj atmosferi, ali verovatno je posledica toga što vladajuća većina nema argumenata da brani donošenje ovog zakona, pa se poseže za uvredama koje nisu dostojne ovog parlamenta, a nisu u nekom nivou dostojne ni srpske kafane. Mi nismo hteli da učestvujemo danas u tome. Na svaki mogući način smo izbegavali da učestvujemo u međusobnim optužbama, ali vidimo da tome kraja nema i da očigledno za sve ono što ova Vlada ne može da uradi biće kriv bivši režim. Želim da vas pitam koji je to bivši režim, s obzirom da je premijer govorio kako je on premijer samo pet meseci. Pa, verovatno misli na režim Ivice Dačića i Aleksandra Vučića kao prvog potpredsednika Vlade. Da li je to bivši režim ili je bivši režim od 2000. do 2012. godine ili ćemo da govorimo o bivšem režimu iz devedesetih godina, kada su se poslanici, neki od poslanika koji su i danas u vladajućoj većini, zalagali za granicu Karlovac-Virovitica? Možemo mi da prihvatimo odgovornost…

Na dva minuta i 15 sekundi sam isključio. Izvolite. Reklamiram i član 103. i član 107. Prvo, prethodnik uopšte nije pričao o amandmanu. Druga stvar, uporedio je Skupštinu sa kafanom. Zaista bih vas sada zamolio da reagujete na ovakve stvari kada tako neko vređa dostojanstvo parlamenta i svih nas ovde, a pri tome je izgovorio da smo mi njih nekako vređali, iako je čitav njegov govor bio krajnje uvredljiv prema našoj poslaničkoj grupi. Znate, ako već neko ne može da se brani na normalan način nekakvom argumentacijom, a činjenica da nam je neko razorio privredu i da zato danas se smanjuju i penzije i plate i da smo zato prinuđeni danas da ovako nešto radimo, zato što plaćamo ceh njihove neverovatne vladavine, gde ste bez ikakvog realnog osnova povećavali ljudima penzije, zaista bi bio red da onda reagujete, jer ovo nije kafana, ovo je mesto gde bi trebalo na jedan normalan način da se raspravlja, a to čini mi se ona suprotna strana nikako ne želi. Zahvaljujem se, gospodine Đukanoviću. Kao što su poslanici bili svedoci, kada je poslanik počeo da vređa ja sam isključio mikrofon, tako da sam reagovao na vreme.

Mi u parlamentu postavljamo legitimna pitanja koja od nas traže građani da postavimo Vladi, jer oni od 1. novembra ulaze u strepnju, borbu za egzistencijom. Ono što dobijamo od vladajuće većine su uvrede i kletve najprizemnije vrste koje ja u parlamentu ne mogu ni da izgovorim. Dve i po godine slušamo da je prethodna, prethodna, prethodna vlada kriva za ekonomski propast, Bog za poplave, a međunarodni i domaći izdajnici provokatori za rušenje vlade, umesto da priznate da se gušite u sopstvenoj autokratičnosti.

Posle vas ni kamen na kamen neće da ostane. Zahvaljujem, gospodine Nikoliću. Izvolite. Definicija bivšeg režima koji nije ostavio ni kamen na kamenu u Srbiji, ali nije ostavio ni kamen, čak ni to, to su oni ljudi koji su zemljište u Vojvodini prodavali za pare od trgovine narkoticima, Šariću, Miletu Jerkoviću i to predstavljali kao direktne strane investicije, isti oni koji su trgovali i sarađivali sa ljudima od kojih se svi normalni ljudi u svakoj normalnoj državi okreću glave. Vama su investicije kada tajkun proda svoju imovinu. Vama su investicije kada se koferi prljavog novca peru imovinom, hotelima, oranicama i njivama po Vojvodini. Bivši režim je onaj režim koji je nezaposlenost za četiri godine sa 13 popeo na 26% Bivši režim je onaj režim koji je 400 hiljada ljudi ostavio bez posla dok je sebi gradio vile na pašnjacima Vračara. Bivši režim je onaj režim koji je dug države sa 29,2% za četiri godine podigao na 60% Bivši režim je onaj režim koji je taj dug prelomio, dao tim građanima koji sada zovu, a ja sam siguran da, kao što postoje ljudi po Srbiji koji cepaju i gnušaju se svog članstva u DS, da isti ti ne žele da znaju ni broj telefona ukoliko je uključen u bilo kojem odboru. To je bivši režim koji nas tera na ovakve mere da bi mogli da preživimo. Izvolite. Ja ću se opet pozvati na član 107. Morali ste da reagujete. Malopređašnji govornik je rekao svima nama onu čuvenu Gebelsovu krilaticu, da se mi time rukovodimo – sto puta izrečena laž postaje istina. To je zaista zastrašujuća uvreda i vi ste morali da reagujete. To akosu oni navikli da se tako ponašaju i da nam pričaju o „Potemkinovim selima“, a da država propada, zaista je to nešto što je bila odlika njihovog režima, ali nama ne pada na pamet da se tako ponašamo. Izvinjavam se narodnim poslanicima. Vi ste veoma glasni i vas sve čujem, ali neke narodne poslanike ne mogu da čujem zato što je buka u sali i ako mi neka reč promakne, ja se izvinjavam unapred.

Gospodine predsedavajući, koristiću vreme koje pripada šefu poslaničkog klupa SPS. Naravno, neću govoriti o prošlosti i neću govoriti o onome što se dešavalo u prošlom periodu u godinama iza nas, jer mislim da svi mi na neki način iz prošlosti uvek treba da izvučemo pouke, da iz prošlosti treba da afirmišemo ono što je bilo dobro, ali treba da učinimo svi zajedno ono što Vlada čini predlozima o kojima danas govorimo, a to je da realno sagledamo sadašnjost i da zajedno pokušamo da izgradimo temelje neke nove budućnosti. Bez obzira na način kako je završena i kako se završava današnja rasprava, zaista verujem da smo imali jednu kvalitetnu raspravu i da ćemo u republičkom parlamentu imati najširu moguću podršku i jedan ozbiljan konsenzus oko važnih pitanja o kojima smo danas govorili. Ovo nije kriza aktuelne Vlade Republike Srbije. Ovo je kriza koja nastaje dugi niz godina unazad i koja je kulminirala. Stanje javnih finansija u Srbiji za nas je par ekselans državno pitanje i to je pitanje oko kojeg treba postići, koliko je moguće, što širi društveni konsenzus svih relevantnih političkih činilaca na političkoj sceni Srbije. Stanje javnih finansija i kriza u javnim finansijama, nažalost, mogu da ugroze i realizaciju onih velikih i važnih državnih ciljeva. Zato mi kao poslanički klub, to ću još jednom reći, u potpunosti podržavamo cilj Vlade Republike Srbije, a to je stabilizacija javnih finansija u dugoročnom smislu. Naravno, o tome je danas bilo reči, nije moguće i nije realno rezultate osetiti odmah i sada, ali u dugorčnom smislu da.

Ako imamo nerealan budžet, čini nam se da ćemo imati i nerealan život. Ponoviću ono što smo tokom jučerašnje rasprave rekli, mi smatramo, sagledavajući rebalans budžeta, sagledavajući i set pratećih zakona o kojima smo govorili tokom današnjeg i jučerašnjeg dana, da u ovom trenutku ne postoji ni socijalno pravednije ni pravičnije ni pošteniji ni realniji predlog. Ponoviću, naše je mišljenje da su u ovom trenutku postojale dve alternative, dva pravca. Jedan pravac se u pravom smislu reči može definisati kao spisak lepih želja i to je nešto što bi nas u dugoročnom smislu ili kratkoročnom smislu, da budem precizan, do kraja 2016. godine ili do početka 2017. godine doveo do bankrota, doveo do finansijskog kolapsa i drugi cilj, druga alternativa jeste nešto što je neophodnost, nužnost, neminovnost, realnost, a to je nastavak suštinskih reformskih procesa u Srbiji. Kao odgovorna stranka, kao stranka koja želi da deli vrednost ove Vlade Republike Srbije, pre svega zbog odgovornosti koju imamo prema građanima svi zajedno, uvek prihvatamo onaj realan put koji jeste u interesu Srbije i u interesu građana Srbije. Mi predloge o kojima smo danas govorili sagledavamo kao ozbiljan, odgovoran, odlučan i realan pristup Vlade Republike Srbije. Danas i tokom jučerašnjeg dana je glavna vest bila da su u Srbiji smanjene plate ili penzije, ali to nije suština onoga o čemu smo danas govorili u republičkom parlamentu. Mi smo i tokom današnjeg dana i tokom jučerašnje rasprave govorili o merama koje jesu spas za srpsku ekonomiju. Govorili smo o nečemu što predstavlja i što jeste budućnost i Srbije i što se tiče budućnosti svakog građanina Srbije. Ponovićemo još jednom, Srbija mora i Srbija treba da se reformiše i moraju da se nastave suštinski i reformski procesi i to podrazumeva i hrabre i odlučne ekonomske poteze, ali to podrazumeva i teške i bolne političke odluke, ali te odluke vode ka ozdravljenju srpske privrede i te odluke vode ka novim radnim mestima i novom zapošljavanju, ako želimo modernu, jaku i snažnu Srbiju, za šta se, nadamo se, svi zalažemo. Važno je da je Vlada kroz ove predloge prepoznala ono što jesu osnovni segmenti budžetskog deficita, a to jeste finansijska disciplina, kontrola i naplata, borba protiv sive ekonomije, javno preduzeće. Danas se govorilo o „Srbijagasu“ iako to i nije bila, između ostalog, centralna tema.

Naravno da smo za suštinsku reformu javnog sektora i jačanje privatnog sektora, jer privatni sektor jeste budućnost. Dobro je da je Vlada sagledala još jedan segment budžetskog deficita, a to je da mora da se okonča proces privatizacije i restrukturiranja. Kroz jačanje kredibiliteta javnih finansija, a mi smo ubeđeni da ovi predlozi o kojima smo govorili i danas i juče idu u tom pravcu, mi ćemo pojačati i privrednu aktivnost i investicije i, ubeđeni smo, otvoriti nova radna mesta. Zahvaljujem. Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Goran Ćirić, Milan Petrić i Vesna Martinović. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac.

Od 1. novembra ove godine Srbija će biti zemlja sa najvećim prosečnim platama u Evropi, sa najmanjim prosečnim penzijama u Evropi. Srbija će biti zemlja na repu razvoja Evrope i zasigurno, zemlja koja pokazuje da nema Vladu, niti znanje, niti snagu da izađe iz krize. Današnja diskusija pokazuje jednu veliku nervozu kod većine koja očigledno shvata da su ove mere iznuđene, jer nemamo Vladu koja može da nas izvuče iz krize, a želja je da se ceo teret prebaci na neko prošlo vreme, zaboravljajući da već gotovo dve i po godine bezuspešno Vladu vodi jedna ista koalicija, ovoga puta predvođena sa premijerom koji očigledno ne ume taj posao da uradi. Da je Vlada ispunila svoja obećanja, da je Srbija dobila te fabrike koje su obećane, te investicije, danas bi ovde povećavali penzije i plate, danas bi se izdvajalo više novca za zdravstvo, za školstvo, danas bi u Srbiji manje njih štrajkovalo. Nažalost, po sve nas zajedno ova odluka o donošenju ova dva zakona će biti katastrofalna i verujem, biće mi izuzetno žao lično da se ovo neće završiti ovde u parlamentu, već siguran sam, na Ustavnom sudu, verovatno i u Strazburu, a vrlo moguće čak i na ulici. Verujem da sindikati u Srbiji znaju

Nije ostao ni opušak, ni razbijen izlog, zato što mislimo da se promena vlasti vrši na biralištima i voljom građana Republike Srbije. Mi nismo oni koji sa 6% vlasti grčevito prebrojava poslanike u Novom Sadu. Mi nismo oni koji sa 6% vlasti i dalje devastiraju jedan veliki, lep, možda i najlepši deo Srbije, oprostiće mi moji Šumadinci, a to je Vojvodina, držeći pokrajinske poslanike pod ključem ili ucenjujući ih ili ih kupujući. To ne radi SNS nego ona druga kojoj su u glavi i u predizbornoj kampanji, kao što su bile u glavi Borku Stefanoviću ukrajinski scenario, bosanski scenario, rušenje, krv, samo da bi oni mogli da naprave još neku zgradu na Vračaru, samo da bi oni mogli da budu još bogatiji. Gospodine predsedavajući, u najmanju ruku, u najmanju ruku morali ste da opomenete. Ova Narodna skupština je paljena jednom i nikada više, ova Narodna skupština je motor i generator promena, ova Narodna skupština je odraz volje građana Republike Srbije, a ne da oni koji toliko žale za blindiranim automobilima, za skupim računima, za još skupljim satovima, za još skupljim stanovima, za onim što im je vlast donela, a za vreme dok su građani Srbije grcali i bili sve siromašniji i siromašniji. Jedino što, upravu ste, tako nešto zaslužuje opomenu, ali gospodin Šutanovac pokušava ceo dan da isprovocira predsedavajućeg da mu izrekne opomenu. Mi nismo želeli na to da reagujemo na takav način. Zahvaljujem. Nemate pravo na repliku na ono što kaže predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću, poštovani ministri u Vladi u ostavci, ja ću pokušati još jednom, poslednji put večeras da ubedim narodne poslanike Skupštine Srbije da glasaju protiv Predloga zakona koji predviđa smanjenje penzija našim penzionerima. Ovde je rečeno danas, predstavnici Vlade su pominjali, poslanici napredne stranke takođe, da postoji ogromni broj zaposlenih u javnom sektori koji uopšte i ne dolaze na posao. Juče je na Odboru za finansije gospodin Babić rekao, ja sam bio prisutan, da u proseku čovek u javnom sektoru radi dva i po sata od osam predviđenih sati. Moje očekivanje, poštovana gospodo bilo je, da se ovakvi viškovi u javnom sektoru evidentiraju imenom i prezimenom. Da vidimo ko je to ko radi pola sata, ko je to ko radi jedan sat, ko je ta osoba koja uopšte ne dolazi na posao, a zaposlena je u javnom sektoru? Umesto ovakve vrste evidencija, šta smo imali danas i šta smo imali pre dva dana kada smo počeli raspravu? Imamo predlog da se protivzakonito smanje penzije našim penzionerima. Gospodo, penzije su stečeno pravo. U penzije ne sme da se dira. Ko dira u stečeno pravo, koja Vlada dira u penzije, ta Vlada dira u vladavinu prava i ta vlada krši elementarne principe pravde i pravičnosti poštovana gospodo. Upravo ove principe pravde i pravičnosti krši Vlada koju danas vodi gospodin Aleksandar Vučić. Zato vas pozivam da glasamo protiv Predloga zakona o smanjenju penzija našim penzionerima. Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.

Ako ćete mi dati šta treba da govorim, ja to neću govoriti. Govoriću ono što mislim. Prema tome, molim vas, ovih 15 sekundi koje sam replicirao vama da ne računate u vreme. Izvolite, to je bila samo molba, ne kažem da morate tako da uradite. Izvolite, to je sam objašnjenje da imate osnov za repliku, jer je pomenuto vaše ime i prezime. Izvolite, gospodin Babić. Sve ono što sam govorio na jučerašnjem Odboru za finansije, vidim da neko nije želeo da shvati. Verujem da ima kapaciteta da shvati, ali da nije želeo da shvati. Mnogo je propuštenih prilika, mnogo je dobrih, kvalitetnih vozova prošlo kroz ovu našu balkansku, beogradsku, srpsku stanicu. Kada je Briselski sporazum u pitanju iste takve kritike su odapinjane sa iste strane. Moglo je bolje, ali mnogo je prilika propušteno, 2004, 2006, 2008. i 2011. godine. Neverovatno je što prethodni govornik kaže iako nam je voda, ne do grla, ne do usta, ne do nosa, do čela, potonuli smo u toj vodi, davimo se, a on kaže – da, ostanite još, ostanite pod vodom, možete da izdržite i godinu i dve i tri i ne treba vam vazduh. To je sramotna politika nekih novih načela, pravednosti ili ne pravednosti. Ovakva načela i ovakva politika pretočena kroz ove zakone je primenjena i to na vreme i u Estoniji i u Letoniji, i u Litvaniji, i u Grčkoj, i u Portugalu, i u Španiji, i u Sloveniji, i u Rumuniji i svuda je uspela, ali vi ne želite lek koji je mogao 2009. godine da ste bili sposobni i spremni. Da ste bili hrabri, da ste više vodili politiku koja je održiva i realna i dobra za građane, a manje za analitičare koji su govorili šta je dobro i na čemu će rasti rejting, a na čemu padati. Godine 2009. je taj lek mogao da bude gorak, ali mali lek i ozdravile bi naše javne finansije, 2011. godine je već morala da bude jaka pilula, 2014. godine zbog propuštenih prilika i zbog finansijske situacije u javnim finansijama koje nam je ostavio bivši režim, zbog ne znanja, neodgovornosti sada moramo da dajemo i ubrizgavamo injekciju, ali znam da ćemo preživeti i da ćemo živeti u narednim godinama bolje.

Ne verujem u njihovu iskrenost, ne verujem u ono što pričaju, ne verujem čak ni u ove kritike koje upućuju SNS.

Pitam ih da li bi bilo ovih zakona da nisu otplate samo kamata 103 milijarde dinara za 2014. godinu, kamata na kredite koje nije ova Vlada, a ni ona prethodna podizala? Zašto im ne verujem? Zato što sada kukaju i plaču nad sudbinom penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, kojih mi je zaista žao i jeste zaista teško donositi ovakve zakone, ali kako da im verujem? Kada se okrenu iza sebe videće 400.000 ljudi koji su ostali bez posla za vreme njihove vlasti. Da li bismo donosili te zakone da tih 400.000 ljudi danas radi? Ne verujem im zato što kada se okrene čovek iza njih, stazom kojom su oni prolazili, videće zatvorene IMT, IMR, „Zmaj“, „Rekord“, „Livnicu“, Mesnu industriju Požarevac i da ne nabrajam dalje, nema vremena u pet minuta. To je pustoš, pustinja. Da su ostali na vlasti, od Srbije ne samo da ne bi ostao kamen na kamenu, ne bi ostao ni prah ni pepeo. To su rezultati njihove vlasti. Sada oni koji su zaslužni za sve ovo loše što nam se dešava, pokušavaju nas da nauče kako ćemo da spašavamo Srbiju. Pitao sam i 2009, 2010, 2011. godine – ko će i kako će ove kredite koje podižete tako besomučno, da vraća? Teško onoj vladi koja to bude morala da radi. Sada to mora Vlada Aleksandra Vučića. Vi sigurno ne biste nikada. Do kraja ostalo bi još da prodate „Telekom“, da prodate „Elektorprivredu Srbije“, da kupite nešto malo vlasti, a posle kom opacni kom obojci. Zato ne verujem podnosiocima ovih amandmana. Zato ne verujem njihovim, da kažem, lažnim suzama, njihovim brigama. Ovde, ne kažem da će ovo biti lako za one koji će da dođu pod udar ovog zakona, ali šta je ostalo za 400 hiljada ljudi bez posla? Šta oni imaju? Nemaju ništa. Četiri stotine porodica ste bukvalno sa radnih mesta isterali na ulicu. Odakle vama da se veruje? Ko više vama može da veruje? Pričate o tome ko je šta radio dok je bio opozicija. Slažem se, ali hajde da merimo, ko šta radi dok je na vlasti i dok se suštinski pita šta radi dok je na vlasti. Imali ste kod vas i nož i pogaču. Imali ste svu vlast ovoga sveta. Rezultat vaševlasti jeste samo pustinja, pustinja i ništa više nije ostalo. Ovoj Vladi Aleksandra Vučića, Vladi koju podržava SNS, preostaje samo još jedna stvar, a to je da puno radi, da se puno žrtvuje svaki ministar, da sva ova šteta koju ste napravili što pre bude otklonjena i da ovi zakoni što pre budu stavljeni van snage. Nemojte više da se kunete u strane investicije, kada prodate „Maksi“ Delezeu i tih dve milijarde evra prikažete kao investiciju. Investicije su fabrike, ali otvorene, koje rade, a vaše investicije su zatvorene, bez radnika koji su na ulici. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Hvala potpredsedniče, koliko još minuta ima naša poslanička grupa? Vezano za amandman kolege Pavićevića, koji je izašao nažalost, ne mogu da shvatim da on priča o otpuštanju radnika, tako na prečac. Mi smo i u načelu pričali o tome da ne možemo tek tako da sečemo broj radnika i broj zaposlenih bez ozbiljne i detaljne analize. Kada je budemo napravili, naravno da će to biti period u kome treba sve da menjamo i da pravimo detaljnu analizu i da ne sečemo neke stvari preko kolena. Jednostavno, moramo da kažemo da iz cele ove današnje rasprave koju su građani, nažalost, morali da slušaju iz koje ne mogu ni da shvate o čemu se ovde radi, zato što opozicija ima neku svoju priču i onda nas uvlači i u neku dodatnu priču, na šta moramo da odgovaramo.

Ako nešto ne uradimo odmah, a da kasnije polako krenemo u osnovne reforme koje nas čekaju, da pretresemo javna preduzeća gde trebaju ozbiljni prihodi da se obezbede za budžet, da pretresemo preduzeća u restrukturiranju gde je šest milijardi evra dug tih preduzeća u restrukturiranju, od toga se 50% odnosi da duguju državi po raznim osnovama, a 50% se duguje bankama. Jednostavno, te teške posledice, ne bih sada da vas zamaram kako su nastale, iz kog perioda i šta je uzrok svih tih posledica ostavićemo za neke druge rasprave, pošto vidim da kolegi Šutanovcu više ništa nije zanimljivo. Hvala vam kolega Šutanovac, u redu je, to govori o vašoj kulturi, ali ako baš tako želite, u redu je.

Ovo je prvi korak i mislim da će on biti kratkoročan i privremen, kako smo i rekli dok se ne sagledaju ostale mere koje će se naći pred nama u narednom periodu. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.